Idemo sada sa iznošenjem stajališta.

Postoji puno aktualnih tema. Ja ću danas nešto reći vezano uz Ustavni sud i referendume. Ustavni sud mora postojati to je tako u većini demokratskih zemalja, jer Ustavni sud uvijek radi ono što mi želimo, a ja ću reći ne. Pa čak ću reći jednu stvar koja mene zapravo najviše smeta od zadnjih odluka njegovih, a to je bilo ono famozno mišljenje uz zaštitu života gdje je Ustavni sud tek sa jednim izdvojenim mišljenjem stavio u jednakopravni položaj i zaštitu života i famozno pravo na privatnost što je bar što se mene tiče reći ću iz zdravog razuma van svake pameti nepravedno, naopako, čak ću reći i zlo. I to je nešto što bih volio da se sa ove govornice Hrvatskom saboru komentiralo, međutim nitko nije komentirao jer to su odluke Ustavnog suda pa čak i oni koji su tobože proliferi, oni koji su prochoiceri, oni koji su znači svi mogući oni zapravo to komentirali nisu. Ali s moje strane, s moje perspektive to je najspornija odluka Ustavnog suda u zadnje vrijeme možda i ikada. Ponovit ću, kad se pravo na privatnost što nemamo pojma što je zapravo stavlja u jednakopravni položaj kao i pravo na život. E sada malo o referendumima. Dakle, referendum je izjašnjavanje građana o nekoj točki i smatram da je to, ta neposredna demokracija da je iznimno vrijedna. Mnogo puta sam istaknuo da sam i ja osobno stasao kroz referendume, kroz aktivizam i u političara kroz more, kopno, potpisanu deklaraciju, za ustavnu zaštitu braka na što sam iznimno ponosan.

Volio bih da se malo o tome razgovara opet akademski onako na pravi način i eto pripremili smo se, kaže idemo skupljati potpise za referendum i onda u jednom trenutku dogodi se da neka skupina tada još uvijek nedefinirana uskoči u isti termin potpisivanja, prikupljanja potpisa za taj referendum, sa drugim referendumom koji su nazvali „Narod odlučuje“ Ja danas odgovorno tvrdim da nitko od te ekipe ne zna ponoviti pitanja za koja su skupljali potpise i da je jedini smisao tog referenduma bio da propadne referendum protiv Istanbulske konvencije i uspjeli su. Ni jedan ni drugi referendum nisu uspjeli, odnosno referendum „Narod odlučuje“ je uspio jer mu je cilj bio rušenje referenduma protiv Istanbulske konvencije. Napomenut ću da je glavna osoba tog referenduma „Narod odlučuje“ bio naš današnji kolega Zvonimir Troskot.

E onda imamo jedan novi referendum, to je referendum u kojem sam također sudjelovao za zaštitu hrvatske kune. I kažemo hajmo mi svi koji razmišljamo suverenistički prikupljati potpise za zaštitu hrvatske kune, pa hajmo prikupiti sve stranke ili opcije, pojedince koji će nam pomoći i tu se među ostalih obratimo i MOST-u. Drugovi MOST-ovci hajte vi nama pomozite oko ovoga. Oni danas samo da znate spominju taj referendum, a ovdje su rekli ma ne, nećemo mi tu više nam je glasova kod necjepiša.

I uspjeli su. Nismo uspjeli skupiti dovoljno potpisa za referendum za zaštitu hrvatske kune, a oni su uspjeli i evo ga sve te volontere prikupiti sebi i misle da su prikupili glasove. Dakle, ono što želim da hrvatska javnost zna, nije njima bila želja da se ukine nekakva stožerokracija jer nemaju pojma za što su prikupljali potpise, nego im je želja bila prikupiti političke poene, odnosno glasove. Inače kolega Grmoja je dao uputu kolegi Sačiću da digne povredu Poslovnika. Izvolite sjesti kolega Sačić, kolega Zekanović vi izvolite na mjesto. Moram vam dat riječ, ne može vam kolega Zekanović dat riječ.

Samo malo kolega Bartulica, još se javio i kolega Zekanović ponovo za povredu Poslovnika, izvolite. ... [[Upadica se ne čuje.]] Hvala lijepa. Ispravno. Sada će govoriti poštovani kolega Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite.

Tisuću puta, ma stotine tisuća puta je bolja najteža istina, najoštrija istina nego najslađa laž zato jer laž uvijek vodi u konačno ropstvo, laž uvijek vodi u tamu a istina na kraju piše u jednoj drevnoj knjizi, istina uvijek oslobađa i danas ću ovdje postaviti nekoliko pitanja. Tko je odgovoran za ovaj proces osiromašenja hrvatskih građana gdje je boca plina 180 kn, gdje ulje ide na 20 kn, gdje gorivo ide na 20 kn, tko je odgovoran? To su vam sve COVID politike. Lockdowni, sve je to dovelo do ovoga, Inflacija nam je najgora u posljednjih 14 godina, danas piše dnevni tisak a mi pričamo bajke i basne. Želimo živjeti u istini, zar nismo mogli ovdje čuti od ministra zdravlja konkretne podatke i činjenice koji je znao da Pfizer je objavio svojim dioničarima, ljudi dakle govorit ću, skakat ću po glavi naravno, slikovito govoreći istinu, objavio je svojim dioničarima da ljudi koji su se cijepili, imaju imunitet toliko jak da nije bilo potrebno siliti ih da se cijepe, koji su preboljeli, kao i oni koji su se jednom cijepili. Prof. dr. sc. … [[Govornik se ne razumije.]] Dragan Primorac je objavio znanstvena istraživanja sa svjetskim timom znanstvenika i rekao je da stanični imunitet je toliko snažan onih preboljelih i jednom cijepljenih da je to to. Koja interesna skupina, mafija ako hoćete, pandemijska stoji iza toga da se ljude prisiljava da rade nešto što ne žele kontra svoje slobode i savjesti? Ako živimo u istini, jesmo li mogli saznati sve te podatke i informirani pristanak pa da ljudi onda sami odluče? Za par dana, 23., Svjetska zdravstvena organizacija zasjeda i kažu da će tada ući još dublje u informacije, u podatke na koje modele i načine će Zdravstvena unija sudjelovati u provođenju budućih pandemija COVID politika. Pa oni svi imaju kristalne kugle, ministar zdravlja Njemačke je rekao da nas na jesen čeka dakle virus opasniji od delte i jače će se širit od omikrona, to je čovjek rekao, ne ja. Onda imamo ovu ekipu nekih „dobrotvora“ koji su opet u interesnim skupinama, koji tvrde da nas najesen čeka, dakle fatalni virus, to ljudi tvrde odgovorno. Dakle koju kristalnu kuglu oni imaju da to vide?

Otimaju referendum građanima i ne samo da otimaju referendum, to je valjda peti koji su ukrali, nego šta tvrde? Da su građani podkapacitirani. Građani, vi ste ustvari priglupi. Vi ste mali glupsani, vi nam ne trebate kad razmišljate svojom glavom ali nam trebate kad trebate glasati, e onda znate što radite, onda itekako znate što radite, ali sada kada imate svoj stav, kad je 400 000 građana RH reklo dajte nam referendum, pazite, oni se toliko boje referenduma ne znaju oni kako bi ljudi reagirali, jel tako, na referendumu, mogli su preko svoje mašinerije dotjerati vodu na svoj mlin, nego oni se boje hrvatskog naroda. Kakva je to vlast koja se boji građana RH? Kakvi su to poltroni, sluge, oni gore koji piju iz ruke moći i sjede na svojoj stolici pijedestala? I onda vrijeđaju hrvatske građane. Znate šta, jesen će doći brzo, Most će biti sigurno spreman, sad je već spreman i pozivam sve građane RH da nam se jave, bit ćemo na terenu od ponedjeljka do nedjelje, svaki dan, prolazit svaku kuću i svaku ulicu, i povezat ljude i ako nas budu stiskali a to im je plan, a budu li nas stiskali, dakle mi nećemo šutjeti, pa evo gledam ovdje svoje saborske kolege i znam da nećemo sigurno bit sami. Sigurno nećemo bit sami. U borbi za slobodu i dostojanstvo svakog građanina RH.

ne označiti valjda zbog bolje statistike. I tu nam treba još puno, puno obrazovanja samih djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova. Na kraju dana prava našim LGBT sugrađanima su i dalje uskraćena. Imali smo prizive savjesti matičara koji nisu htjeli sklapati istospolne zajednice, prizivi savjesti su očito u modi ovih dana. Također bilo je riječi o ustavnom sudu. Evo kakva smo mi to država koja ne ispunjavamo odluke ustavnog suda kada se ne sviđaju većini, a to je recimo da još uvijek istospolni parovi ne mogu udomiti djecu, a ustanove za nezbrinutu djecu, za napuštenu djecu su i dalje pune djece. Nisam vidio te velike moraliste koji su toliko protiv nečije ljubavi i protiv udomljavanja djece da su svu tu djecu udomili još uvijek, a imate parove koji to žele, ali to ne mogu. Moramo se kolegice i kolege uhvatiti ukoštac sa mnogim fobijama u našem društvu. Od ksenofobije koja je isto prisutna do evo, eurofogije, homofobije, transfobije, bifobije i dok neki postotci govore jedno, mislim da je situacija zapravo sasvim drugačija. Ja zaista ne mogu vjerovati da nekom može smetati da se netko voli. Ja zaista ne mogu vjerovati da nekome može smetati da netko napuštenoj djeci želi dati dom, ljubav i obitelj. Neki dan smo obilježavali Dan obitelji. Obitelj nisu samo muškarac, djeca i žena. Obitelj su i samohrani otac ili majka sa djecom i par bez djece i dva oca i djeca i dvije majke i djeca i baka i djeda i djeca, to su sve obitelji, kolegice i kolege, koje na neki način simbolizira i ova dugina zastava, različite boje za različite obitelji. Zato vas pozivam i sa ove govornice da se borimo za dostojanstvo svakog našeg građanina uključujući i LGBT građanina, a budući da sam čuo već najave sa ove govornice da će se žestoko boriti za dostojanstvo svih naših građana, očekujem od kolegica i kolega da mi se tu pridruže, posebno Kluba Mosta, hvala.

pričam? Gledajte, znači vlada je pustila paket energetske pomoći umirovljenicima i građanima, dakle kroz vaučere, no svega mjesec dana nakon toga, a to vam je bio 1. travanj izvor Cropex, HNB i HEP vlada podiže cijenu struje za poduzetnike, sad tu postoji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 tarifnih modela za poduzetnike, dakle njima je rast cijena pod 169% do 241%, dakle ovisno o tarifnom modelu i šta se time dobiva, dakle zapravo zbog kašnjenja i zbog inflacije, pa vam je zapravo, poništene su sve mjere vlade… [[Govornik se ne razumije]] ključno, sad govorim makroekonomski, a imate još jedan podatak da je tijekom travnja veleprodajna cijena na CROPEX-u pala. I sad se vraćamo na nešto što je zanimljivo, što je službeni podatak godišnjeg energetskog pregleda. Dakle, Hrvatska vam, hrvatska struktura potrošnje prema proizvođačima električne energije vam je 32% od hidroelektrana, Krško 21%, fotonapojni 0,5, vjetroelektrane 9,5. Što želim reći? Da 60% energije mi i dalje možemo nabavljati po istim cijenama i da je cijenu energije, dakle HEP trebao ponderirati puno, puno drugačije. Dakle, trebao je za 60% u ponderu ostaviti istu cijenu, a tu je i kolega Branko Grčić koji zna što je graničan trošak jer se upravo graničan trošak u hidro elektranama davno amortizirao.

Zašto što kažem? Zato jer će se to reflektirati upravo na standard građana, znači od onog mikro primjera koji je ljudima najprihvatljiviji to su vam lokali i kafići, ono daily rutin znači koji će morati dizati cijenu jer im je tri puta povećana cijena električne energije. I onda umjesto da ima Vlada i HEP recimo pametnu politiku i da kaže, hajmo u prijelaznom razdoblju zamrznuti određen dio cijene na tri do četiri godine i pružiti građanima mogućnost i poduzetnicima, da stave alternativni izvor energije gdje ćemo ih osloboditi primjerice od PDV-a, govorimo o foto naponskim, govorim o dizalicama topline. A onaj koji ne radi nakon tri godine, koji to ne napravi jer nam traje tri godine e taj može onda početi plaćati veću cijenu. I sad ću se opet vratiti na prokleti HEP pod navodnicima, ne mislim da je proklet, ali proklet kažem HEP onako kolokvijalno. Gdje je tu ključni problem? Da oni ne upravljaju sustavom, ali zato HEP ima novaca za konferencije, za reklame, dakle za troškove. A u konačnici tko to plaća? I vi u principu na taj način samo pumpate inflaciju u Hrvatskoj. I naravno da ćemo se svi hvaliti sada, ono omjer javnog duga ako gledamo sa BDP-om bit će 77% Dakle, HEP ako želite biti neovisni kao država bavite se energetikom i bavite se poljoprivredom, tj. proizvodnjom hrane. Dakle, Vlada se tim ne bavi. Znači jedini cilj svih ovih mjera, hajmo zadovoljiti kriterije, hajmo uvesti euro i hajmo ući u Schengen. Ljudi moji, ali to nije cilj države. To je sredstvo za ostvarenje nekog našeg cilja.

Zahvaljujem. Poštovani, nakon što je Hrvatska podnijela svoj strateški plan zajedničke poljoprivredne politike krajem prošle godine, Europska komisija je u skladu sa Člankom 118. Uredbe 2021/2115 iznijela svoja opažanja u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja. Pismo opažanja je dostavljeno 31. ožujka. S obzirom na novonastale okolnosti ruske invazije na Ukrajinu i trajni generalizirani skok cijena roba komisija je preporučila svima da u prvi plan na najjači mogući način osiguraju integralnu vezu između klimatskih mjera i sigurnosti hrane. U kontekstu klimatske krize i krize biološke raznolikosti države članice trebale bi preispitati svoje strateške planove zajedničke poljoprivredne politike kako bi iskoristile sve mogućosti. A to podrazumijeva jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora EU jer želimo smanjiti njihovu ovisnost o sintetičkim gnojivima i povećati proizvodnju obnovljive energije bez potkopavanja proizvodnje hrane i transformirati svoje proizvodne kapacitete u skladu s održivijim proizvodnim metodama. No, nažalost Hrvatska je dobila drugi najveći broj primjedbi na svoj plan. Hrvatska je svoj odgovor dobila u predviđenom roku, pismo opažanja na 55 stranica sastavljeno je od 2 dijela, ključnih pitanja i detaljnih opažanja. Ukupno je 413 primjedbi na predložen hrvatski strateški plan. To je drugi najveći broj primjedbi od strane komisije koje je jedna zemlja dobila od ukupno 21 zemlje koje su dosada primile svoja pisma opažanja. Jedan od razloga može biti prekasno započinjanje izrade i da se Hrvatska nije dobro pripremila za proces izrade strateškog plana. Osnovne smjernice zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2023. do 2027. postavljene su još 2018. godine. Strategija od polja do stola ugledala je svjetlo dana 2019. godine. Hrvatska je preporuke Europske komisije zaprimila 18.12.2020. Gotovo sve zemlje započele su odmah proces izrade i planiranja. Hrvatska je tek 2021. ozbiljnije krenula u njegovu izradu. Drugi razlog može biti i pitanje jesmo li institucionalno dovoljno ovladali procesom strateškog planiranja uzimajući u obzir ciljeve koji su postavljeni zajedničkom poljoprivrednom politikom i zelenim planom. Već u samom procesu izrade bilo je vidljivo da Hrvatska samo u maloj mjeri prihvaća preporuke dobivene od strane komisije. Iako su nadležne institucije tvrdile da Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama bolje stoji u odnosu na zelene zahtjeve i ciljeve koje je komisija postavila novim ZPP-om do 2030. podaci iz aneksa broj 1 i broj 2 spomenutih preporuka pokazuju da se prema svim pokazateljima nalazimo u samom dnu dijela ljestvice. Na nekim pokazateljima smo čak i na samom dnu. Primjerice opterećenje fosforom i pokrivenost široko pojasnim internetom. Kad govorimo o ključnim pitanjima komisija smatra da bi se ambicija u pogledu pravednijeg, učinkovitijeg i djelotvornijeg usmjeravanja raspodjele izravnih plaćanja, dakle potpora mogla dodatno povećati posebno u pogledu usmjeravanja poboljšanjem strukture odabrane za preraspodjelu plaćanja te se poziva na preispitivanje strategije preraspodjele. Hrvatsku se poziva na pružanje više informacija o tome kako se nosi s brojnim izazovima na nacionalnoj razini npr. pristup poljoprivrednika zemljištu i kapitalu o čemu smo ovdje izuzetno puno puta govorili i upozoravali vladajuće. Zatim, bolji uvjeti za prijenos zemljišta među generacijama i slično. Sve kako bi se osiguralo učinkovitost intervencija iz strateškog plana usmjerenih na manju ovisnost o uvozu hrane, veće prihode poljoprivrednika, a posebno naših mladih poljoprivrednika. Kako je Hrvatska sebi za cilj postavila jačanje primarnih proizvođača u vrijednosnom lancu i prelazak na proizvode s većom dodatnom vrijednošću nedostaju sektorske intervencije u drugim sektorima osim onih obvezujućih, a to su voće i povrće, pčelarstvo, vino. Komisija poziva Hrvatsku da razmotri je li takav pristup usklađen s utvrđenim potrebama za povećanjem produktivnosti i učinkovitosti. Ministrica poljoprivrede sa svojim timom ipak će morati dodatno promisliti kako strateški plan napisati za nešto bolju ocjenu. Zahvaljujem.

može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave. Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću, imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prvi na redu je kolega Grbin. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ove rebalans je rezultat dvije činjenice. Prva, nesporna kojoj svi svjedočimo iz dana u dan je rastuća inflacija. Međutim, druga je ta što neke stvari, kada se donosio proračun nisu dobro planirane. Kada se donosio proračun vrlo jasno smo rekli, niste predvidjeli sredstva za zdravstvo u dovoljnoj mjeri. Rezultat, dugovi rastu, obveze se ne podmiruju i moramo imati rebalans i opet ne predviđamo dovoljan iznos sredstava, tako da već sada možemo sa sigurnošću reći da ćemo u 9. ili 10. mjesecu imati i drugi rebalans, a možda čak do kraja godine i 3. Međutim, u ovom rebalansu se krije još jedan ozbiljan problem, a to je problem obnove i zato molim ministra da u svojem uvodnom izlaganju odmah odgovori na jedno pitanje. Zašto se smanjuju sredstva za obnovu? Mi znamo da je kod inflacije posebno došlo do porasta cijena građevinskog materijala, to znači da će svaka kuća koja se obnavlja biti skuplja nego što bi bila prije godinu ili dvije godine. Na tu inflaciju umjesto da dižemo sredstva za obnovu kako bi se obnova ubrzala, mi ih smanjujemo. Zato vas uvaženi ministre i potpredsjedniče Vlade, molim da odgovorite na to pitanje koje možda malo i izlazi iz resora financija, ali ne i iz vaših obveznika potpredsjednika Vlade i da nam kažete zbog čega se smanjuju sredstva fondu za obnovu i to u iznosu koji prelazi stotinu milijuna kuna. S obzirom na opširnost materije i da se nismo vratili na one predpandemijske postavke u potpunosti, da se vrijeme za klubove produži na 15 minuta. Ništa. Hvala lijepo. Molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. Danas imamo u raspravu jednu izuzetno važnu temu, to je rebalans, ali mislim da tema rasprave kad je riječ o rebalansu će se otvoriti o nečem drugom. Postoje dva dobitnika, ako to tako mogu nazvati, ovog proračuna, a ta dva dobitnika su dva ministra čije je prezime počinje na B i koji vode mrtvu trku tko će od njih biti gori ministar sad u ovoj Vladi. Ako bi se trebali odlučiti tko manje sposobno radi svoj posao, teško da bi se mogli odlučiti o kom je riječ. Ovaj proračun, odnosno rebalans, bez obzira što je u temi korone i u temi rata u Ukrajinu zapravo govori o problemu koji imamo u zdravstvu. I za taj problem koji imamo u zdravstvu nije kriv ministar Marić, kriv je kao potpredsjednik Vlade, ali ne kao ministar financija. On tu odrađuje tehnički posao, ali krivci su negdje drugdje. Nekako mi se čini da bi bilo pristojno i elementarno da su se ta dva ministra tu bili i da zapravo imamo prilike i neka pitanja postaviti njima, ali uvijek kad je tema rebalansa, govorimo o brojkama, a ne govorimo o suštini, zašto u rebalans ulazimo i što su teme. Tko se u javnom prostoru više sjeća da je postao jedan ministar koji se zvao Darko Horvat? Teško da ga se više sjećamo, a on je kriv zašto obnove nema. A ovaj nesretni ministar Paladina je na svu sreću su svjetla javnosti bili negdje drugdje, a on je ispod svega toga i kroz ovaj proračun zapravo se pokazuje obnove biti neće, a zadnja rupa na svirali, važeći ministru Paladinu je obnova. Hvala. Stanka je odobrena. Klub Mosta je za potrebe ove rasprave danas izračunao koliko će biti zapravo šteta inflacije u RH. I to ne vidimo u diskursima, ne vidimo u raspravama, ne vidimo konkretne brojke te štete koja će ukoliko bude inflaciju koji će danas predstaviti naš ministar, u Hrvatskoj bili negdje oko 15 milijardi ili 20 čak možda. A ako pređe dvoznamenkastu brojku inflacija, mi ćemo imati trošak inflacije 25 milijardi kuna, što je negdje oko 5 Peljeških mostova i nitko ne raspravlja o tome kako ćemo mi tu štetu sanirati već danas. Da imamo konkretnu strategiju na koji način ćemo mi iskompenzirati i na koji način će se u budućnosti financirati ta šteta inflacija koja nas čeka kao cijelo društvo jer uvijek štetu inflacije kao takvu plaća cijelo društvo. Takva je. A druga stvar, razlog zbog čega se ovdje nalazimo danas, glavni razlog jest rebalans zbog zdravstva. Dakle mi u tom zdravstvu imamo problem dakle da nam je ministar optužen, odnosno USKOK istražuje dvije afere ili više možda njih. E to ulazi u sferu korupcije koja je u Hrvatskoj opet izračunata i vi imate da je po današnjem tečaju trošak korupcije u Hrvatskoj 70 milijardi kuna. I ako zbrojimo te dvije komponente danas, dakle i štetu inflacije s jedne strane imamo trošak korupcije to vam je 90 milijardi, to je pola današnjeg proračuna da uopće nismo krenuli sa raspravom, pola proračuna. I umjesto da stvarno krenemo u koštac sa inflacijom i u koštac s korupcijom gdje ministar koji je očito pogodovao svom paparazziu i sa svoje kad je imao političku. Kolega Bajs, izvolite. Gospodine predsjedniče sabora, gospodine potpredsjedniče vlade. U ime Kluba zastupnika Fokus i nezavisnih zastupnici zatražili stanku od 10 minuta. Pred nama je izmjena i dopuna proračuna RH za 2022.g., ja ću reći da je ona uzrokovana i ekonomskom situaciju, dakle porastom inflacije i naravno smanjenjem predviđanja za porast BDP-a u Hrvatskoj za 2022.g. Upravo su se stvari okrenule s jedne strane umjesto 7% porasta gospodarstva imat ćemo dva i nešto, a umjesto 2% inflacije gotovo Međutim, kada pogledamo ono na što će se novci trošiti šta je povećanje to je samo zdravstvo povratno iste brojke kao što su bile 2021.g., nabava protuzračnog sustava za našu hrvatsku vojsku nakon pada drona i još nekoliko stvari. Ja ću reći da ovdje mnogo stvari nedostaje da nije ni na koji način u državnom proračunu predviđeno. U ovom državnom proračunu se ne predviđa nikakve dopunske mjere, a to bi trebalo biti. Uz takav porast inflacije 5% i nešto u siječnju, 9% u travnju mi bi očekivali da to bude sukus ovog proračuna, to znači da se pomogne životnom standardu građanstva, umirovljenika, onih koji rade da se pomogne gospodarstvu i od drugih dio država EU već sada radi na novim mjerama i već ih provodi, a mi tu stojimo na nuli. I k tome ako mi očekujemo da to ne uzrokuje nikakve potrese na nizu specijalnih i posebnih dijelova gospodarstva kao što je recimo poljoprivreda i u ovom slučaju govorim o građevinarstvu koje ima fiksne ugovore to je ono što nedostaje, što fali [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i što očekujemo da bude u proračunu, a nije. Kolega SAčić izvolite. Kolega BAjs samo isključite se molim vas. Evo izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. U ime kluba Hrvatskih suverenista izjavljujemo i tražimo stanku u trajnu od 10 minuta kako bi još jednom hrvatskoj javnosti, a svima vama kolegice i kolege ukazali osobito dali potporu. Iščitavajući prijedlog rebalansa proračuna doista smo neugodno iznenađeni i utvrdili da se opet i o ovom prijedlogu tog važnog dokumenta ništa značajno ne poduzima za poboljšanja rada DORH, USKOK-a za tijela koja su najodgovornije za progon kriminalnih djela u Hrvatskoj niti im se osigurava prostor za povišenje plaće, niti za materijalno-tehničke uvjete rada imaju deklatorno sve, a u stvarnosti su im ruke vezane i dapače osim što ih se financijski kinji i zloupotrebljava ta njihova obaveza od strane izvršene vlasti da mora osigurati njihova sredstva za neometan, neovisan rad po ustavu koji im se garantira, naš predsjednik vlade, nažalost pa čak i predsjednik države nekažnjeno si dozvoljavaju prozivati i pozivati, naređivati, zvati telefonom zamislite glavnu državnu odvjetnicu to smiješ radit, ovo ne smiješ radit. Trebamo biti oštriji i financijski ih osigurat da budu neovisni, a onda i kazneno pravno zapriječiti svakom bez obzira koju vlast održavao ako prijeti državnoj odvjetnici da mora završit u zatvoru, kao što se sudovi uredno zaštićuju u kaznenim djelima pa zadnjih godina nemamo više nikakve izlete od političara da sud ne vrijedi, da laže, da je korumpiran itd. u konkretnom slučaju. Stanka je odobrena. Dakle u ime kluba Za pravednu Hrvatsku također tražim stanku u trajanju od najmanje 10 minuta. Naime, danas trebamo kroz ovu točku dnevnoga reda razložiti prijedlog rebalansa proračuna. Ono što je važno reći da bi i naši građani razumjeli dakle država planira potrošiti više čak 9,2 milijarde kuna. Ja ću samo napomenuti da je država ubrala više prihoda od poreza na dodanu vrijednost u posljednjem razdoblju čak 1,8 milijardi kuna, kad govorimo o prihodima od doprinosa tu je država ubrala više čak 1,9 milijardi kuna, hoću reći da je naša država izgleda profitirala u ovoj krizi, a pitanje je zapravo koliko još takvih opterećenja poreza, prireza, nameta, poskupljenja naši građani i naši poduzetnici još mogu izdržati. Očekivali smo da će država korigirati svoju potrošnju međutim to se ne događa, a ja ću iskoristiti trenutak pa ću napomenuti da je evo i ovaj ministar je dio vladajućih koji su nam prije nekoliko godina prezentirali metodu koja je trebala dovesti do smanjenja 1,5 milijardi kuna kako je to metoda Standard Cost, metoda po Standard Cost modelu koja je zapravo međunarodno priznata metodologija koja je razvijena u Nizozemskoj, a trebala je dovesti samo u prvoj fazi do smanjenja dakle 1,5 milijardi kuna i to troškove poslovanja našim poduzetnicima, dakle trebali smo ih administrativno rasteretiti odnosno administrativno rasteretiti cijelo naše gospodarstvo. Zašto se te metode i dalje ne primjenjuju?

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a da bi još jedanput pokazali zapravo kako je rebalans proračuna itekako potreban. Naime, prethodna godina 2021. bila je godina, Covid godina u kojoj smo jako brzo i sa vrlo visokim rastom od 10,2% izašli iz krize. Međutim, unatoč tome, evo, početak ove 2022. dovelo je do novih geopolitičkih problema i napetosti, čime se zapravo došlo do određenih problema i u opskrbi energentima i rasta inflacije i sl. Sve to je zapravo rezultiralo da se ova Vlada morala dodatno brinuti o svim onim efektima koje upravo ta kriza izaziva, a to znači voditi računa upravo o održivosti sustava, kako zdravstva, tako i mirovina, a isto tako i pomoći građanima sa navedenim inflatornim kretanjima vezano za energente. Stoga ovaj proračun i ovaj rebalans upravo doprinosi tome da bi građanstvo i da bi građani mogli izdržati sve ove napade koji su zapravo egzogeni i koji na taj način zaista ne mogu sami sanirati. Prema tome, ovaj rebalans dokazuje upravo to da je on potreban i da na ovaj način se može itekako dobro upravljati financijskom situacijom u državi. Kao i ostale kolegice i kolege, u ime Kluba socijaldemokrata molim vas stanku u trajanju od 10 minuta. Mi bismo ovom prilikom željeli ukazati na činjenicu da ovaj proračun ne proizlazi iz, ovaj rebalans proračuna ne proizlazi iz situacije u koju smo dovedeni i zatečeni globalnom situacijom u Europi u svijetu ovoj godini već dolazimo u rebalans zbog lošeg planiranja ove Vlade i zbog činjenica da izostaju one suštinske reforme koje su nužne ovoj državi. A i sam ministar Marić često puta je rekao da nije vidio tu reformu zdravstva koju cijelo vrijeme najavljuje ministar Beroš i očito je da ni u vladajućoj većini nema jedinstva oko toga kakva je i da li je potrebna reforma zdravstva. A da je reforma zdravstva potrebna, svake godine iznova pokazuju nam rebalansi i pokazuju nam proračuni kada moramo krpati rupe da bismo zapravo došli u naplatu potraživanja u zdravstvu na stabilnih, kako vole reći 120 dana za ljekarne, odnosno 180 dana za bolnice. Znači iz godine u godinu ponavlja se isti scenario na našem rebalansu, mi uvijek uzimamo novac za krpanje rupa u zdravstvu, to zdravstvo, sustav mora doći u razinu samoodrživosti, on nikako ne smije izgubiti na kvaliteti i dostupnosti za naše građane, što nažalost zadnjih dana i mjeseci sve više svjedočimo u RH. Naravno, mi smatramo kao socijaldemokrati da privatni sustav ne može i ne smije biti alternativa dobrom javnozdravstvenom sustavu u RH i da ova Vlada među prvim reformama koju mora provesti je provesti reformu održivog javnozdravstvenog sustava koji će biti na korist svim građanima, a ne koji ćemo iz godine u godinu krpati. Sada ćemo napraviti stanku do 11 sati i 15 minuta. Nakon toga će nam se obratiti potpredsjednik Vlade i ministar financija.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici nastavit ćemo sa radom. Kao što sam najavio sada će nam Prijedlog rebalansa državnog proračuna predstaviti potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Izvolite. Evo na početku moja isprika na glasu, evo sve sam učinio ali nisam ga uspio skroz vratiti ali mislim da će izdržati, nadam se da će izdržati da se uvodno obratim i odgovorim na sve vaše replike, odnosno po potrebi u tijeku rasprave i na sva druga pitanja. I u ovim obrazlaganjima stanke dosta je pitanja podignuto, vjerujem i u okviru replika najveći dio će se odnositi na zdravstvo, na inflaciju. Spomenuta je i obnova. Odmah ću na početku reći, dakle ne smanjuju se sredstva za obnovu, ona se povećavaju za gotovo 300 milijuna kuna kad se gledaju svi ti izvori i mislim da što se tiče same obnove odmah da jednostavno odgovorim u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna nekoliko odredbi smo uključili i na neki način prilagodili kako bi povlačenje sredstava kako Fonda solidarnosti, tako i Fonda za obnovu a i onih ostalih izvora državnog proračuna učinili što je moguće jednostavnijima, prohodnijima, efikasnijima u konačnici. Dakle, vrlo je jednostavna rečenica što se tiče obnove nema smanjivanja sredstava, dapače povećana su sredstva, ali isto tako i olakšane su procedure korištenja određenih sredstava. Prije nekoliko tjedana Vlada je usvojila na svojoj sjednici program konvergencije kojim je između ostaloga makro ekonomske projekcije za ovu godinu ažurirala. I ono što smo učinili mi učinili su u međuvremenu i brojni drugi akteri, pa tako i Europska komisija prije nekoliko dana. Fitch Ratings agencija također prije nekoliko dana, vodeći analitičari itd. Projekcija rasta za ovu godinu je korigirana na nešto nižu razinu što se tiče Vlade sa 4,4 na 3% Glavni i osnovni razlog za to ili dva glavna razloga su s jedne strane visoka i viša baza prošle godine, jer rast prošle godine je zapravo bio iznad svih očekivanja. S druge pak strane s obzirom na i dalje jako visoku razinu neizvjesnosti najvećim dijelom vezano za rusku invaziju na Ukrajinu, ali isto tako i sve vezano uz cijene energenata, cijene hrane općenito najave dizanja kamatnih stopa i neka veća ostvarenja i slično mi naravno uvijek u našim makroekonomskim projekcijama zadržavamo jednu određenu razinu koja zapravo daje nam manevarski prostor da možemo reagirati po potrebi ali isto tako učiniti sve da te negativne reperkusije smanjimo, a pozitivne efekte što je moguće bolje iskoristimo. Slična tema i slični argumenti se mogu koristiti i kod naše korekcije stope inflacije za ovu godinu, prosječnu stopu inflacije, onaj indeks potrošačkih cijena smo korigirali na višu razinu i to na razinu od 7,8% Ostvarenja prva četiri mjeseca, u ponedjeljak je Državni zavod za statistiku objavio podatak za travanj i inflaciju od 9,4% zapravo potvrđuju da je naša projekcija na realnim osnovama. Međutim kao i kod BDP-a također postoji čitav niz negativnih čimbenika rizika. Međutim, naravno da je na nama sve što možemo i u okviru mogućnosti ja ću govoriti u ime fiskalne politike, ali sam siguran da i monetarna politika koja je nezavisna, koja odgovara Hrvatskom saboru, ovom Visokom domu također promišlja što i na koji način može učiniti kako bi se između ostaloga i ti inflatorni efekti, učinci ublažili jer u konačnici i temeljni cilj Hrvatske narodne banke je održavanje stabilnosti cijena. Dakle, ne samo fiskalna politika nego i monetarna. Temeljem tog makro ekonomskog okvira mi smo krenuli u korekciju, ali ne samo makro ekonomskog okvira, nego i ostvarivanja prihoda proračuna u prva četiri, odnosno polovica petog mjeseca je iza nas. I temeljem toga stvoren je novi okvir prihodne strane proračuna. Ukupni prihodi su povećani u odnosu na izvorni plan sa 6,6 milijardi kuna. Jedna molim vas napomena a temeljem jučer rasprave na matičnom odboru koja je bila izuzetno kvalitetna, zahvaljujem predsjednici, zamjeniku i svim zastupnicima kako saborskim tako i onima vanjskima koji su sudjelovali u raspravi kako i doliči matičnom Odboru za proračun, a prema izvješćima i informacijama mojih kolega i svi ostali odbori su zaista prošli u jednom konstruktivnom tonu. Ono što hoću reći, dakle ovaj rebalans kao i svaki puta kad vam donosimo taj set i skup materijala on je uvijek u skladu sa Zakonom o proračunu koji propisuje kako i na koji način tablice trebaju izgledati, što se s čim uspoređuje. Mi smo uz to napravili jedan dodatak samom proračunu, a i jednu prezentaciju koja je javno dostupna, koju imate, vidim da mnogi imate u klupama da se jednostavnije uspoređuju brojke, jer razlikujemo tri hajmo reći tako kolone ili stupca. S jedne strane to je izvorni proračun za ovu godinu. On je u međuvremenu sukladno zakonskim ovlastima određene preraspodjele koje smo učinili korigiran na tekući plan, a sada imamo i novi plan, tako da evo temeljem i opaski koje smo imali u proteklim rasprava o proračunu i rebalansima proračuna unaprijedili smo i taj način izvještavanja, tako da vama isto tako bude jednostavnije i za samu raspravu, za vaše izlaganje u ime klubova pojedinačno, ali isto tako prije svega naravno za naše građane. 6,6 milijardi kuna povećanje u odnosu na izvorni plan prihodne strane proračuna pri čemu naravno prednjače porezni prihodi. Rashodna strana, čuo sam malo prije dobro ste rekli 9,2 milijarde kuna kad se gledaju samo rashodi iz onih tzv. općih izvora. Ono što utječe na rezultat proračuna mi to zovemo po računovodstvenim kontnim planovima 1, 2 i 8. Dakle, ono što zapravo ubiremo kao opće porezne prihode i distribuiramo odnosno kao takve imaju efekta na ukupni rezultat. Kada gledamo sve izvore, kada tome pridodamo i europske fondove i vlastite i namjenske prihode, e onda je to povećanje 10,9 milijardi kuna sve skupa ukupni državni proračun. Imate razradu po ministarstvima, upravo na tragu onoga što sam maloprije rekao izvorni plan, tekući plan, novi plan. Međutim, u tom prezentacijskom materijalu smo između ostaloga sumirali najvažnije stavke, da iz toga svega izvučemo ono što je zapravo najvažnije i za prezentirati visokom domu, ali isto tako prezentirati hrvatskoj javnosti. Dakle, najveće povećanje na, se odnosi na zdravstvo. Samo po pitanju obveza prema dobavljačima, veledrogerijama i svemu onome što je vezano uz lijekove, sanitetski materijal i ostalo 3,5 milijarde kuna razbijeno između toga da li ide bolnice ili ljekarne, dakle putem ministarstva ili HZZO-a. Znate da je HZZO još od 2013. odnosno 2014. izvan Državne riznice ali je u konsolidiranoj općoj državi. Dakle, ja bi rekao manje važno. 3,5 milijarde sve skupa. Nije to jedino, za zdravstvo se još dodatno izdvajaju sredstva vezano kao i za obrazovanje za određene sudske presude. Postoji i dodatna izdvajanja za klinički bolnički centar u Rijeci, gotovo 50 miliona da se i taj projekt koji koliko i čujem u Primorsko-goranskoj županiji i u Rijeci jako dobro i prepoznat i poznat tako da će se na ovaj način i s ovim sredstvima zapravo to sve skupa uobličiti i završiti. Također, druga najveća stavka povećanja su mirovine i mirovinska primanja, uvijek jako jasno nedvosmisleno želim slati poruke što se tiče naših umirovljenika.

Ta mjera i jedna i druga što se tiče same mirovine i mirovinskih primanja za drugu polovicu godine u ovom trenutku teško je projicirati i reći decidirano, ali vrlo izvjesno da će indeksacija mirovina biti i viša od ove prve. I sukladno tome jasna, nedvosmislena poruka prema umirovljenicima koliko god bude osigurat će se sredstva. Dakle, mirovine i mirovinska primanja nikad nisu, niti će biti pod znakom pitanja kao takve. Uz to naravno čitav niz stvari u samom proračunu, ja ću napomenuti da sve vezano uz ukrajinsku krizu također u rebalansu bilo da govorimo o zanavljanju i nabavi dodatne robe za naše robne zalihe, ne samo zbog punjenja njihovih nego zbog, obzirom i na poremećaj koji se događaju jer u Ukrajini kao jednoj od značajnijih i poljoprivrednih i prehrambenih čimbenika na globalnim razinama obzirom na ove poremećaje već se sad vide, a evo očekuju se i dodatni poremećaji na globalnim razinama, pa između ostalog sukladno tome smo određene stvari napravili, ali isto tako obzirom i na činjenicu da je već značajan broj i ukrajinskih državljana došao u RH i da smo ih zbrinuli i da ćemo ih zbrinuti. Znate i sami, sve mjere koje je vlada između ostalog rekla, pa tako između ostaloga i mjeru da ćemo subvencionirati i privatni smještaj odnosno udomljavanje ukrajinskih izbjeglica. Također, četvrti, velika stavka u smislu onoga što se tiče rebalansa je naš dogovor sa sindikatima državnih i javnih službi, ovaj puta svi, sve sindikalni predstavnici odnosno oni koji su reprezentativni su potpisali novi temeljni kolektivni odnosno kolektivni ugovor gdje je prepoznato povećanje 4% osnovice, povećanje sistematskih pregleda, prijevoza i čitav niz drugih mjera koje uz dužno poštovanje ali financijski su nešto manjeg obujma ali sigurno da su važne da se unaprijedi i poboljša materijalni status naših zaposlenika. Tu su naravno i sredstva izdvajana za poljoprivredu, za obranu i jamstvenu pričuvu. Ja mislim evo koliko sam pokušao u 7 godini mog osobnog mandata kao ministar financija i čitavog niza proračuna i rebalansa nisam se sjetio ni jedan puta da smo jamstvenu priču urgirali, možda griješim, ovaj puta smo morali obzirom na protestirano jamstvo od 32 miliona eura od prije neki dan, itd., itd. sve te stavke koga god zanima naravno slobodno pitajte nastojat ću nešto odgovoriti. U svakom slučaju da se vratimo na ukupnu sliku. 6,6 milijardi povećanje prihoda državnog proračuna. 10,9 povećanje rashoda državnog proračuna i samo kad gledamo državni proračun to je onda kao to posljedicu ima povećanje ukupnog deficita za nekakvih 4,3 milijarde kuna. Međutim, izvanproračunski fondovi, lokalna samouprava, jel lokalna samouprava bez obzira što nije predmet naše rasprave danas i o njima kao takvima ne raspravljamo i ne glasamo, možemo se naravno dotaknuti, ali i oni bilježe značajno bolje prihode. Investicijski ciklus i nekakva dinamika ostvarenja dosadašnjeg rezultata kako prošle tako i prvog kvartala, prvog tromjesečja ove godine pokazuju da će rezultat biti bolji odnosno deficit manji te isto tako mi moramo učiniti određene prilagodbe za onaj sustav ESA 2010. što je usporediv sa svim zemljama članicama EU. E kad se to sve skupa zbroji, konsolidira i prilagodi naš ukupni deficit opće države po ESI to je onaj glavni podatak raste sa 12 milijardi na 13,4 milijarde kuna. Mi smatramo u vladi kao što smo dosada od 2016. svake godine jedna od naših objedinjenih točaka je izvršenje proračuna 2021. pa ću potrošiti jednu kratku rečenicu na nju. Svake godine pa čak i u onoj baš pandemijskoj 2020. ostvarili proračun bolje od onoga što smo očekivali. Prošla godina u odnosu na zadnji rebalans 4,1% BDP-a deficita, deficit je bio 2,9% Dakle, što sam poručio jučer i na matičnom odboru to ću i sada reći. Naravno da ćemo učiniti sve da ostvarenje proračuna bude i bolje, sa višak prihoda znate i sami svih ovih godina smo mudro usmjeravali na porezno rasterećenje te na smanjivanje udjela javnog duga i općenito na javni dug, a rashode držali unatoč svim mogućim izazovima s kojima smo suočeni, zapravo držali u okviru mogućnosti odnosno onoga što smo originalno predvidjeli. Uvijek završavam sa onom slikom ili grafikonom što se tiče javnog duga koja govori puno više od svih ovih mojih riječi promuklih ali ona zapravo pokazuje da zapravo svih ovih godina mi imamo konstantnu putanju smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u, jedina iznimka je 2020. godina gdje smo imali jednokratni efekt povećanja zbog pandemijske godine. Teško je zaista to sve skupa kvantificirati i mi to tako radimo odnosno radit ćemo izračune ali samo što se tiče COVID-a, do dana današnjeg, 42 milijarde kuna, 42 milijarde kuna izravno troška državnog proračuna, samo državnog proračuna. Znaju poduzetnici i gospodarstvenici, znaju građani koliko je njih sve dodatno to sve koštalo. Ja samo govorim o 42 milijarde kuna koje nas je COVID trošak otpočetka izbijanja pandemije samog državnog proračuna. E i u skladu i sa tim izazovima, i brojnim drugima, fiskalna politika kada gledate recimo i izvješća … [[Govornik se ne razumije.]] koji nam je prije nekoliko dana zadržao povijesno najviši kreditni rejting, dakle trostruko B, jednu stepenicu čak i više od one razine razgraničenja između ispod investicijske i investicijske, sa pozitivnim izgledima gdje vrlo jasno kaže, ako baš nešto i značajno ne podbacite, a ja duboko vjerujem da nećemo, dapače, mislim da ćemo biti i bolji u fiskalnoj politici od ovih brojki te naravno ako se proces uvođenja eura nastavi po planu i ne dođe do neke značajnije odgode a ja također i mi vjerujemo da neće do toga, odnosno da će se nastaviti u skladu sa našim planovima, kreditni rejting će dodatno biti poboljšan. Dakle, to vam samo govorim između ostaloga što kada govorimo i nekakvu retrospektivu svih ovih godina i brojnih naših rasprava koje su uvijek bile izuzetno konstruktivne i ja sam evo kao ministar uvijek uživao raspravljati i govoriti o njima ali zapravo vidite i sami kakve potvrde između ostaloga imamo i na međunarodnom planu jer to su ipak institucije koje ne gledaju samo Hrvatsku, one gledaju horizontalno cijeli svijet, sve zemlje i jako dobro znaju što se i gdje i kako i na koji način događa pa evo i ova nova kriza koja je jasna da je također globalna, nije hrvatska inflacija po ničemu specifikum. Zadnji podaci to također, mi smo ponovno opet negdje u sredini, kada gledate i proteklih 12 mjeseci. nešto blago iznad prosjeka međutim, ne smijemo samo na tu konstataciju i činjenicu reći što je tako i ništa se ne može učiniti, zato smo išli sa paketom mjera koji je u ovom rebalansu također prepoznat jer su mnoge mjere, većina mjera zapravo, stupile gotovo sve su zapravo stupile 1. travnja ove godine i sve to skupa je provedeno i provučeno kroz sam rebalans proračuna. Jako važna točka uz ovo sam rebalans je i Zakon o izvršavanju državnog proračuna, on je u pravilu, ne trošimo previše riječi ali evo ja ovo vrijeme što je ostalo ću potrošiti na njega, o izvršenju proračuna, mislim da sam ono najvažnije zapravo i rekao za prošlu godinu, da imamo puno bolji rezultat u odnosu na ono što smo očekivali, ali koga zanima naravno i ko ima veći interes, slobodno neka pita. Zakon o izvršavanju državnog proračuna koji uvijek ide tradicionalno uz sam proračun ili rebalans, mi smo ga originalno ove godine htjeli još jedanput mijenjati prije samog rebalansa iz jednog jednostavnog razloga, na snagu je stupio novi zakon o proračunu koji ste vi izglasali, koji donio nekakva nova poboljšanja i unaprjeđenja u samom sustavu. E sada, i zbog toga što imamo novi zakon, a i neke nove momente čitav niz odredbi, u samom zakonu je korigiran pa zapravo to nisu ni izmjene ni dopune nego novi zakon o izvršavanju državnog proračuna za ovu godinu pa se tako između ostalog dodatno uređuju preuzimanje višegodišnjih obveza na teret proračuna, to je upravo uvaženi zastupniče Grbin, jedna od stvari koje sam rekao a propos obnove, tu smo maksimalno unaprijedili i pojednostavili složenost odnosno unaprijedili efikasnost i učinkovitost, prohodnost korištenja sredstava, kako ponavljam još jedanput, Fonda za obnovu, tako i Fonda solidarnosti ali i drugih izvora. Također, dodatno se uređuju i plaćanja predujmovima, temeljem i naših dosadašnjih iskustava, odnosa sa brojnim proračunskim korisnicima nas u Ministarstvu financija, prilagodili smo određene odredbe. Mogućnost raspisivanja javnih poziva, jako važna stavka, državna jamstva možda neću sad sve stić ali ću kroz druge replike nastojati, jučer je bila na matičnom odboru rasprava na tu temu, s jedne strane HAMAG i HBOR dobivaju ovlasti da u ime i za račun RH izdaju jamstva koja su dobrim djelom vezana za korištenje sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka. Nakon predujma od 800 i nešto milijuna eura dobili smo odnosno dobit ćemo u 6. mj. među prvim zemljama jer smo ispunili 34 mjere, dodatnih 700 milijuna. Tom dinamikom nastavljamo i dalje i mogu slobodno reći da očekujemo i krajem godine, u prosincu dodatnih 700 milijuna eura. HBOR i HAMAG će biti važne poluge za korištenje tih sredstava međutim ovdje sad što se tiče jamstava, osigurano je dodatnih milijardu eura zapravo sve skupa milijardu i 100 milijuna eura za osiguranje opskrbe energentima za iduću sezonu grijanja. Jako puno radimo na tome i taj model kada sve uobličimo ćemo prezentirati ali u načelu, naši energetski igrači prije svega, HEP na ovaj način daje u mogućnost kao zdravoj kompaniji da uz državno jamstvo likvidnim sredstvima kreditnih institucija vrši nabavu plina jer u ovoj sezoni između dvaju grijanja se to između ostaloga radi kako bi osigurali adekvatnu opskrbu.

Ako se ostvare određeni gubici, a mi mislimo da hoće, na rashodovnoj strani proračuna otvorena je stavka, iznos od 75 milijuna, hoće li ili neće biti dovoljan, u ovome trenutno je manje važno, bitno da je stavka tu i pokrit će se eventualni gubici. Otvaranje računa, izvršavanje državnog proračuna, evo još 7 sekundi, samo mogu vam se zahvaliti na pažnji i naravno, radujem se svim vašim replikama. Hvala lijepo. Evo ga, imamo 34 replike, znači još barem 34 minute možete objašnjavati rebalans. Kolega Grbin, izvolite. Ne sumnjam da će kolega Marić bez obzira na glas to biti u stanju jer ovo je jako važna rasprava i jako je važno da ste upravo vi ovdje i da govorite o ovim pitanjima međutim nerado ovo činim, ali moram vas ispraviti. Po jutros objavljenim podacima EUROSTAT-a mjesečna inflacija u travnju u Hrvatskoj je četvrta najviša u Europi. To baš nije prosjek. Ali dopustite mi jer ste i potpredsjednik Vlade a ovo je i politički, ne samo financijski akt da od vas tražim odgovor na tri vrlo konkretna pitanja. Potpore poduzetnicima zbog inflacijske i ukrajinske krize, druge zemlje su ih počele davati. Moje je pitanje kada će i Hrvatska? Nove mjere borbe protiv inflacije? Prije tri mjeseca smo izašli sa paketom, on je već složit ćemo se zastario jer su cijene otišle gore. Druge zemlje su počele sa novim paketom. I zadnje, očekivali ste kada ćemo napokon napraviti nešto konkretno da ovaj [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] galopirajući rast dugova u zdravstvu stane. Dakle, što se tiče potpora poduzetnicima za razliku od covid potpora gdje ja bih rekao najvećim dijelom bilo usmjereno prema poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta u ovim mjerama što se tiče ublažavanja efekata, namjerno koristim jer svi smo svjesni itekako da je nemoguće neutralizirati inflatorna očekivanja, odnosno inflatorne pritiske, da možemo samo ublažiti. Tu je veći naglasak bio stavljen i je na socijalno najugroženije skupine stanovništva jer energenti i hrana u njihovim košaricama su ne rijetko vrlo često zapravo jedini artikli nazovimo ih tako za razliku od nekih drugih. Međutim, što ćemo dalje raditi i kako ćemo djelovati sve naravno ovisi i o daljnjem razvoju situacije. Te mjere su stupile na snagu 1.4. pratimo naravno što i druge zemlje rade, pratimo da su i u nekim drugim zemljama neke od tih mjera bile i usko vezane uz njihove izborne cikluse. Međutim, opet ću reći dakle kao što smo i do sad reagirali tako ćemo i dalje. Hvala lijepa.

Uvaženi potpredsjednik i ministar nije odgovorio na neke stvari, ali samo jedna stvar oko potpora. Upravo je Europska komisija, ne samo predsjednica Komisije nego i povjerenik Gentiloni ukazao da se sada moraju po uzoru na covid potpore uputiti potpore poduzetnicima ne samo radi očuvanja radnih mjesta, iako će i to doći u pitanje već radi očuvanja njihove poduzetničke aktivnosti. I sami ste rekli, ali pozivam druge da ne radimo sada to jer imamo 34 replike i zaista puno prostora da se raspravlja, tako da nemojte još dodatno koristiti ovo što nije nužno. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani ministre, evo brojke što se tiče javnih financija nam nisu baš bajne dobrim dijelom i zbog vanjskih faktora, no činjenica je da imamo usporen rast BDP-a po projekcijama. Činjenica je da ćemo imati deficit veći za 1,4 milijarde i činjenica je da imamo povijesno visoku stopu inflacije za travanj od preko 9,4% S druge strane imamo i unutarnje faktore a to je naš zdravstveni sustav koji je na žalost smrtni teški bolesnik. Zar i dalje smatrate da je mudro u ovakvoj situaciji ulaziti u eurozonu, odnosno što će se poboljšati za građane u eurozonu ili će nam i sljedeći proračun, odnosno rebalans proračuna biti vrlo sličan ovome samo što će umjesto kune pisati euro. Uvaženi zastupniče, pa prošli tjedan smo raspravljali o Zakonu o euru, pa većinu ovih, ovog vašeg drugog dijela replike i pitanja sam odgovorio o koristima i potencijalnim nedostacima, odnosno manama. Pa mislim da tu brojke zapravo najbolje govore i između ostaloga i ocjene Europske komisije, dakle uz činjenicu da smo bili druga naj, znači zemlja sa drugom najvišom stopom rasta BDP-a prošle godine mi smo među onim zemljama koje su imale najviše, najjače smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u. I kad gledate i ostvarenje proračuna za prošlu godinu i kad gledate proračun za ovu godinu ja mislim da nas ponovno svrstava zaista u sam vrh među zemljama članicama. Žao mi je da je gospodin i kolega Grbin izašao, pa ću povezati i još jednu usporedbu sa europskim zemljama. Sve mjere koje smo mi stavili u onaj prvi paket borbe protiv inflacije, ublažavanja je procjena njihovog efekta preko jedan postotni bod BDP-a.

Uvaženi potpredsjedniče Vlade prije znači negdje na jesen 2020. uputila sam vam zastupničko pitanje. Trebalo vam je gotovo godinu dana da mi napišete odgovor. Odgovor ste napisali na pet strana, ali mi niste odgovorili na pitanje. Dakle, mene zanima što je sa Zakonima o trošarinama koji jako dobro znate da lex specialisom se trebaju transferirati prema zdravstvu. Da sam dobila odgovor mogla bih vam precizno reći bilo usmjereno odmah u zdravstvo, jeste li svjesni koliko bismo manje komplikacija imali i koliko bismo manje dugova, mislim jesu, dugovi su doista reprezentativni ali bi bilo drastično manje kada bi ljudi mogli planirati sredstva. Sad me ponovno pokušavate posvaditi sa mojim kolegom Berošem, ali nije stvar mojeg odnosa sa kolegom. Svi ministri financija i ministar zdravstva ja mislim da imaju i u prošlosti, a ja bih rekao i u budućnosti isti odnos. Ta odredba koja stoji je nešto što zaista mi duboko smatramo da nikad nije ni trebala postojat unutra, da se jedino za zdravstvo vezuje odredba iz poreznog zakona. Ni u jednom drugom poreznom aktu se ne povezuje na porezni propis nekakvo izdvajanje. Kako god bilo, pa podsjetit ću vas pa lani smo 9,1 milijardu kuna imali transfer iz državnog proračuna prema zdravstvu, puno više od ove brojke koju vi govorite. Zato i cijelo vrijeme govorim rješenje problematike zdravstva, to je isto uvaženi zastupnik Grbin nisam uspio odgovoriti, stav Ministarstva financija je uvijek bio i biti će da je rješenje prije svega na troškovnoj strani. Prihodna strana će dati svoj doprinos, ali troškovna strana je kritična. Poštovani potpredsjedniče vlade, kao što ste rekli i vidimo prihodi svakako rastu, međutim rashodi još više i opet nosite loše vijesti sa novim deficitom. Naime, mi u Puli imamo jedno područje koje se zove Muzil i koje čini petinu ukupne površine grada Pule. Postoje svi prostorni planovi kako bi se to potencijalno dalo u koncesiju koja, i prostor koji može upit sigurno preko milijardu kuna investicija. Pa mene zanima zašto, kad država očito ne može riješiti problem rashoda ne radi sve da valorizira vrijednu imovinu koju ima koja će generirati i prihode od koncesija i prihode od PDV-a i nova zapošljavanja pa samim time posljedično prihode u državni proračun jer sam siguran da je to vaše osobno zemljište da bi gledali na koji način to iskoristiti, a kad govorimo o državnom zemljištu to nažalost vojnici čuvaju i gledaju kako trava raste. Ja mogu govoriti o općenitoj prirodi, nisam upoznat sa pojedinačnim projektima. Ja sam uvijek za to da se svaka vrsta imovine, poglavito naravno i državna stavi u adekvatnu funkciju. Tako da što se tiče i vaših pitanja odnosno opaske da li je bolje da nešto stoji zapušteno ili da nešto bude u nekoj funkciji odgovor mislim se sam po sebi kao takav nameće. I vaš repliku i vaš upit proslijedit ću između ostaloga i prema resornom ministarstvu. Kakva je suradnja i kakva je komunikacija na razini resornog ministarstva sa lokalnom samoupravom, provjerit ćemo pa da vidimo da li se i na koji način i što je zapravo kao takvo u planu. Međutim, ono što kažem opća opaska je upravo na tom tragu da se treba između ostaloga gdje može staviti na adekvatan način imovina u funkciju. Poštovani ministre i potpredsjedniče u vladi, kao što ste i sami rekli unatoč svim izazovima koji su nas snašli od korone do Covid krize do potresa koji su učinili financijsku štetu kao 3 korone, a sami ste naveli da je, da nas je korona dosada koštala više od 42 milijarde kuna, dakle unatoč svemu tome mi imamo rekordan broj zaposlenih čak 42.000 više u odnosu na isto vrijeme lani i 80.000 više zaposlenih u odnosu na isto vrijeme predlani. Ovim rebalansom osiguravaju se dodatna sredstva za rast plaća koje su u mandatu ove vlade već rasle za 32%, za daljnji rast mirovina koje su u mandatu ove vlade rasle za između 20 i 26% A isto tako ono što želim posebno pohvaliti jest KBC Rijeka, klinički bolnički centar koji je najveća investicija u [[Upadica: Hvala vam.]] hrvatskom zdravstvu ikad i pohvaljujem posebno [[Upadica: Kolegice Burić hvala vam lijepa.]] dodatna sredstva za to.

Što se tiče tržišta rada to je evo ja bih rekao jedna od stvari koja mi je jako draga da se u Hrvatskom saboru, a i u javnosti već sad dulje vrijeme, naravno ne samo zbog krize prije svega one pandemijske, ali i ove druge zapravo od svih ovih makroekonomskih pokazatelja kojima u pravilu baratamo, ja sam taj koji najčešće govori o njima zapravo se svedemo na one zapravo najvažnije. A to stopa zaposlenosti i to je razina i visina plaća odnosno životnog standarda. I tu naravno što god da napravimo uvijek trebamo i možemo stremiti boljem i višem jer u konačnici jedino na taj način možemo riješiti i rješavati ključni izazov RH, to su demografska pitanja.

Isplaćujemo sve više potpora u poljoprivredi, a sve manje proizvodimo, jesu li i to za vas ozbiljni problemi za koje evo očekujemo uskoro neke promjene. Hvala lijepo uvažena zastupnice, pa sigurno da ovo što ste nabrojali ne stignem sve i odgovoriti u minutu, ali gdje god i ako je negdje evidentiran nekakav način da sredstva nisu iskorištena sukladno nekakvim zakonskim odredbama naravno postoje određeni zakonski mehanizmi. Ali van toga ja sam uvijek za to da se i određene stavke koje sve je onako kako bi trebalo zakonski biti provedeno da se između ostaloga i propitkuju. Mislim da se tu i možemo složiti da brojne te potpore svih ovih godina koje su isplaćivane i davane u poljoprivredu su polučile određene rezultate međutim mislim da se možemo složiti da sigurno može kud i kamo bolje jer to je u konačnici one globalne razine brojki potvrđuju uspoređujući Hrvatsku sa RU. Jučer smo baš i ministrica Vučković i ja imali jedan susret sa predstavnicima poljoprivrednog sektora i tamo između ostaloga isto na tom tragu bilo i govora, kako i na koji način unaprijediti [[Upadica: Hvala vam.]] postojeći sustav. Ministre govorili ste o energiji, ja bi samo kratko rekao da trenutno vlada se hvali u vašoj vladi di ste vi potpredsjednik da je 10% poskupila energija u ovoj krizi da smo mi tu najbolji u EU. Međutim, vi ste to vrlo lukavo pribacili preko HEP-a na lokalnu samoupravu tj. na vodovode tako da je poskupila struja u vodovodima da bi mogli pumpati do bazena, da bi u brdsko-planinskim mogli pumpati vodu i da bi kućanstva mogla dobivati i gospodarstva poskupili ste ni manje ni više nego 500% s tim da ste doveli do upitnosti uopće dostavu vode našim kućanstvima, poglavito brdsko-planinskim područjima. Pa kako vi opisivate to da ja sad kao većinski vlasnik u Sinju kažem svom vodovodu plaćajte točno kao prošle godine 170.000 kuna ratu plus 10% umjesto milijun kuna i tako ću i napravit.

Molim vas kolega Bulj 10 sekundi ste otišli. Mislim što se tiče energije i cijena energenata, nema toga ja mislim u Hrvatskoj kome nije cijena porasla, krenuvši od nas ponaosob građana preko poduzetnika koji za razliku od građana nemaju režim onakav kakav mi imamo nego imaju u pravilu i ugovorne odnose sa pojedinim distributerima, pa tako već spomenutim HEP-om ili sa plinarama itd., itd. i sukladno novim okolnostima su između ostaloga došli do tih korekcija. Tako da to sve opet zalazi u sferu ukupnih inflatornih pritisaka na strani energenata koje smo mi probali i ovim paketom koji je stupio na snagu ublažiti. Međutim, svjesni smo bili tada kao i sada da ih se ne može u potpunosti kao takve neutralizirati. I ono što je sigurno važno da se u okviru onih zakonskih odredbi koje imamo i ustavnih načela, a to je prije svega tržišnog natjecanja svi odgovorno ponašamo jedino ovaj problem možemo rješavati zajednički, a oni koji misle da iz nečega mogu izvući malo veću korist, mislim da takve treba ipak staviti malo sa strane. Hvala lijepo predsjedniče. 500% je poskupila energije za vodovode, za dostavu vode 500% Primjer sa 2 milijuna i 200 prošle godine sad je na 10,5 milijuna u ovoj godini, a dok to radite u isto vrijeme ste pokušali teleoperaterima stranim sa osam kuna smanjiti na 2.40, da im date 300, 400 milijuna u džep, slabo su opljačkali našu infrastrukturu [[Upadica predsjednik: Kolega Bulj hvala vam lijepa.]] uz pomoć

Dobili ste opomenu.

Poštovani potpredsjedniče hrvatske vlade i ministre financija. Na prihodovnoj strani proračuna koja je iznimno bitna za hrvatske građane vidimo snažan iskorak u ubrzanom povlačenju ugovorenih eu sredstava, konkretno preko 58 milijardi kuna je isplaćeno RH što je više od 70% svih ugovorenih sredstava. Ali ono isto što je jako bitno tijekom proteklog tjedna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je zahvaljujući provedbi 34 reforme Vlade RH stvoren preduvjet da se RH do kraja lipnja doznači prva rata od 700 milijuna eura, a te 34 reforme su reforme i javne uprave i borbe protiv korupcije i zdravlja i obrazovanja i energetike i upravljanja gospodarenjem otpadom i energetske učinkovitosti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] zgrada što pokazuje sve ono što vlada radi. Jako puno toga ja dnevno potpisuje, evo i zastupničko pitanje nakon godinu i nešto dana i brojna negativna mišljenja Ministarstva financija.

Evo i sami ste citirali, parafrazirali riječi predsjednice Europske komisije i tih 700 milijuna stiže nam u 6. mjesecu. Tom dinamikom ćemo naravno nastaviti i dalje. Inače prije nekoliko dana smo isto komunicirali podatak kada gledate od našeg početka našeg članstva 49,1 milijardu kuna je više Hrvatska uprihodovala nego što je uplatila u proračun EU kada [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] dodate NPOO 55,2 milijarde. Poštovani ministre. Jesen će biti izazovna, to je zapravo svi sada pokazatelji idu i prema inflaciji za jesen, pitanje je konkretno znači vi ste sami rekli da smo nekako da ste ovaj Zakon o PDV-u već potrošili gdje ste htjeli čekati ulazak u eurozonu. Molim vas ako možete ovdje danas s nama podijeliti dvije informacije, koje su to još neke mjere koje bi mogli hrvatski građani očekivati na jesen? Vrlo konkretno koje su to mjere jel ipak će jesen mislim biti puno izazovnija i ne samo zbog cijene energenata koje su dvoznamenkaste, cijene hrane čisto da umirimo nekako građane za jesen, uvijek se nekako pribojavamo te jeseni. Da, hvala lijepo uvaženi zastupniče. Sve ste dobro rekli, naravno ne samo gledano u smislu nekakve sezonalnosti unutar godine, ali jesen sa sobom donosi nakon malog odmora ko se uspije odmoriti, ipak puno početak školske godine, najavu i općenito očekivanja zime i grijanja i sl. i onda naravno u ovom kontekstu treba i promišljati i daljnje mjere. Mislim kao što smo i do sada tako može se očekivati i dalje. Fokus svih danas sutra možebitnih mjera jel ih ne mogu u ovom trenutku niti želim najavljivati i o njima raspravljamo i razgovaramo i kada bude spremno kada i ako i bude ćemo to prezentirati, ali fokus će sigurno biti hrana i energetika, dakle to su dve ključne mjere. Tako da i ove mjere što ste citirali i spomenuli Zakon o PDV-u evo mjesec i pol dana je na snazi Zakon o PDV-u izmijenjeni, stope PDV-a snižene i sami dobro znamo odlazimo u dućane kupujemo kakvi su efekti toga i da li je samo i isključivo dobra mjera nečeg se odreći u smislu [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] državnog proračuna ako nema efekta na građane. Pa evo poštovani ministre ja sam zapravo zabrinuta za vaše zdravlje, vidim da ste promukli, samo se pitam je li to promuklost rezultat toga što stalno na sastancima vičete dosta je, ne može to jel tako i dosta je? Ne znam, da vam poklonim onu jednu majicu Dosta je! pa da na sastanke idete s tom majicom ili iz drugog razloga a i ovdje kažete nemojte me posvađati sa ministrom Berošem, pa mislim da bi se trebali posvađati sa ministrom Berošem, ne samo vi nego i predsjednik Vlade jer čovjek očito ne radi dobro svoj posao. Rekli ste da ste 7 g. ministar, vjerojatno svih tih 7 g. čujete iste prijedloge i od čak i Povjerenstva za fiskalnu politiku koja govori stalno da nam trebaju reforme u zdravstvu pa evo ja vas pitam zapravo gdje je ta granica vašeg strpljenja, kad je dosta? Lani smo 6,4 milijarde dodatnih neplaniranih sredstava usipali, ove godine, evo sad 4, ko zna koliko će bit do kraja, skoro 4, je li, ko zna koliko će bit do kraja, dakle gdje vam je granica strpljenja? Hvala lijepo i hvala vam uvažena zastupnice za zabrinutosti, sve je dobro samo je glas, ostalo je sve dobro, tako da brzo ću se oporaviti do izglasavanja amandmana, ja mislim da će sve biti u normali ali u svakom slučaju, mislim da me i ovakvog promukloga dobro čujete i dobro razumijete, dakle što se tiče zdravstva, uvijek i zadnjih nekoliko godina se najveći dio naše rasprave i svodi na problematiku zdravstva, nemam zaista ništa novoga niti dodatnoga reći u odnosu na sve ovo što sam svih ovih i godina i sada govorim a to je da je jasno naravno da mi zdravstveni sustav očuvati kao takav moramo, pandemija je dodatno otvorila svima nama još oči koliko je važan sustav, poglavito javnog zdravstva u RH ali isto tako, financijska održivost istoga i vis a vis demografske slike liječnika, medicinskih sestara, tehničara, kvalitete usluge za sve nas kao građane ali i cijelog sustava kao takvoga. Tako da naravno prenijet ću i vaše poruke kolegi Berošu. Hvala. Kolega Grmoja, izvolite. Hvala. Poštovani ministre, mi smo u jednoj, mi iz Mosta, u jednoj nezgodnoj poziciji da ono što govorimo, da se pokaže ispravnim nekoliko godina, znači s odgodom 2, 3 godine, tako smo upozoravali HDZ i SDP kod izbora ustavnih sudaca, vidimo sada koga su izabrali u Ustavni sud. Upozoravali smo vas i Vladu oko inflacije, tada je ministar Ćorić tvrdio da smo mi dežurni katastrofičari, vidimo sada da su prognoze puno gore, čak i od onoga što smo mi govorili. Isto tako govorili i upozoravali Vladu da ne treba ići u smjeru lockdowna, ne samo Vladi nego i lijevu oporbu, dakle uz zatvaranja vidimo, vi govorite kakve su posljedice takvih politika po državni proračun. Ja vas pitam jeste li svjesni u kakvom trenutno sada žive hrvatski građani koji imaju plaće 5, 6000 kuna, jeste li svjesni da ne mogu spojiti kraj s krajem, da ne mogu preživjeti mjesec i što će Vlada poduzeti? Naravno, vaša pozicija sada kad ste u opoziciji, kada više niste dio parlamentarne većine se značajno promijenila pa onda sva vaša upozorenja evo vi možete tako karakterizirati ih, da ste nešto dobro rekli, u pravu i slično. Naša je odgovornost da djelujemo i to i radimo i to i činimo, tako da nemam vam tu ništa posebno reći. Dakle, inflacija na koju je netko upozoravao ili rekao, dakle to je bilo vrlo jasno i davnih dana se vrlo znalo o tome da rast kamatnih stopa je određen na neki način i neminovan i puno prije same energetski općenito krize inflacije jer smo dulji niz godina živjeli u razdoblju povijesno niskih kamatnjaka, monetarnog otpuštanja i jednostavno znali smo svi skupa i dobro, ne samo stručna i znanstvena ekonomska javnost, nego da tome razdoblju mora doći kao takav kraj, međutim opet ponavljam, za razliku od vas koji eto, možete si dozvoliti da upozoravate, mi moramo djelovati i to i radimo. Hvala. Kolega Grmoja, povreda Poslovnika. Da, povrijeđen je čl. 238. jer ispada da ministar kaže da mi u oporbi govorimo jedno, u Vladi drugo. Ovi ustavni suci, kum Branka Bačića, Šeparović, ovaj Mlakar koji se lažno predstavlja u Austriji su izabrani dok smo mi bili dio Vlade, izabrali su ih zajedno HDZ i SDP i mi smo kao dio Vlade govorili da to nije dobar put. Dakle, mi isto govorimo i kao dio vlade i kao dio oporbe i to ćemo nastaviti činiti. I opomena je tu. Idemo dalje, kolega Begonja, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovani ministre, ova godina je po mnogočemu nepredvidljiva, rat u Ukrajini, progranici, izbjeglice iz Ukrajine, prisustvo COVID-a, inflacija itd., vlada RH je nizom mjera pomogla građane, zaposlenike, poduzetnike a evo u zadnje vrijeme i povećanje osnovice državnim i javnim službenicima. Također, pomogla je i umirovljenicima da lakše prebrode prije svega ova inflatorna kretanja koja se odnose na energente.

Pa evo, nekoliko puta zapravo, kada promotrite sam o tome govorio ali kad promotrite i sad replike koje su do sada bile upućene, imate s jedne strane i naravno kroz replike, zahtjeve na povećanje izdvajanja iz državnog proračuna, onda u isto vrijeme, pripazite jesu li javne financije održive, jel povećan deficit, hoćemo li moć to sve servisirat. E,to je sve na mjestu, ja bih rekao a naša je odgovornost kao Vlade to sve skupa balansirat. Nebrojeno puta smo govorili i to se potvrdilo, kad je izbila pandemija, sve te nekakve da ne kažem, zavjese i nekakve stigme koje su postojale u javnim financijama su sklonjene, gdje se stalno inputiralo da su javne financije samo sebi svrha. Potvrdile su upravo suprotno, odnosno ono što smo stalno govorili, da smo konsolidaciju javnih financija radili i učinili kako bi danas-sutra kada izbije kriza, mogli reagirati i to se i dogodilo, 42 milijarde kuna gdje nitko nije mogao očekivat da će se tako nešto dogoditi, i državni proračun odnosno fiskalna politika je stala. Tako i svakoj slijedećoj krizi međutim naravno, moramo bi svjesni i ograničenja ali i frekventnosti tih istih kriza. Nije lako Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, vi ste nešto u uvodu spomenuli oko plaća i mirovina, međutim usklađenje plaća od 4% u uvjetima inflacije koja je prošli mjesec je bila preko 9%, dakle ne pokriva niti 50% gubitka da tako kažem, kupovne moći plaća. S druge strane, korekcija mirovina u prvom polugodištu od 2,24% je praktički jedna četvrtina inflacije. Znači 75% je gubitak kupovne moći umirovljenika. I zaista apeliram na vas, znam otprilike što ćete odgovoriti jer ste to i u uvodu rekli, ali apeliram da se nađe određeni model kako bi se u posebno za umirovljenike, uz redovito usklađivanje još jednom u drugoj polovici godine pomoglo tim ljudima jer zaista im je teška situacija. Pa jedna od mjera u paketu ovih ublažavanja inflatornih učinaka je bilo zapravo isto fokus na umirovljenike. Opet ću reći kao i na prethodnu repliku, u skladu sa ukupnim općim mogućnostima. Nitko sretniji ni od vas ni od mene niti svih ovdje prisutnih da možemo mirovine kudikamo više i promijeniti odnosno popraviti te odnose o kojima vrlo često govorimo, koliki je odnos prosječne plaće, prosječna mirovina, koliki je odnos broja zaposlenih, broja umirovljenika, kolika je prosječna umirovljenja u RH, itd., itd. Dakle sve su to sigurno stvari koje je potrebno, ja bih rekao, uzeti u obzir. Kad ste rekli vezano za plaće, tu moram reagirati na sljedeći način. Vi sada promatrate jednu godinu. Je, tako smo i raspravljali sa sindikatima. Gledajmo periodiku. Od 2016., ne smatramo mi da vrijeme počinje, ali znate i vi sami, bili ste tad u Vladi, niste uopće korigirali cijene, odnosno visinu plaća državnim i javnim službenicima. Usporedite koliko su rasle bruto, neto plaće, nominalne i realne plaće. Ministre Mariću, prije 6 mjeseci ovdje u sabornici uvjeravali ste nas da ćete postići uštede u zdravstvenom sustavu za 5,3 milijarde kuna iako je bilo potpuno jasno da u tome nema uporišta jer ne može to proizaći iz nikakve zdravstvene reforme koje nema i nije se moglo uopće očekivati da će bolnice smanjivati dugove u zdravstvu. Naprotiv, sada vidimo da na mjesečnoj razini dugovi u zdravstvu rastu za 400 milijuna kuna. Sada ovim proračunom predlažete da se ta stavka za zdravstvo poveća za 3,5 milijarde kuna za sanaciju dugova i financiranje povećanih troškova no i dalje sakrivate činjenicu da ostaje skoro 3 milijarde kuna, koje su i dalje, to je nepodmirenih, a dospjelih dugovanja, koji i dalje nisu prikazani u proračunu. Moje pitanje vama glasi, dokle ovako, održavati ovakav kolaps zdravstvenog sustava i dokle ćete slati poruku građanima da u zdravstvu, sustavu zdravstva nema novca za lijekove, ali ima za sumnjive poslove koji proizlaze iz Ministarstva zdravstva? Zaista mislim da nisam to činio jer to sigurno ne bi radio, uvjeravati vas u nešto vezano za zdravstvo, ja nisam ministar zdravstva. Ja odgovaram u pravilu na vaša pitanja i replike kao i mnogih medija i dulje vremena od svih tema, najviše se bavim, između ostalog, zdravstva, ali sam po funkciji ministar financija. Dakle ja moram gledati o financijskoj održivosti tog istog sustava i kao što ste i u prethodnim replikama rekli, i moja je zadaća i moja odgovornost kada dođemo do ove situacije osigurati ta sredstva. Nije. Puno puta i jedino rješenje koje vidimo i koje cijelo vrijeme zagovaramo je da se napravi adekvatna i kvalitetna reforma koja će smanjiti ovaj pritisak na prihodnu stranu koju nemojte misliti da ministar Marić ili njegov tim nešto plaća. To plaćamo svi skupa kao porezni obveznici.

Pred par godina sam vam ja poklonila jednu kutiju C vitamina i C vitamin će vam pomoći, bit će vam bolje, ali ne znam što će pomoći našem zdravstvu, odnosno ono što bih voljela znati, vi ste pred malo više od godinu dana rekli da ako, kad je riječ o zdravstvu, da ako ostane ovakva dinamika, tad ste se referirali, mi smo za godinu dana na istom, mi nismo ništa napravili. Bojim se da su vaše riječi zaista, ne bile proročanske nego istinite, a da je stvar još gora. Što učiniti? Što napraviti? Kako dalje? Jer samo za pola godine ćete doći, odnosno otići ćete krajem godine na sljedeći rebalans, to znamo i vi i ja, iduće godine, odnosno kraj godine će biti i novi proračun, a mi u zdravstvu nismo napravili ništa. Dakle ja imam osjećaj, bez obzira koliko tamo je novaca nikad dosta.

U svakom slučaju, ovoga, slično ili jednostavno ili isto kao i na prethodnu repliku i brojne druge i ja mogu govoriti o mandatu ove Vlade, u nekoliko navrata su provedene te sanacije, manje-više u pravilu na prihodnoj strani, imali smo čak i jednu situaciju kada smo po prvi puta, ja bar mislim, u hrvatskoj povijesti proveli sanaciju bez povećanja javnog duga i utjecaja na deficit jer smo našli čitav niz drugih ušteda kako bismo, između ostalog, dali taj poticaj zdravstvu.

Prihodi od turizma prošle godine negdje su bili oko 9 milijardi stranih turista, ako tome pribrojimo još negdje milijardu cca domaćih dolazimo negdje na 10 milijardi i 2019. su bili negdje sa domaćima oko 12 milijardi. Dakle vjerojatno na taj način ste i računali prihode koji bi se mogli ove godine ostvarivati temeljem fiskaliziranih računa, vidi se to povećanje i sigurno je da će itekako reakcija biti. Ja bih ovom prilikom rekao da treba vrlo ozbiljno računati, temeljem otvaranja, to je Schengen prostora, da se računa negdje između 5 i 7% će narasti promet, tj. aktivnosti u turizmu. Isto tako, zanima me malo kako će se oduprijeti i način, znamo da je mehanizam smanjivanja inflacije su povećanje kamata. Mislim, turistička sezona, vi jako dobro znate kao ministar, bivši ministar turizma i koji to promišlja, ne samo u toj poziciji nego i općenito. Ovih prvih 5,5 mjeseci u turističkom ukupnom obujmu možda nisu toliko značajni, ali ipak, pokazatelji gdje je zapravo, kad usporedimo u odnosu na prošlu godinu, indeks od 254 zapravo govori da je jako dobro ostvarenje. Međutim, mi želimo i naravno, učinit ćemo sve unatoč svim ovim izazovima da ove godine dosegnemo tu razinu predkriznu 2019., to smo bili svjesni u potpunosti kada je Covid izbio, da će upravo turizam, kao i neke druge uslužne djelatnosti pretrpiti najveću štetu i da će najdulje vremena trebati da se on kao takav oporavi. Međutim, ovo je jako dobar point koji ste rekli u drugom dijelu vaše replike, a to je pitanje kamatnih stopa. Ja mislim da je i moja zadaća i moja odgovornost i prema turističkim akterima i njihovim investicijskim ciklusima slati nedvosmislene poruke. Optimizam ali sa argumentacijom, a to je da unatoč svemu, i tom najavljenom porastu [[Upadica: Hvala vam.]] kamatnih stopa trebamo činiti sve da se investicijski ciklusi nastave. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Konkretno pitanje, evo, proučio sam malo taj proračun. Zanima me, vi i sami znate da već par godina mi pričamo o Centru za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, on je smanjeni za skoro 3 milijuna u ovom rebalansu, bojim se da ćete krajem godine kad ćete raditi još jedan rebalans to ili izbaciti ili neće biti iskorišteno.

Do sad se nije pomaklo s mrtve točke i drugo što me zanima, kad ste pričali da pratite što druge zemlje donose kao mjere u okruženju, posebno što se tiče energetike i hrane, prehrambenih artikala, ja bih vam skrenuo pažnju da evo, pogledate susjednu Mađarsku gdje danas imate situaciju da stanovnici Međimurja odu tankati i voze se tankati aute goriva di je se može na gorivu [[Upadica: Hvala vam.]] uštedjeti do 400 kuna po tanku, [[Upadica: Hvala lijepa.]] a da ne pričamo koliko su jeftinije Hvala lijepo uvaženi zastupniče, za Centar za odgoj i obrazovanje, odmah mi pada na pamet, tu vidim i zastupnicu iz Slavonskog Broda, Milan Amruš škola i slične primjere zastupnika također, Prkačina iz Broda, mene osobno, dakle, generički odgovor. Međutim, za ostvarenje njihovih trebaju se stvoriti očito uvjeti. Ja ne mogu si, ne znam sad sve detalje, dozvole, odnosi sa lokalnom samoupravom, da li postoje neki prijepori, štogod, dakle kao takvo, dakle bitno je između ostaloga da ta stavka u proračunu kao takva stoji, ako se dinamika realizacije ubrza, osigurat će se i financijska sredstva, tu ne govorimo o milijardama, tu ne govorimo o zdravstvu, tu ne govorimo o nekakvim razlozima po koji bi trebali ići u rebalanse ili ne ići u rebalanse nego da se jednostavno završe ti projekti.

Poštovani potpredsjedniče Vlade, moram priznati, malo koja Vlada na ovom svijetu u roku 4 mjeseca prizna da je nesposobna. Vi ste to uspjeli, a sada pitanje, ako priznate ono što ste napisali u proračunu u 4 mjeseca, priznate da nije ostvarivo, a bili ste upozoravani, radi se o zdravstvu, priznali ste da ste nesposobni upravljati sustavom kako ste predvidili. Ali imam drugo pitanje, a ono se tiče da pokušate objasniti građanima koji zarađuju 4, 5 tisuća kuna, koji pune proračun koji se puni 6,5 milijardi kuna više od čega kažu, solidarnosti ste dali 600 milijuna za pomoć vezano za energente, što se desilo sa ostatkom novaca i što se desilo sa onih dodatnih 4 milijarde deficita koji se pojavljuje, a poticaja gospodarstvu koje bi trebalo biti ključ od kuda [[Upadica: Hvala lijepa kolega Brumnić.]] primaju plaće ljudi, uopće nema. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, ovaj prvi dio zaista nemam šta komentirati i vraćati se unazad i prošlost i pitati vas kad ste vi radili rebalans i kad radite, ne znam sada ovdje u Gradu Zagrebu i slično, to uopće neću ulaziti u to nego ću reći vezano za ovaj drugi di. Što se tiče mjera za pomoć gospodarstvenicima, maloprije sam o tome govorio, za razliku od Covida gdje je najveći naglasak bio upravo na poduzetnike, ovdje su na socijalno najugroženije skupine stanovništva stavljen naglasak. Međutim, isto tako svjesni činjenice da snižavanjem stope, recimo PDV-a ne morate u potpunosti pogoditi metu koju gađate jer ne ovisi samo o vama, smanjite porez. Isto tako i za neke druge mjere. I ovo o čemu govorite vi, naravno da kao takvo nije u ovim okolnostima lako između ostaloga i mjeru koju ste stavili u funkciju, njen puni učinak kao takav vidjeti i ostvariti svejedno rezultate, ali ja mislim da bi bez tih mjera efekti na inflaciju nažalost bili još i veći i još i gori. povrijedio je čl. 238 vrijeđajući mene osobno jer je svjestan da proračun u Gradu Zagrebu, kada se donosio, ja sam nekoliko puta upozoravao na stvari koje radi Grad Zagreb, koje ste vi direktno odobravali jer ste vi bili ti koji odobravate zaduženja Grada Zagreba jer ste vi bili ti koji ste odobravali .../nerazumljivo/... posredna zaduženja Grada Zagreba jer ste vi bili ti koji ste odobravali de facto koncesije u Gradu Zagrebu koje vidimo danas kako su prošle, a ja sam vas osobno

Dakle prvo, vi ste replicirali, ministar, potpredsjednik Vlade nije vas ničim uvrijedio, to valjda svi koji su ovdje nazočni i svi koj gledaju televiziju to vide i znaju. Dakle vi ste iskoristili sada povredu Poslovnika da biste mu replicirali i zato ste dobili opomenu, evo. ... [[Upadica se ne čuje.]] A kolega Brumnić, ajde molim vas, pa svatko se može onda uvrijediti kad netko iznese neki stav koji mu ne odgovara. Idemo dalje.

Mislim da je Vlada suočena sa brojnim poteškoćama zaista odlično reagirala i ovog proračuna posebno povećanje na proračun Ministarstva rada i socijalne skrbi vidi se koliko su i financijski teške mjere vlade na ublažavanje poteškoća vezano za inflaciju i na povećane cijene energenata. Usmjereno je 157 milijuna za poboljšanje poslovanja ustanova socijalne skrbi. Naknade za ugroženog kupca električne energije 263 milijuna, a ono što posebno i mnoge druge, a ono što posebno želim naglasiti da su povećana i osigurana sredstava za provođenje aktivnosti pojedinih [[Upadica: Hvala vam.]] aktivnosti iz sredstva europskih fondova. Hvala lijepo uvažena zastupnice na tome i na replici i na činjenici da ste upravo prepoznali što sam maloprije govorio. Da ponukani činjenicama i očekivanjima da će inflatorni pritisci upravo mislim sve zahvatiti, zaista sve slojeve društva, ali da će imati i u nekakvom relativnom smislu jači učinak upravo na socijalno najugroženije. I zato jesmo prema njima nastojali reagirati što je moguće više, ali opet svjesni činjenice da ne možemo u potpunosti zaštiti niti bilo koga zaštiti, vidimo i situaciju i u drugim zemljama. Sve mjere, ja ću ponoviti još jedanput kada gledate cijeli paket koji je u konačnici i Europska komisija verificirala i na neki način okarakterizirala kao među izdašnijima jer naš paket težine preko 1 i, 1% BDP-a u odnosu na prosjek 0,6 zapravo o tome najviše govori.

Kolega Bakić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani ministre nas u ovoj drugoj polovici ove godine očekuje novo usklađivanje mirovina. Aktualna vrijednost mirovine će se ovog puta u 70 postotnom dijelu povećati slijedom rasta cijena i to povećanje mirovine će vjerojatno biti najveće u zadnjih možda 10-ak godina. E sad, u ovom rebalansu predviđa se povećanje prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje sa 26 na 28 milijardi, međutim u onom drugom dijelu u transferu iz općih prihoda i primitaka bilo je predviđeno u originalnom planu i sad je ostao iznos od otprilike 19,3 odnosno sa 19,1 milijardu kuna. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Hoće li to biti dovoljno? Naime, u planu, već u planu za prošlu godinu i u izvršenju taj dio dakle transfer iz općih prihoda i primitaka mirovinskom zavodu za osiguranje iznosio preko 20 milijardi kuna. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, da, što se tiče mirovinskog sustava to sam namjerno i uvodno govorio između ostaloga s namjerom da pošaljem poruku da ako i budu nedostatna sredstva, da će se ona kao takva osigurati i da umirovljenici ni u kojem slučaju ne dođu u neku i vrstu zabrinutosti što će i na koji način će se događati u drugoj polovici godine. Osigurat će se sredstva. Bilo bi sjajno ova vaša konstatacija kao i moja da u drugoj polovici godine očekujemo veće povećanje mirovina i veću indeksaciju. Bilo bi sjajno kad bi u nastavku te rečenice bilo zbog onoga pondera rasta plaća, a ne zbog pondera rasta inflacije. Međutim, okolnosti i realnost su drugačije. Kako god bilo, sukladno pozitivnim zakonskim propisima mi ćemo provesti indeksaciju i van ovih pozitivnih propisa smo proveli ovu isplatu jednokratnog dodatka kao i u Covidu tako i sad za energente. I sami znamo da je tu jako visoka baza i opet ću reći za mirovinski sustav nitko sretniji od mene da možemo povećati više. Zanima me što će država učiniti ukoliko dođe do podizanja kamatnih stopa Europske centralne banke i ako to proizvede recesiju, pad proizvodnje, povećanje nezaposlenosti i rast javnog duga. Da li će imati mogućnost provođenja anticikličkih jel politika koje bi osigurale kompezatorni rast javne potrošnje ili će nastaviti sa provođenjem politika financijske konsolidacije iz pravila Europskog semestra pakta o stabilnosti itd., imajući u vidu znači da je sa koronom, a još prije toga, znači imajući u vidu i neku konjukturu onda dolazi korona i stavljaju se na čekanje znači pakt te europske stabilnosti itd., sva pravila Europskog semestra.

Hvala lijepo uvažena zastupnice, sve ste dobro sročili, ja bi samo jednu malu korekciju na vašu repliku. Ne bi koristio čak uopće futur, nego bi već rekao ono što i činimo. Ja sam prije nekoliko dana i tjedana govorio o tome javno. Izdali smo obveznicu u velikom tjednu taman prije Uskrsa na 10 godina po nešto manje 3% Ista obveznica od 12 godina prije godinu dana je bila 1,2% A mi smo u tom trenutku bili prva članica EU, ne članica eurozone koja je uopće mogla izdati i izdala obveznicu kao takvu. Dakle, neminovno i vidljivo je taj rast kamata. I mi smo na to ja bih rekao naravno i računali kad kažem i koristim pojam i termin spremni naravno to znači da imate rješenje.

Uvaženi ministre čuli smo neku neistinu koja se htjela provući kroz raspravu o tome da smo smanjili sredstva za obnovu. Dobro je da smo to ispravili, da nas to više kroz dan ne opterećuje, ali ono što ja želim skrenuti pažnju na jednu vijest koja je prošla ovih dva dana, ali je poprilično nezapažena. To je napredak Hrvatske na ljestvici indeksa ekonomskih sloboda. I kad se nešto dogodi u ovih 6 godina ko što je ova vlada uspjela gotovo za 50 mjesta popraviti položaj RH, a samo zadnjih godinu 34 mjesta jasno pokazuje što i kako se radi. Najveći akcenat koji je dan u tom pregledu jest upravo ono što ste vi proveli kao ministar, a to je nekoliko krugova porezne reforme kao jednu od najvećih vrijednosti i učinaka takvih poreznih reformi na status, znači i naših stanovništva, radnika itd. Pa sad ja pitam zaista da li mi zaista imamo još nekakvih mogućnosti da nešto radimo po tom pitanju i što očekujete dalje po tom pitanju recimo? Pa upravo taj izvještaj koji citirate kao i brojni drugi međunarodni, relevantni i kada gledaju sve zemlje horizontalno koji ipak imaju najbolji uvid u situaciju u pojedinim zemljama ali i u drugima, ja bih rekao da su važni. I onda kada nešto eventualno i kažu kritički to treba uvijek uzeti u obzir, jer sigurno govore argumentirano. To su sve ipak izvještaji koji zapravo mogu potvrditi, da naravno uzevši u obzir sve okolnosti i izazove i neizvjesnost koju imamo, ne želeći ružičastim obojati situaciju u Hrvatskoj, ali ipak pokazuje da određene stvari su dobro napravljene i da se rade na adekvatan način. I u tim okolnostima, tim i takvim okolnostima moramo uvijek funkcionirati. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Prihodovna strana proračuna određena je daljnjim rastom gospodarske aktivnosti te naporima u svrhu ublažavanja inflacije, odnosno pritiska na građane i gospodarstvo. Tako se predviđeni prihodi od poreza na dodanu vrijednost poznatiji kao naš PDV temelji na projekcijama rasta osobne potrošnje, turističkih usluga, potrošnje te investicije. Vlada RH smanjila je PDV na određene proizvode te privremeno smanjila trošarine na električne energente. Unatoč naporima Vlade cijene proizvoda i dalje rastu, pa mene interesira da li možemo i kada očekivati učinke tog smanjenja. Isto samo malo zadiranje u vašu repliku, nemojte mi zamjeriti. Vlada nije smanjivala trošarinu na električnu energiju, jer ju ni ne može smanjiti na minimalnoj razini. Mi praktički imamo de jure, ali zapravo ni nemamo i uprihodujemo godišnje nekakvi simbolični iznos od nekih 30 milijuna kuna. Smanjili smo na pogonska goriva. Tu prostora nešto malo još ima, međutim uzevši u obzir i dalje element neizvjesnosti gdje će i kako će se kretati cijene sirove nafte na međunarodnim tržištima koja utječu opet na pogonska goriva tu smo si taj prostor koliko toliko ostavili, pa ćemo vidjeti po potrebi eventualno i dalje reagirati. Ali dobro ste apostrofirali taj PDV gdje svi skupa trebamo ja bih rekao na jedan afirmativni način raditi ono što je važno, a to je zapravo dati doprinos jer smo tržišno gospodarstvo, nema propisivanja cijena, nema elementa prisile. Ali da se kroz tržišno natjecanje zapravo stimulira da to snižavanje poreza se prelije tamo gdje je cilj, u ovom konkretnom slučaju na građane. Kolega Pavić, izvolite. Poštovani ministre, prije 5 mjeseci smo ovdje upozoravali na probleme u zdravstvu. Jasno smo upozoravali na to da ona sredstva koja su planirana za zdravstvo nisu dovoljna i nije nam jasno kako je to moguće, da bez obzira na lijekove moramo taj dug platiti ukoliko želimo pružiti svoju uslugu našim građanima. Međutim, postoje i druga osnovna zaduženja od naših bolnica. Na primjer specijalne bolnice su dužne i HZZO-u zato što nisu mogle ispuniti svoje obveze zbog covid krize, zbog uvjeta koje je naravno uspostavila Vlada i Stožer. Kako je moguće da ministar zdravstva to nije predvidio i da je u pet mjeseci promašio proračun za 4 milijarde, a znamo da to nije dovoljno. Trebat će nam još 3, 4 milijarde do kraja godine da bismo mogli pokriti sve troškove. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, što je sa razvojnim sporazumom sjever? Znači prošle godine 27.12. je potpisan taj sporazum. Za razvojni sporazum pitat ću kolegu Fuchsa, nemam sada informaciju niti nekakav suvisli odgovor koji vam mogu reći gdje, u kojoj je to fazi. Što se tiče samoga zdravstva spomenuli ste problematiku specijalne bolnice, opće bolnice, KBC-ovi. Ja gledam ukupne brojke da li je netko osnivač i vlasnik lokalna samouprava i država. Kada dođe račun za plaćanje osiguraj sredstva. Kako i na koji način će se to transferirati, ja bih tu između ostalog isto jednu stvar rekao više moj osobni dojam. Dakle, godinama smo se gubili u razno raznim manje važnim stvarima. Prije nekoliko godina, evo tu možete i posvjedočiti među svojim kolegama glavna tema je bila isključivanje HZZO-a iz državne riznice i time ćemo riješiti sve naše probleme. Jesmo li ih riješili? Odgovor se sam po sebi nameće. Tako isto sad kad mi netko nametne pitanje jel netko treba biti i promijeniti vlasničku strukturu to je manje važno, važno je postići financijsku održivost. Kolegice Antolić Vupora, izvolite. Poštovani ministre nije prošlo sedam debelih krava, nije prošlo sedam dobrih godina već su počele dolaziti i mršave, već je covid kriza ogromna, došlo je energetska kriza, dolazi nam inflacija. Možemo se složiti da jedna od najugroženijih skupina koje osjećaju teret krize su umirovljenici. Dakle, nakon što ste isplatili covid dodatak, nakon što ste isplatili energetski dodatak hoćete li podržati SDP-ov prijedlog da se isplati i inflatorni dodatak u jesen koja će biti itekako upitne kakvoće života za upravo umirovljenike. Naravno vaše je apsolutno legitimno pravo da tražite određene stvari i dobrim dijelom mi smo ja bih rekao pokazali kako i na koji način promišljamo tu problematiku upravo mjerama koje ste i sami spomenuli. I opet ću reći po treći puta danas nitko sretniji od mene i nas u Vladi da možemo i više i što se tiče usklađivanja i povećanja mirovina i nekih jednokratnih i sličnih dodataka itd. sve kako bi se životni standard naših umirovljenika kao takav popravio. Ali naravno imamo određena ograničenja. Mislim da se jasno vidi, ne da nismo protiv umirovljenika nego smo jako za njih i zato cijelo vrijeme i šaljem nedvosmislene poruke jer znam kako i na koji način se ta tematika može na neki način i do njih reflektirati da netko može iščitati ne znam u očekivanju veće indeksacije u idućoj polovici godine. Hoće li biti dovoljno sredstva? Uvaženi ministre. Zdravstvo će ovim rebalansom dobiti 4,3 milijarde i još dodatno 3,8 milijardi. Osim za sanaciju dugova u zdravstvu taj novac je predviđen i za isplatu onih sredstava koja jedna druga vlada, ne ova vlada, prouzročila vezano uz zdravstvene djelatnike i jednako tako je namijenjeno za ukrajinske ljude iz Ukrajine za ukrajinske izbjeglice. Da samo podsjetim da je u RH 18.000 ukrajinskih izbjeglica o kojima skrbimo, a jednako tako da je zdravstveni sustav pružio 8.733 zdravstvene usluge od čega je dobar dio se odnosi na bolničke zdravstvene ustanove. Taj trošak nitko nije mogao predvidjeti, prošle godine rata u Ukrajini nije bilo i to pozdravljam zato što će to omogućiti zdravstvenim ustanovama da imaju isto tako sredstva s kojima mogu pokrivati te usluge. Hvala lijepo uvažena zastupnice i baš vam hvala na toj replici zato što mi je drago da malo i proširimo temu zdravstva kroz problematiku i samo isključivo dobavljača i veledrogerija. Ja mislim da ni oni nisu zaslužili da se cjelokupna problematika zdravstva i reforme zdravstva svodi samo na lijekove. Svi dobro znamo i vi koji radite cijelu karijeru i brojni drugi ovdje liječnici i ostali, a ja mogu reći i ja temeljem dosadašnjih iskustava kao ministra financija, ali prateći tu problematiku mislim da možemo zaključiti da je problematika kud i kamo sveobuhvatnija od samih lijekova. Covid je pokazao koliko je važan i vrijedan i što je sve iznjedrio i napravio zdravstveni sustav i zato eto mislim da nam je svima u interesu da se on stavi na financijski održive noge da može podnijeti sve moguće izazove i u nekim lijepim vremenima, poglavito kada nastupe krizna vremena kao što su ponovno sada. Poštovani ministre.

Isto tako i na stavci aktivne politike zapošljavanja zabilježeno je povećanje od 26,7% i ukupni iznos je 135 milijuna kuna. Slijedom predviđenog očekuje se nastavak i nesmetano provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u budućem razdoblju, znači li to da naši poslodavci i nezaposlene osobe mogu računati i na vladino poticanje zapošljavanja i održanje zaposlenosti usprkos predstojećoj inflaciji i eventualnim vanjskim čimbenicima [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] koji mogu utjecat na stanje u gospodarstvu.

Aktivna politika zapošljavanja kao što su bile i mjere do sada … polako izdaje… su uvijek u fokusu, dakle s te strane sigurno da će se nastaviti poticati aktivno zapošljavanje. Mi znamo i sami imamo još uvijek na snazi neke od onih mjera nazovimo ih tako covid mjera za očuvanje radnih mjesta kud i kamo u užem smislu, ali to je između ostaloga evo i do nedavno moj kolega, sada već bivši ministar Aladrović je jednom jako lijepo rekao. Dakle prešli smo iz one faze očuvanja u fazu stvaranja, e to je ona faza u kojoj jesmo i mislim da unatoč ovim kriznim situacija i momentima to je ključna varijabla koju trebamo gajiti. Opet ću parafrazirati poduzetnike, njima ono što treba najvažnija radna snaga. Kolega Bajs izvolite. Poštovani ministre. Kažu da inflacija je prijatelj državnog proračuna, a neprijatelj životnog standarda građana i gospodarstva. Moram naglasiti da mi smo u istoj situaciju kao i niz europskih zemalja.

Naglasit ću da u ovih 11 milijardi viška ili povećanja državnog proračuna RH ne nalaze se te dvije stvari, dapače, vi ste izrijekom naznačili da mi samo provodimo one mjere koje smo imali za covid krizu i post u ovom slučaju … pred ukrajinsku krizu. Ja se pitam zbog čega tako velika sredstva ne idu prema građanima? Zašto ne idu prema gospodarstvu? [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Isto tako ću reći da taj odgovor [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] očekujem ne samo od vas nego vjerojatno od premijera jel to premijeri obično Ovo što kažete kažu nisam siguran da ijedan ministar financija ikad to rekao jel prijatelj inflacija prijatelj proračuna samo ako gledate izdvojenu prihodnu stranu proračuna. Kada bi to bio slučaj kad bi ja odbio sve ove apele i zahtjeve za povećanjima na rashodu ja bi sada bio u svom uredu i promatrao vas kako ovdje raspravljate o nekoj sasvim trećoj točki i taj višak prihoda fino proknjižio, evidentirao suficit i rekao to je to, međutim okolnosti su kud i kamo drugačije. Znate i sami troškovna strana koja je zaista pod velikim efektom i učinkom te iste inflacije i sve ovo o čemu govorimo sada ovdje i zdravstveni sustav i mirovinski sustav i plaće i zbrinjavanje izbjeglica i antiinflatorni paket mjera itd., itd. Ovo što se tiče usporedbe s drugim zemljama, opet ću reći još jedanput, nemojte zanemariti tu činjenicu i sama Europska komisija kaže, naš paket je među izdašnijima, značajno iznad prosjeka dakle, a znate i sami da su mnoge zemlje imale [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] izborne cikluse itd. Kolegice Perić izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Lako ovdje neki kolege se nabacuju kako je time što je rebalans sada da je to nesposobnost, a zaboravlja se koliko je napora napravljeno recimo u 2021. kad ste smanjili i porez na dohodak i porez na dobit, kad su ti efekti onda bili itekako evidentni. Osim toga kada se pogleda koliko je pandemija napravila štete i što se sve činilo, pa evo već je spominjan i PDV koji je evo početkom godine odmah intervencija bila da se smanji i da na taj način zapravo se ublaže i efekti inflacije koja se očekivala, koja je već u 2021. imala svoje naznake, dakle vrlo aktivno, vrlo angažirano upravo u tom smjeru se nastojalo raditi i činilo da upravo inflacija i svi ovi negativni efekti se stabiliziraju. Hvala lijepo. Pa kao i kod brojnih drugih stvari u životu tajming je od presudne važnosti i kod onih mjera i covida, a tako i sada nije bitno samo adekvatno odgovoriti nego i pravovremeno i uzevši u obzir sve, evo recimo baš sam ponukan zapravo i vašom replikom što smo maloprije čuli o upozorenjima jel ko je neko upozoravao. Pa uzmite i projekcije i procjene recimo Europske središnje banke, prije nekoliko mjeseci očekivanja su bila prva polovica godine, u drugoj polovici godine izgleda ispuhivanja, očekivanja su se promijenile, jel oćemo reć da neko u Europskoj središnjoj banci nešto ne zna, to su sigurno među najboljim stručnjacima što se tiče monetarne politike i promatranja općenito kretanje inflacije i sigurno im je za vjerovati, ali okolnosti su se u međuvremenu posložile odnosno učinile još dodatne izazove i nažalost to se sve skupa produbilo.

Poštovani potpredsjedniče vlade, kada ste prije više od 6.g. postali ministrom Hrvatska je se nalazila u proceduri prekomjernog proračunskog deficita i u proceduri prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, od tada do danas Hrvatska je izišla iz obe procedure. U međuvremenu i Hrvatsku i Europu i svijet zahvatila najprije zdravstveno, zdravstvena kriza koja se prelila na gospodarstvo, a sada i sigurnosna situacija uvjetovana sa agresijom Rusije na, na Ukrajinu. Mene sad interesira danas, gdje je danas Hrvatska, što o tome govori Europska komisija i gdje nas u usporedbi sa drugim starijim snažnijim u financijskom smislu država članica EU postavlja, je li danas Hrvatska u tom smislu stabilna država kad su u pitanju javne financije i kako stojimo u odnosu na prosjek EU? Referirajući se na taj početak mandata ne samo mene nego vlade 2016. ja ću podsjetiti na sve skupa ne samo da smo tad bili u kategoriji zemalja sa prekomjernim makroekonomskim neravnotežama, čak nam je prijetilo i padanje još jednu stepenicu niže koju koliko se ja sjećam nijedna zemlja još do tada nikad nije ni bila. Uspjeli smo to zaustaviti, a onda u godinama koje slijede unaprijediti naš status i ja očekujem ovih dana puno izvještaja od strane Europske komisije i konvergencijsko izvješće Europske središnje banke i Europske komisije, a tako i ovo o kojemu govorite. Naši napori svih ovih godina su i do sada, a ja sam siguran i dalje će biti prepoznati i današnja slika Hrvatske upravo u ovim okolnostima o kojima govorite da smo zemlja sa investicijskim rejtingom, što donedavno nismo bili, zemlja bez prekomjernih fiskalnih i proračunskih neravnoteža, što donedavno smo bili, a isto tako i više nismo zemlja sa neravnotežama ekonomskim. Poštovani potpredsjedniče vlade, pa jučer u Šibeniku moglo se je čuti kako predsjednik Milanović kritizira povlačenje europskih sredstava i kaže da svega 5 milijardi kuna smo u plusu u odnosu na proračun EU odnosno kasnije se u drugoj izjavi ispravio kao 5 milijardi kuna godišnje, pa mislim da je dobro da naši građana znaju da je ukupno ugovoreno preko 125% raspoloživih sredstava, da je isplaćeno preko 70% i da smo u plusu gotovo 50 milijardi, a kad tome pribrojimo i sredstva iz NPOO-a preko 55 milijardi kuna. Evo hvala lijepa, nisam slušao izjavu predsjednika republike jučer, ali i sami ste rekli da je pojasnio dodatno i ovo su brojke koje ste rekli na kraju, pa ću ponoviti još jedanput, maloprije sam isto odgovarao, 49,1 milijardu kada se gleda od početka našeg formalnog članstva kolko smo povukli u odnosu na kolko smo uplatili, kada se tome pridoda NPOO 55,2 milijarde kuna u korist RH, dakle plus taj odnos i mislim da će se ta bilanca zapravo još dodatno poboljšavati jer uz višegodišnji financijski okvir koji se sada završava i koji će vrijedit za idućih 7.g. za Hrvatsku su i dalje značajna i dosta izdašna sredstva NPOO-a.

Zahvaljujem poštovani ministre, evo skoro smo pri kraju, nadam se da će glas još malo izdržati. U ovim raspravama koje smo imali do sada vi sigurno znate moj stav da udjel ukupne države je prevelik, previsok u Hrvatskoj, javna potrošnja isto je za mene zabrinjavajuće. Pored ovih svih izvanrednih situacija čini mi se da vlada nije učinila puno toga što jedino ona može. Dakle slažem se da je ograničeno što možete sad učiniti u vezi inflacije i drugih stvari, ali oko strukturnih reformi jedino vi možete to provesti, pa moje pitanje se opet odnosi na ove sektore gdje najviše zapravo gori, zdravstvo. Vi ste bili na sjednici zajedno sa kolegom Berošom, kad sam ga pitao o zdravstvu priznao je da ništa nije reformirano i dalje imamo socijalistički pristup.

Zaista treba gledati sveobuhvatno. Ne samo jedan segment izdvajati i o njemu ovoga voditi problematiku nego kompletni sustav gledati. Da jednostavno kažemo ja ne znam to je nacionalizacija zdravstvenog sustava ili privatizacija jel to ovo ili ono, to su vrlo paušalne ocjene. Tome se treba pristupiti sveobuhvatno i gledati sve segmente i u skladu s našim i ustavnim načelima i principima, ali naravno i svemu onome čemu stremimo, provesti nešto što će i u konačnici osigurati financijsku održivost tog važnog sustava, a i nekih drugih. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Hrvatske vlade pa evo i sama inflacija o kojoj smo ovdje puno danas slušali nije samo stvar RH i nekog gospodarenja na ovaj ili onaj način, nažalost je globalna stvar u slučaju i sigurnosnih ugroza, svega što smo imali sa zdravstvenim sustavom, ali prateći ovo i što ste pričali, a i malo zemlje u okruženju koliko sam primijetio neke od njih su već u inflaciji što se tiče i prešli dvoznamenkaste cifre. Pa bi htio pitati samo gdje smo mi tu u tom djelu jer stvarno i koliko sam čuo od kolega iz EU i od Češke koja će uskoro predsjedavati naš paket je stvarno izdašan u tom smjeru i usmjeren je direktno i na gospodarstvo, ali i na kućanstva odnosno na sve ljude i građane RH. Da, u travnju smo ajmo reći tako ostvarili inflaciju koja je nešto u onoj gornjoj polovici zemalja, međutim što se tiče opet kažem prosjeka zadnjih 12 mjeseci zaista smo tu negdje i sve ovo vrijeme se ne bi ni brinuli niti u ovome smislu usporedbe s drugim zemljama kad bi se samo uspoređivalo recimo u odnosu na prosjek. I točno ste rekli Baltičke zemlje, brojne zemlje one tzv. stare članice i EU i Europske monetarne unije, poput Nizozemske i slično već su davno zakoračile u zonu dvoznamenkastih stopa inflacije. I to su jednostavno fakti. To su činjenice i u tome svemu skupa naravno sve ove mjere o kojima ovdje govorimo i djelovanja naša kako na nacionalnoj razini tako i na europskoj razini mislim da trebaju biti usmjerena.

Hvala vam lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniku vlade, ministru financija, izdržao je sve ove replike, sada neka se malo rekupera, a mi idemo dalje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a, govorit će dva zastupnika kolega Grbin i kolega Lalovac. Izvolite kolega Grbin. Malo sam se požurio, uvaženi gospodine potpredsjedniče vlade evo žao mi je što vam je takva situacija sa glasom, sa vama se uvijek mogu voditi vrlo konkretne i korektne rasprave i to je priznanje koje vam doista treba odati. Međutim, nije vam danas bilo lako, nije vam bilo lako braniti ovaj rebalans. A ovaj rebalans i to ovako rani rebalans je u stvari posljedica dvije okolnosti. Jedna je vanjska, a to je inflacija, to je rat u Ukrajini, ruska agresija koja se događa. Međutim, osim vanjskih razloga za rebalans imamo mi i naše hrvatske interne, a to je loše planiranje krajem prošle godine. Loše planiranje u pojedinim resorima ili i dopustit ću si to reći možda čak i lažno prikazivanje brojki, brojeva, recimo u zdravstvu. Pa poštovane kolegice i kolege ako smo mi iz oporbe na temelju onoga što se događalo prošle godine, na temelju vanjskih pokazatelja vidjeli da iznos koji je predviđen za zdravstvo nije dostatan onda ste to poštovane kolegice i kolege pogotovo vi iz Ministarstva financija, pogotovo predsjednik Vlade RH morali također vidjeti. A niste predvidjeli dovoljna sredstva i što, morali ste ministre prije nekoliko tjedana javno priznati da dugovi u zdravstvu rastu po stopi od 400 do 500 milijuna kuna mjesečno. A po toj stopi ako pogledamo i ovo što je predviđeno u rebalansu ni to neće biti dovoljno da se ti dugovi pokriju do kraja godine što znači da i ovaj rebalans pati od problema kao što je patio i proračun. No, vratimo se na trenutak na inflaciju. Mi smo u rebalans morali uvrstiti ono što su bile vladine mjere iz veljače ove godine. To je obveza. Kada imate mjere koje su teške 5 milijardi kuna onda ih je potrebno prikazati i u rebalansu. Međutim, nakon mjera s kojima smo izašli u veljači, mi nove nemamo, a druge države članice EU, da ne idem šire, takve mjere kontinuirano usvajaju. I što će se dogoditi? S jedne strane njihovi građani će biti bolje zaštićeni od hrvatskih, a s druge strane njihovi poduzetnici koji će dobivati od svojih zemalja potpore će biti kompetitivniji i ugrozit će položaj naših poduzetnika pa i na našem hrvatskom tržištu. Prije 2 mjeseca EU je dala okvir državama članicama. O tome smo govorili ovdje u Hrvatskom saboru. Međutim, Hrvatska taj okvir ne koristi. Ono što mi predlažemo su vrlo konkretne mjere. Prvo, pravednije usklađivanje mirovina kako bi osigurali njihov rast i održanje vrijednosti u doba inflacije. Drugo, novi dodatak kojeg ste vi nazvali energetskim, a ja bih ga nazvao inflatornim dodatkom za umirovljenike jer je sada potpuno jasno da ova inflacija ne da neće stati ona će do kraja godine biti još veća. U travnju 4 zemlja po mjesečnoj stopi inflacije u EU, 4. Dakle, ubrzava se i za to su nam potrebne nove mjere pomoći onima koji su najugroženiji. Naravno u tom smislu moramo i razmotriti o tome treba li proširiti krug vaučera i povisiti njihov iznos. Dalje, mjere prema poduzetnicima. Nije, ali ima brojna obilježja koja ju čine usporedivim. Mi ne možemo dopustiti da naši poduzetnici koji su već izgubili tržište Ukrajine i Rusije nemaju mogućnost tražiti nova tržišta, naprosto ne možemo, pogotovo u situaciji kada države članice EU djeluju, mi ne možemo dopustiti da naše poduzetnike dovedemo u gori položaj nego u onaj u kojem već jesu. Naravno osim vaučera, osim dodatka umirovljenicima i kvalitetnijeg i pravednijeg usklađivanja mirovina potrebno je promijeniti i poreznu politiku kako prema energentima prije svega prema gorivu kako bi osigurali da se zauzda ovaj rast, ali isto tako i pitanje poreza na dohodak odnosno neoporezivog dijela. Zdravstvo sam spomenuo, dugovi rastu, reforme nema, posljedice građani nemaju kvalitetan zdravstveni sustav i neću tu samo govoriti o recentnim primjerima o kojima smo jako puno govorili prethodnih dana, al ovo je sistemski problem, naše zdravstvo u ovim okolnostima nije u stanju ispuniti svoje obveze, građani to nisu zaslužili, građani to plaćaju i imaju pravo da nešto dobiju zauzvrat. I konačno obnova, vi ste rekli 300 milijuna kuna više, držim vas za riječ, ali činjenica je da se u Fondu za obnovu sredstva smanjuju, to je činjenica, a istovremeno je činjenica koju možemo čitati u medijima da ljudi kojima je obećano da će se njihove kuće izgraditi do lipnja i da će početkom lipnja moći ući u njih, svjedoče da radovi stoje, da radnika na gradilištima nema po 10 do 15 dana i da nema teoretske šanse da će se rok koji smo si sami zadali ispuniti. To su svi problemi koji ukazuju koliko ova vlada ne funkcionira, a onda posljedično tome koliko i ovaj rebalans ne odražava stvarno stanje, on je nužan, ali nije dovoljan. On ne osigurava odgovore niti na krizu inflacije, niti na krizu zdravstva, niti na krizu s obnovom, on ne osigurava sredstva za borbu s inflacijom i očuvanje standarda građana i zato ga mi u SDP-u ne možemo podržati, a sada prepuštam riječ kolegi Lalovcu koji će konkretnije govoriti o nekim stvarima koje u ovom proračunu ne funkcioniraju, hvala. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kako je zanimljivo kroz određeni vremenski period kad se država nalazi u krizama danas ovdje čuti jesmo li uspješni ili nismo uspješni jel, pa slušam ovdje kolegu Bačića kako implicira kako je SDP-ova vlada bila u makroekonomskim neravnotežama 2014., '15., '16., onda se je pojavila HDZ-ova vlada i sve je to super, krasno, fantastično jel, a npr. ne sjećamo se kada je on bio ministar 2008.g. da smo bili u banani jel, da smo bili u banani, to je premijer tada rekao jel, HDZ-a jel, u banani smo, tada je ministar financija bio državni tajnik jel, imali smo investicijski rejting, jel se mogao zadužit, šta mislite jel se mogao zadužit, kakve su bile tada makroekonomske okruženje za Hrvatsku? Ja ne mislim da je ministar Šuker bio loš ministar jel, zato što su tada bile takve makroekonomske okolnosti za Hrvatsku su tada bile takve jel i premijer je rekao da smo u banani jel, onda je došla 2014. i '15. kada je bila Hrvatska u recesiji. Sjećate se šta je bilo u Grčkoj? Zatvaranje bankomata, neredi po cestama. Šta je bilo u Španjolskoj? Neredi, jel tako.

Mijenja se makroekonomsko okruženje, mijenja se jel, mijenja se da da smo sada ne samo punopravna članica EU nego pristupamo eurozoni, drugačije nas gledaju jel, to je politička odluka i to je dobro za Hrvatsku. Mi smo uvijek rekli ono što je dobro za Hrvatsku da je dobro jel i nikad od toga nećemo i kad neke stvari su dobre od strane vlade ćemo pohvaliti, ali ne možemo to sad ovdje samo se tako nabacivati evo samo od 2016. je sve super jel, mi imamo sve tu instrumente, a vidjet ćemo vrlo brzo je znači ne govorim vam to iz zle namjere jel, imali smo prilike za brojne reforme koji se od nas očekivalo, nemojte zaboraviti šta je Europska komisija tražila od brojnih zemalja članica 2014., '14. i '15.g. jel, kakve su to bile mjere o … [[Govornik se ne razumije]] itd., šta se tad događalo u EU? Brojni nemiri su bili na jugu Europe jel, vrlo velika nezadovoljstva su bila oko toga jel. Sada smo svi rekli kod covid krize trošite, jel tako rekla predsjednica komisije, trošite, trošite, trošite, vraćamo gospodarstvo. Šta se dogodilo? Pa tolko smo natiskali novca, tolko smo potrošili da se dogodila inflacija uz ovaj poremećaj, poremećaj na tržištu jel, znači promijenile su se okolnosti Europske komisije za zemlje 2014. i '15. kad smo bili uneravnoteženi i promijenile su se danas jel, isto kao što su se promijenile, vidjet ćemo kako će ići Europska središnja banka prema tome jel i umjesto da mi ovdje danas govorimo i znamo da ove mjere koje jesu trebaju bit jel, ali nemojmo zaboraviti da su 30%, svaka čast povećali ste plaću u javnom sektoru 30%, jeste li povećali produktivnost javnog sektora za 30%, jesmo li povećali produktivnost javnog sektora pitajte poduzetnike jel, jesmo li javni sektor, sve okej, svi oni traže, traži javni sektor, traže ovi, traže oni, jesmo li povećali, jesmo li mi bolji da smo, možemo za strane investicije u Hrvatskoj 30% biti produktivniji da nam je zemlja bliža za investicije i za da se pokrene gospodarstvo, gledajte šta se događa, pa samim projekcijama šta se ovdje dogodilo. Privatne investicije će stati, stati će, znate zašto, jel je tolka neizvjesnost dugoročno što se tiče inflacije, što se tiče kamatnih stopa, što se tiče sirovina privatne investicije ne na nulu da će doć nego svi su stali i čekaju narednih godinu dana šta će se raditi. Pa jedini investitor je država, jedini investitor kroz obnovu, kroz fondove i to je jedan taj dio novaca što, što ide u usmjeravanje i kroz obnovu jel. Nemojmo zaboraviti i samo ovdje u projekcijama piše da je osobna potrošnja da će usporavati jel, a naravno da će usporavati kada su inflacije i kada su, kada su cijene takve kakve jesu. Znači, nemojmo se zavaravati da će dovijeka biti novaca iz Europe jel. Netko treba i obnovit Ukrajinu i oni očekivaju nekih 500 milijardi jel. Koliko će dati Europa, koliko će dati Amerika Okolnosti se mijenjaju, brzo se mijenjaju zamijenit će se za 6 mjeseci, danas ovdje što nešto govorimo ne mora uopće značiti da će za 6 mjeseci vrijediti jel.

Ne samo u zdravstvu. Barem jedno vrijeme se o tome govorilo jel, ma pustite vi ovaj dio što vi govorite tamo napišete za ovaj NPO hoćemo li to stvorit jer mi osjećamo na rashodovnoj strani da li poduzetnici zadovoljni, da li su građani u tom nekom dijelu reformi, da u tom dijelu da mi sami sad kad imamo priliku, kad imamo novaca kad imamo u tom dijelu, da smo u tom sustavu da možemo izdržati ovakve pritiske jel, da možemo izdržati ovakve pritiske jel.

Sad gasimo zdravstvo, sad gasimo plin, sad gasimo bilokakve stvari je. Problem je ovo što danas govorimo da nema nikoga iz zdravstva, govorimo o euro nema guvernera, oni su digli ruke jel. Oni su digli ruke, jedino što HNB misli koju će dobiti poziciju u Europskoj centralnoj banci. Samo to. Vlada se trudi koliko toliko davati određene poticaje za gospodarstvo, svaki dan su pritisci na vladu. On je rekao ja neću više do kraja godine radit, tamo gleda koji će dobiti određenu poziciju, sad ovo što ima u kunama, imat će u eurima i kaže on je već rekao ja radim prema ECB-u, neću ništa poduzimati jel. Nemamo monetarnu politiku. I cijelo vrijeme će ponovo, a znat će komentirati kako treba raditi reformu, tu je vrlo dobar, kako treba raditi reformu na rashodovnoj strani jel. Samo pitanje da li će kada nastupi recesija, toga se svi bojimo, toga se i Europa boji jel i zato je ovdje ministar rekao dajemo sve na rast gospodarski. To je najvažnije zapravo u tom dijelu i to je ta prekretnica koju Europa ne zna hoće li moći doteći taj rast ili neće moći. Za 6 mjeseci ne mora značiti da ćemo imati ovakvu, politika Europe nemamo blage veze kako će izgledati kad imate 4 puta razliku u inflaciji između Litve i Francuske jel, 4 puta, a Francuska je na stagnaciji jel. Ne znamo jel i zato ono što kad kažemo ajmo si sada pripremati, nema veza jel usvojit će se proračun, donijet će mjere, ali dajte stavite barem nekoga koji želi napraviti neke reforme u ove dvije godine, neće biti to popularne mjere, narod će to razumjeti jel i kad dođe, a nažalost bila su dobra vremena, sada su nestabilna, svako malo su sve nestabilnija jel, a ovdje imamo samo ministra financija koji sve ovo brani. I on mora zapravo za sve njih nešto tražiti odgovore, to je loša politika. To je loša politika i zbog toga kažem nema ni guvernera, nema ni ostalih ministara, nema nikoga danas ovdje i sve govorimo evo danas će tu ministar financija pa će on zapravo probati raditi nekakve akrobacije oko nabave plina, pa raditi oko zdravstva, oko bilo čega, oko obnove itd. jel. A jesmo li zadovoljni s time što strukturno ne funkcionira jer su to veliki, glomazni sustavi, nije ih lako voditi jel. Nije lako ni novom ministru gospodarstva jel, ni sam ne zna u šta je ušao u koju razinu megaministarstva je ušao. Znači o tome pokušavamo danas govoriti, ne da vas kritiziramo, ne da vas kritiziramo [[Upadica: Hvala.]] nego jednostavno da ukažemo na one stvari koje nažalost su pred nama. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Ministre sa suradnicima i slažem se s kolegom, to sam govorio i smo, kad je bio predstavljen proračun za 2022. da bi zaista bilo dobro da ako ništa drugo resorni ministri sjede ovdje i slušaju kako ih ministar Marić brani, ali i da čuju sve ono što i mi iz oporbe, ali i iz vladajućih imamo im za reći. Međutim, njih nema i očito ih neće ni biti. I danas ovdje imamo proračun dosta ranije nego što smo to inače mogli očekivati, dakle prije polovice godine. I to definitivno ne treba zanemariti jer to nešto govori i o trenutnom stanju u državi. A stanje je nažalost takvo da imamo stopu inflacije u travnju koja je preko 9,6% i moramo biti svjesni da nas u idućim mjesecima čeka i daljnji rast cijena i hrane, ali i kućnih potrepština. Državni proračun ili u ovom slučaju rebalans proračuna uz to što je financijski dokument neosporno je i politički dokument iz kojeg je vidljiva politika vlade i smjer razvoja države koji ova vlada provodi. A smjer ove vlade je kao što imamo priliku vidjeti novi rebalans i novo povećanje duga. Kao i svaki put kad se u saboru predstavlja državni proračun ili rebalans proračuna nažalost uvijek isto. Novac iz zdravstva curi kao voda iz zagrebačkih cjevovoda. Rebalans proračuna pokazuje povećanje deficita za 4,3 milijarde što nas u ovom trenutku dovodi do konačnog rezultata minus 13,6 milijardi kuna, a da se ne lažemo bit će to još više u prvom slijedećem rebalansu. Time se proračun Ministarstva zdravstva penje na 20 milijardi kuna što još uvijek nije ni približno završnom stanju koje je bilo za 2021. godinu kad smo u zdravstvo upumpali 38 milijardi kuna. I ne bi to bio problem kada bismo riješili problem zdravstva, međutim nismo i već sljedeći mjesec dug će iznositi 500 milijuna kuna, onaj mjesec poslije milijardu kuna i tako iz kruga u krug. A nitko iz Ministarstva zdravstva ovdje nije da nam to pojasni i da nam pojasni zašto ne nudi reformu, nešto smo čuli da žele centralizirati zdravstveni sustav, a kada znamo da 80% dugova proizvode bolnice u državnom vlasništvu bolje da sa time niti ne dolaze ovdje. Dakle, svakom je i više nego kristalno jasno da se stvari u zdravstvu ne funkcioniraju i to je još više i smiješno ponavljati jer nam je stanje u zdravstvu toliko loše da slikovito izgleda kao Titanik u sceni prije kompletnog potonuća, a ono što je najgore je da rješenja očito nema i to nije nikakvo pretjerivanje nego to je zaista tako. I umjesto da vladajući nešto učine ili barem pokušaju učiniti silencio stampa i takvim načinom mi nećemo krenuti naprijed. Vladajući moraju shvatiti da oporba ne priča bez razloga o neodrživom zdravstvenom sustavu, da ne zagovaramo bez razloga reformu zdravstvenog sustava i to ne od jučer nego već godinama, već se to radi zato što je voda došla do grla i ako se nešto hitno ne poduzme naši građani će sve ovo osjetiti na svojim leđima. I već se kao papige ponavljamo uvijek isto kad je riječ o zdravstvenom sustavu i zaista ne znamo što treba još reći ili učiniti da se stvari promijene na bolje. Vladajući često govore dobili smo novce iz EU za reforme, a reformi nema. Prije ako se ne varam dva tjedna sam govorio za ovom govornicom, a to ću ponoviti i sada, a to je da novci iz EU neće pasti s neba nego se za to treba vrlo dobro potruditi i puno kvalitetnog posla odraditi jer ako ih želimo to mora uključivat dobru operativnost i koordinirano djelovanje. Međutim, situacija je trenutno potpuno nezadovoljavajuća i možemo zaključiti da se stvara trend nekoordiniranog rada i lošeg funkcioniranja sustava i ignoriranja mogućnosti koje pružaju sredstva iz EU. Jer kada govorimo o Ministarstvu gospodarstva novi ministar očito ima drukčije prioritete stoga je smanjena stavka za financiranje investicije, industrije, izvoza, inovacija za preko 22 milijuna kuna jer ovo tu što sam nabrojao zaista ne bi trebao biti prioritet. Smanjuje se i stavka za poticanje istraživanja razvoja inovacija, razlog odnosno smanjenje punog iznosa je na stavci Europski fond za regionalni razvoj. Naime, nije raspisan niti jedan europski natječaj jer još uvijek nisu doneseni operativni planovi. Kao što sam rekao situacija sve bolja i bolja. Također operativni program Učinkoviti ljudski potencijali skinuto je 77 milijuna od 100 koliko je bilo planirano kada je ovaj proračun donesen. I kao što sam rekao i ranije i ovdje vidimo da strašno kasnimo u povlačenju europskih sredstava i da ćemo se svi skupa naći u velikom problemu, a odgovornih nema i naravno neće ih ni biti. Sve ide po planu. Nema nikakvih najavi ozbiljnih formi i to je nešto što je zaista zabrinjavajuće. Smatramo da bi ipak još uvijek trebalo rasteretiti poduzetnike, smanjiti birokraciju, da bi trebali raditi na tome da imamo učinkovitiji sustav unutar pravosuđa i digitalizirati sustav državne uprave kako bismo pomogli poduzetnicima, ali i kako bismo dali veći suport industriji proizvodnje, izvoznim industrijama, kako bi hrvatsku ekonomiju učinili jačom i kvalitetnijom. Kao što sam i u replici rekao, treba počet stavljat državnu imovinu u funkciju, rekao sam u području Muzila koji čini petinu cijele površine grada Pule gdje postoji mogućnost investicija od preko milijardu kuna, zarade države od koncesije, nova zapošljavanja, također ponavljam stavljanje državne imovine koja propada u funkciju i sve to skupa sutra na kraju ostaje državi. To je u interesu Hrvatske i samo tako možemo kao zemlja napredovati, biti konkurentniji i stabilniji. Ukratko, to su neke od naših primjedaba, ali ipak smatram ili barem se nadamo da ćemo već na ovom proračunu sljedećem vidjeti da se neke stvari pomiču naprijed i kako ćemo ipak u narednom periodu stvarati jednu kvalitetniju društvenu ekonomiju jer smatramo da je upravo kriza prilika, a u situaciju kada smo imali rast BDP-a ništa nismo proizvodili, nikakve reforme nismo donosili i nikakvi pomaci nisu bili vidljivi pa se zaista nadamo da će nas na to primorati ova kriza.

Pa evo stvarno kao što smo vidjeli i kroz ove replike, ali vidimo i svaki dan oko nas da je gospodarsko financijska situacija kako u RH tako i na globalnom planu svakodnevna tema svih nas, ali i predstavnik vlasti, predstavnika oporbe, ali i građana jer se svakodnevno mijenja i utječe na kvalitetu života svih nas. Naime, život postaje sve skuplji, ali funkcioniranje države u tim uvjetima sve je složenija i kao što smo svjedočili Vlada RH u tom pravcu bila je primorana poduzeti brojne mjere. Poduzete mjere ublažavanja rasta cijena, prije svega energenata, ali i određenih prehrambenih proizvoda kroz smanjenje poreza na dodanu vrijednost polučile su i neke pozitivne efekte na život građana, prije svega onih socijalno ugroženih. Razvoj globalnih zbivanja pretpostavlja i daljnji nastavak tog trenda, ali i povećanje teškoća u funkcioniranju gospodarstva, prije svega kroz cijene sirovine te cijene ali i dostupne količine energenata koji radi situacije koja se dešava oko nas i sigurnosnih rizika mogu biti isto u nekom trenu ograničene. Posljedice ruske agresije na Ukrajinu, rat čiji se kraj u ovom trenutku ne nadzire i dalje će negativno utjecati na tokove nabave, tokove dostupne količine roba i njihovu cijenu. Država će najvjerojatnije morati poduzeti dodatne mjere kada je u pitanju opskrba plinom, preuzeti punjenje skladišta plina ali i zanavljanje robnih rezervi. Evo htio bi samo reći, i danas je ministar gospodarstva u Grubišnom Polju, gdje su istraživanja na novim podzemnim skladištima plina koje bi isto tako trebalo osigurat stabilnost što se tiče same opskrbe tim energentom. U tom paketu naravno troškova nisu zanemarivi ni troškovi prihvata i zbrinjavanja ukrajinskih izbjeglica kojih možda nema kao u Poljskoj ili susjednim zemljama Ukrajine, ali isto tako dolaze i kod nas i za njih se treba brinuti i za njih se brinemo. Nažalost, nije došlo do najavljivanih promjena u organizaciji i funkcioniranju zdravstvenog sustava, što je dovelo do generiranja i gomilanja troškova i dugova prema veledrogerijama koje je potrebno žurno sanirati kako bi se sustav očuvao, kako bi se građanima omogućila primjerena zdravstvena zaštita a iako se hrvatsko gospodarstvo u prošloj godini brzo i snažno oporavilo od posljedica COVID-19 pandemije, epidemija i poduzete mjere i nabave u zdravstvu još uvijek strašno i puno opterećuju državni proračun. Vlada je u maniri dobrog poslodavca uspješno završila u travnju pregovore sa sindikatima državnih i javnih službenika temeljem kojeg su od 1. svibnja povećane osnovice za obračun plaća za 4% Dodatne troškove za državni proračun predstavlja indeksacija mirovina, uslijed rasta plaća indeksa potrošačkih cijena, ali tu je naravno briga za naše umirovljenike, briga za naše građane RH. Uz sve ove pokazatelje treba uzeti u obzir i manjak radne snage. Hrvatska će zbog održavanja potrebite gospodarske aktivnosti prije svega u turizmu koji predstavlja svake godine financijski zamašnjak, biti primorana uvesti veći broj stranih radnika nego što smo to imali do sada. Uz cijene sirovina, cijene rada vrtoglavo rastu, kako kod nas, tako i u svijetu. Uz manjak radne snage i uvoz radnika, nažalost, upravo zbog cijene rada bilježimo i još uvijek iako u manjoj količini, odljev naših ljudi, prije svega školovanih koji idu za većom plaćom negdje u EU ili globalno u svijetu. U tom svjetlu, bilježimo rast inflacijskih pritisaka, u 2022. godini očekuju se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na 7,8%, to će doprinijeti i rast cijena hrane i nafte. evo maloprije i kroz replike i kroz izlaganje potpredsjednika Vlade, vidjeli smo i čuli smo puno stvari vezano za inflaciju ali i mnoge razvijene zemlje i one zemlje koje su možemo reći već stare zemlje EU-a, da imaju puno veći, nego veći dvoznamenkasti broj što se tiče indeksa inflacije. Uzimajući sve ovo u obzir što proračun nije mogao podnijeti, ovim rebalansom proračunski prihodi povećavaju se za 6,6 milijardi kuna a rashodi za 10,9 milijardi kuna. Očekuje se da će proračun opće države zabilježiti manjak od 2,8% BDP-a a udio javnog duga u BDP-u će se smanjiti za 3,6%-tnih bodova u odnosu na godinu ranije te će iznositi 76,% BDP-a. Stabilnosti ovoga rebalansa uz domaće izvore sigurno će doprinijeti prihod koji se očekuje od ubrzanog povlačenja ugovorenih EU sredstava. Izvješća godišnjeg financijskog okvira još za razdoblje 2014.-2020. ali prije svega za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. kao instrumenata EU nove generacije. Značajna su sredstva iz Fonda solidarnosti EU kojima će se financirati obnova javne infrastrukture oštećene potresom u Zagrebu i Banovini, koji vodimo da i kroz rebalans se ta sredstva povećavaju. Tu ipak moramo ostaviti sredstva i tu jesu sredstva za provedbu operativnih programa, za izgradnju infrastrukture od vrtića, škola, učeničkih domova, kulturno-edukativnih centara ali i svega onoga što generira na neki način ne samo kvalitetu i podizanje kvalitete znanja naših građana nego i zaposlenost naših tvrtki i samim tim, generira određen rast i sprječava pad u većim navratima. Znači, ovo je potreban i razložan rebalans, argumentirano je obrazložen te će Klub zastupnika nacionalnih manjina podržati ovaj rebalans uz čvrstu podršku Vladi da ustraje u nadzoru korištenja sredstava proračunskih novaca i ublažavanje krize koja se iz globalnih okvira prelijeva i na našu državu.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

Budući da smo spojili ove sve tri točke dnevnog reda, dozvolite da krenem od one zadnje. Pa ću najprije reći ono što je dobro. Jer red je reći par riječi o tome izvješću za prošlu godinu koji je obilježio gospodarski oporavak i to ponajviše zbog dobre turističke sezone ali isto tako, tu godinu je obilježio i porast troškova zdravstvenog sustava koji se, ako je suditi po ovom rebalansu, nemaju namjeru vratiti na one razine prije epidemije COVID-a 19. E sad budući da je 2020. bila obilježena, zatvaranjem, zabrana rada djelatnosti, restrikcijama svih mogućih vrsta, onda logično je uzeti 2019. godinu za usporedbu a ovu 2020. što prije zaboraviti, poglavito onaj dio borbe s epidemijom koji je bio po uzoru na Kinu, kada smo bili među državama koje su imali najrestriktivnije mjere. Ono što ću istaknuto kao pozitivno a vezano je za makroekonomske pokazatelje je rast izvoza, građevinskih radova i industrijske proizvodnje i to bi trebale biti temeljne odrednice i ubuduće ukoliko želimo smanjiti ovisnost o turizmu kao gospodarskoj grani koja se pokazala kao izuzetno osjetljiva na krize. Ono što je cijelo vrijeme raslo je državna potrošnja što naravno nije dobro, a već prošle godine je krenuo i rast cijena prehrambenih proizvoda i ne samo tih proizvoda već isto tako i sirovina i građevinskog materijala što je ove godine nastavljeno i to sa većim intenzitetom, a najbolje se vidi po stopama inflacije. Pa je tako za travanj ove godine iznosila rekordnih 9,4%, nastavila je ubrzavati i ako pogledamo najviše na to su utjecale cijene prijevoza i hrana. Ako to usporedimo sa nekim drugim državama EU onda još dobro stojimo jer u Austriji je već preko 20% inflacija, Estonija preko 30 ali je itekako zabrinjavajuće i uz najavljeni rast kamatnih stopa postavlja brojna pitanja, a vezana su za financiranje ovog deficita koji raste u ovom rebalansu.

Jesmo vam rekli. Dakle, brojni zastupnici su kod predstavljanja proračuna za 2022. godinu rekli da su troškovi koji su na rashodovnoj strani predviđeni za zdravstvo jednostavno nedovoljni, podcijenjeni. Planirali ste ih smanjiti za 4 milijarde kuna ove godine, a sada u ovom rebalansu se izdvaja za zdravstveni sustav što za sanaciju, mada to više uopće nije sanacija jer je to sad postala redovna pojava, znači za bolnice i za HZZO preko 4 milijarde odnosno 4,3 milijarde kuna. Ako znamo kako nas je izvijestio ministar Marić da ti troškovi sad više ne rastu 200, 300 miliona mjesečno nego sad odjednom rastu 400, 500 miliona kuna mjesečno onda se uistinu moramo zapitati što će biti do kraja ove godine ili možda je bolje da to ne pitamo. Ajmo se praviti kao da se ništa ne događa, ali događa se i to nije dobro. Prošle godine je dodatno potrošeno 6 milijardi kuna više od planiranog. Ove godine će teško biti manje. Znači prošle godine smo računali da zdravstvo svake, svaki mjesec generira 200, 300 miliona kuna tog manjka ove godine je to sad 400, 500. Znači i ovih 4,3 milijarde neće biti dovoljno ako je prošle godine bilo 6, ove godine može biti samo još više. I u principu to više uistinu nije sanacija. To je sustavno povećanje troškova koje je u pandemiji naraslo i sada očigledno nema nazad. I to je inače ta glavna boljka javnih sustava. Jednom kada se troškovi, kada se rashodi dignu na višu razinu, vrlo rijetko to ide u onom obrnutom smjeru, vrlo rijetko to ide nazad. Znači dostigla se određena razina troškova i sustav to želi zadržati. I neovisno koji su uzroci tog inicijalnog povećanja, a to je u ovom slučaju bila epidemija Covida-19 i nakon što uzrok nestane, virus nije nestao ali evo nema pleksiglasa, ne nosimo maske, živimo manje-više isto kao i prije epidemije odnosno možemo reći da se smanjio utjecaj troškovi i dalje ostaju na toj višoj razini. Stoga je iluzorno bilo očekivati da će se troškovi za zdravstvo smanjiti 4 milijarde kuna ove godine i to smo vam rekli. Manje-više svi oporbeni zastupnici su vam to rekli kod usvajanja proračuna. I to je jedan od razloga zašto nismo podržali taj proračun jer je bio nerealan, a ni ovo sada što ste donijeli također nije realno. Ono što smo očekivali kod usvajanja proračuna bili su dva rebalansa ove godine. Ono što smo očekivali bilo je i povećanje prihoda zbog inflacije koja je već i prošle godine bila evidentna. E sad, ovo što nismo očekivali je bujanje rashoda od gotovo 11 milijardi kuna 9% u odnosu na prošlu godinu, 6% u odnosu na plan. I kao posljedica svega toga deficit od visokih 13,7 milijardi kuna odnosno 2,8% E sad, poučeni svim ovim iskustvom mi se moramo zapitati samo jedno pitanje. Je li to stvarna brojka, je li to konačna brojka? Što još ovdje nedostaje. I ne treba jako puno tražiti. Prvo što privlači pozornost je iznos predviđen za financiranje nabave plina. Svi znamo da je skladište plina prazno i za očekivati je to na kraju sezone grijanja, ali prije odlaska iz vlade ministar Čorić je odlučio da ukoliko privatni zakupci PPD, INA, HEP, EON neće puniti po ovim visokim cijenama plina podzemno skladište Okoli onda će to učiniti država. To nam je ostavio u nasljeđe. Lijepo od njega znači bit će plina za iduću sezonu grijanja, ali za obnavljanje zaliha plina treba 300 milijuna eura što je više od 2 milijarde kuna, a ovim rebalansom je predviđeno svega 75 milijuna kuna odnosno 10 miliona eura iznos koji ne da je neznatan nego je definitivno nedovoljan. E sad kako će se ti troškovi podijeliti, vjerojatno između HEP-a i državne blagajne ostaje za vidjeti, ali da se taj trošak iskazao u ovom rebalansu e onda deficit ne bi bio 2,8 nego bi bio preko 3% E sad budući da očekujemo ulazak u eurozonu, budući da očekujemo izvješće Europske komisije krajem 6 i početkom 7 mjeseca bilo je jako zgodno sve to skupa zanemariti, ne iskazati ukupan iznos jer tada Hrvatska ne bi zadovoljavala dva kriterija za uvođenje eura i to bi već bio problem, pa onda šta ćemo, ostavit ćemo mi za kraj, za onaj drugi rebalans tehnički i onda ćemo iskazati to jer će se morat negdje iskazat, vidjet ćemo je li u pitanju samo kreativno računovodstvo na koje smo već navikli kako bi se zadovoljili uvjeti za uvođenje eura ili nisu, to ćemo doznati na jesen, ali već sad bi mogli reći da je u pitanju malo kreativnog računovodstva. Ono što možemo tvrditi sa potpunom sigurnošću već sada to je da se rashodovna strana potpuno otela kontroli, potpuno. Maloprije me je jedan novinar pitao što se moglo napraviti kao eto poraslo ovo ono, pa staviti to pod kontrolu konačno jednom. U prošlom mandatu nisu provedene reforme mada su za to postojali odlični uvjeti, makroekonomski nikad bolji, sada na sredini mandata u ovako složenim okolnostima očekivati da će ova vlada koja traži stabilnost napraviti bilo koju reformu je iluzorno, čak i najveći optimisti ja mislim da ne očekuju apsolutno nikakvu reformu od ove vlade sada na sredini mandata. I rashodovna strana raste za gotovo 11 milijardi, ali zanimljivo je da se u medijima o tome ne govori, dva brda se prepucavaju, predsjednik i premijer svaki dan eto malo opet zabavljaju javnost, ali ovih 11 milijardi očigledno nikome nije interesantno, to prolazi ispod radara, pa onda zašto ne bi rashodi idući put porasli za 20, 30 ili već koliko treba milijardi ako je ovih 11 za javnost potpuno nebitno i svelo se tek na puki broj. Jedino što možemo očekivati idući put su još veće brojke na rashodovnoj strani ili možda još pokoji ekspoze ministra Marića s povišenim tonovima kad mu grlo malo se oporavi jer on nikako da disciplinira korisnike proračuna kada je rashodovna strana u pitanju. Ono što je ključno, a to je kako će ovo povećanje rashoda utjecati na gospodarstvo, na konkurentnost naših firmi, na zaduženost, na životni standard i kupovnu moć, očito javnost previše ne interesira. Osim toga vidimo da se nameću i nekakve svjetonazorske teme koje u ovako nestabilnoj i kriznoj situaciji pitanje je uopće kome to odgovara da se intenziviraju podjele u društvu i što uopće od tih podjela imaju stanovnici Hrvatske, hoće li živjeti bolje, hoće li imati veću kupovnu moć, potpuno je izvjesno da neće. Ono što, evo da ne bude sve loše što je dobro u ovom rebalansu je ovaj makroekonomski okvir koji je, pa napravljen recimo realno. Prošli put se precijenio rast BDP-a, a podcijenila se inflacija, znači ovo što mi sad imamo u procijeni je tri puta više nego prije samo nekoliko mjeseci kada je bilo usvajanje proračuna i u odnosu na Svjetsku banku, u odnosu na Europsku komisiju koja je izašla evo sa svojim procjenama ovo ste napravili oprezno, evo moram reći, moram vas tu pohvaliti, malo ste išli opreznije nego što je to ovaj bilo prošli puta valjda poučeni iskustvom, lijepo je da učite ovako u hodu jer evo Europska komisija nam je inflaciju procijenila na 6,1%, vlada je ušla sa 7,8, a rast BDP-a je vlada procijenila na 3%, a Europska komisija na 3,4. O čemu će ovisit ove konačne brojke, nažalost opet o turizmu i opet o turističkoj sezoni. Nismo naučili u koronakrizi koliko je to fragilna, koliko je to osjetljiva gospodarska grana, a u ovako nestabilnim geopolitičkim okolnostima su mogući apsolutno svi scenariji, pa i oni sa negativnim učinkom. Ono što ću još naglasiti, a ne stignem sve, pa ću to ostavit za pojedinačnu raspravu, znači na prihodovnoj strani pozornost privlači stavka koja se odnosi na porez na dobit i tu prihodi rastu 10% što u nominalnom iznosu je 851 milijun kuna i dobro je da tvrtke posluju pozitivno i plaćaju porez na dobit, to je uvijek dobro, ali u vremenima krize, u vremenima inflacije treba voditi računa o socijalno najosjetljivijim skupinama. Žale se ljudi raste cijena plina, raste i cijena drva, metar drva 500 kuna, pa jesu Hrvatske šume privatna ili državna tvrtka, zašto to mora pratiti cijenu plina i zašto Hrvatske šume moraju ostvariti ekstra profite i u ovoj situaciji. Malo više socijalne osjetljivosti ne samo na razini vlade nego i na razini državnih i javnih poduzeća u ovoj situaciji je itekako važno, ne trebaju koristit situaciju da povećaju svoju ekstra dobit nego isto tako da pomognu onima koji su socijalno najugroženiji.

Ono šta je glavna tu poruka jest da je proračun kao takav opet uvećan po svim skoro stavkama osim obrazovanja, međutim glavno pitanje koje se postavlja za sve naše građane jest da li će na temelju povećanja samog proračuna, da li ćete vi stvarno bolje živjeti od toga? Dakle imamo situaciju da rat se širi između Ukrajine i Rusije, ne znamo što će biti sa pandemijom na jesen iz razloga što su određene farmaceutske kompanije najavile da čak budžet od prošle godine, što ne mogu ostvariti sa prodajom niti pulmunoloških, kardioloških, onkoloških lijekova, što znači da onda jedino ostaju cjepiva, imamo da je Kina poluzatvoren sistem sada gdje nekoliko stotina brodova čekaju ispred Šangaja, gdje se povećava potražnja za kineskim proizvodima pa se sukladno tome onda i povećavaju sve cijene odnosno slijeva se inflacija globalno do energetske krize i ulaska Finske i Švedske odnosno njihovog zahtjeva što bez obzira kako netko razmišlja u tom smjeru, geopolitički, geostrateški to znači da smo sigurno ušli u jedno desetljeća nemira, nesuglasja sa Rusijom, što će sigurno se odraziti na energetiku odnosno same cijene, a u kratkom roku ne možemo zamijeniti energetiku odnosno čak u određenim slučajevima sam HEP koči i ne dozvoljava razvoj energetike odnosno prijelaz na energetsku neovisnost. Što se tiče same inflacije, bilo bi dobro danas da je i samo Ministarstvo da je napravilo izračun kolika je ta inflacija i šta nas čeka i na koji način bismo to trebali isfinancirati jer nas čeka to u budućem razdoblju. Ono što je Klub Mosta napravio jest, došli smo do određene kalkulacije, do nekakvih 20 milijardi, ovisno o tome kakva će inflacija bit na kraju godine, a na koji način? Uzmemo BDP, uzmemo da je potrošnja kućanstva negdje otprilike 60% unutar tog BDP-a i onda se to pomnoži sa stopom .../nerazumljivo/... očekivanom stopom inflacije i dobivamo nekakvih 20 milijardi kuna da će nam bit šteta ukupno na sva kućanstva diljem Hrvatske. E sad, Klub Mosta ima i potencijalno rješenje, kao što je recimo Švicarska napravila za financiranje Covid duga. Slična je situacija, gdje je Švicarska procijenila otprilike da će im Covid dug biti nekakvih 30 milijardi švicarskih franaka, tu su negdje cijene, samo švicarski franci i kod nas hrvatske kune i oni su rekli dobro, imamo 11 do 13 godina za da ćemo otplatiti dug koji je nastao na temelju Covida u Švicarskoj. I na koji način ćemo to napraviti? Pod broj 1, uzet ćemo dobit od Švicarske narodne banke i kroz godine ćemo isplaćivati taj dug plus sve one viškove koje dobivamo iz proračuna, ona rezerve, također ćemo uplaćivati i kroz 11 do 13 godina, jedna Švicarska će isplatiti dug koji je nastao Covidom. E sad, kako ćemo ga mi isplatiti kad mi ni ne znamo koliko on iznosi, odnosno stavio se ono jedan veo tajnosti na nabavku medicinske opreme koja uopće nije ni išla preko javne nabave, sjetimo se kako je to izgledalo. I danas se upravo nalazimo ovdje zbog rebalansa tog istog zdravstva koje, gdje je ministar uključen u minimalno dvije afere, oko nabavke medicinske opreme koje je duplo skuplja kada se uzme komparativna ponuda od njemačkog proizvođača Zeiss za bolnicu Sestre milosrdnice do toga da su isplaćeni novci njegovom prijatelju, paparazzi prijatelju koji ga je pratio za vrijeme kampanje i mi danas se ovdje nalazimo da mi raspravljamo o rebalansu proračuna zbog korupcije, na kraju dana, gdje mi imamo korupcije da je nekih 70 milijardi kuna nas košta godišnje ta korupcija, gdje evo novac curi kao što je bilo izrečeno ovdje preko rashodovne strane. Nitko ne spominje, primjerice, samo energetiku, HEP, procjene su dakle da je 10% prihoda HEP-a na godišnjoj razini ode na korupciju ili na neznanje ili na infrastrukturalne projekte kao što je recimo hidrocentrala na Dobri u Lešću gdje još uvijek tsunami su opasnost da naši ljudi izgube svoje živote ili recimo, sramotni primjer Kosinja gdje će se potapati Kosinjsko polje, milijarde su uključene, milijarde će nestati kroz to ili recimo ta stalna pogodovanja krajevima plina, kraljici obnovljive energije, kraljevima koji prodaju električnu energije iz BiH i to na termoelektranu koja gori na lignit pa se još dodatno zagađuje dakle sam okoliš, a s druge strane se onemogućavaju ljudi da sami prijeđu na energetsku tranziciju, na zelenu ekonomiju i proizvodnju struje na ekološki prihvatljiv način, primjerice, Kvarner gdje HEP kao takav sam koči da ljudi sami stavljaju solarne panele i na takav način dobivaju besplatnu struju sljedećih 20 godina. Zašto? Jer opet treba pogodovati kraljevima plina, kraljevima ljudi koji uvoze naftu iz arapskih zemalja, itd. Dakle ne postoji zaštita našim malih ljudi, tu je problem. Mi ćemo ovdje danas opet raspravljati o nekakvom rebalansu zdravstva koji 30 godina čekamo da bude nekakva reforma. Ali iste se, liste čekanja i dalje rastu, dakle zdravstvo nemamo pravu adekvatnu uslugu i mi i dandanas dakle još dodatno povećavamo te troškove bez da imamo nekakvu učinkovitost po tom pitanju. Što se tiče same košarice dobara, tu je najveći problem iz razloga što na našu plaću koja ne raste, rastu hrana, piće i duhan koji se poprilično koriste u Hrvatskoj. I sada kada se to usporedi sa većom potrošnjom jer naši budžeti puno više troše te osnovne potrepštine nego što to koristi zapravo EU, mi dolazimo do problema, do izrazito ozbiljne situacije na jesen da će ljudi stvarno možda ostati bez hrane. Energetski nismo riješili problem, pitanje od kuda će donositi taj plin jer smo jednu ovisnost plinom zamijenili drugom. HEP kao takav onemogućava ljudima da postanu energetski neovisni. Postoji jedna direktiva iz EU koja nalaže da recimo netko tko bi stavljao solarne panele ima pravo na nultu stopu PDV-a. Ja ne vidim da je to Ministarstvo financija kao takvo to prisvojilo i da stvarno ide, da ljudima može pomoći a sa socijalnim transferima koje smo poslali mi jesmo pomogli kratkoročno možda nekim ljudima sa 200 kuna ali su ljudima nekoliko tisuća kuna su porasli troškovi. Pa sjetite se samo guvernera HNB-a koji je rekao da 8300 kuna nije puno. Pa nije za tebe koji imaš masterchef kuhinju, gdje ti od predjela pa do glavnog jela bolje nego Habsburška monarhija. Mi smo stvarno ušli u ozbiljnu situaciju. I još se sada na to sve forsira političkom voljom ulazak u eurozonu gdje smo na četvrtoj poziciji ispred nas su samo Nizozemska, Luksemburg i Slovačka i Baltičke zemlje su ispred nas. I mi forsiramo ulazak u eurozonu na totalno nesigurno tlo ulazimo u eurozonu i nitko ne zna kako će to završiti. Evo tu bih stao sad, pa evo Miro ti nastavi onda. Žao mi je što ovdje nije ministar, jer toliko ljigavosti i perverzije u odlukama Vlade poglavito kad kažu evo energetika da je 10% poskupila samo građanima to je ne laž. Ona vriđa svakog čovika, hrvatskog građanina, seljaka. Ja ću ispričati nekoliko primjera.

Evo primjer, vi ste najbolji u Europi po pitanju najmanjeg poskupljenja energije u ovoj krizi nakon covid terora, nakon covid diktature, napravili ste kaos, prihvatili ste igru. O.k. Da li je vama normalno da za lokalne vodovode poskupi 500% struja u brdsko-planinskim područjima? 500%

Šta to znači?

Da bi mi ovo što je kolega Troskot govorili o sirotinji, ja kao odgovorna osoba ću naložiti direktoru vodovoda premda nisam većinski sam vlasnik 47% da vam plaća točno onoliko koliko je prošle godine u ovom mjesecu bila struja. Zbog čega? Jer je Vlada Andreja Plenkovića nije kao poskupila vodu, nije poskupila struju, zato će poskupiti lokalnim čelnicima. Evo ja neću! Nego vi dođite lipo isključit vodu, a platit ćemo ka i prošle godine, isključite struju, pa neka dijelovi Splita nemaju vodu i jedino di iđe voda nizbrdo tu će doći. I to je još sramotnije taj HEP koji se hvali sponzorstvima, koji radi štetne projekte. Naš HEP moramo ga čuvati, koji ima najveće otpremnine sponzorira di stigne di ne stigne, poglavito svoje stranačke pripadnike iz HDZ-a. Taj isti HEP radi kaos među tim ljudima, među narodom i sad bi tribali mi gradonačelnici poskupiti struju 500%, pet puta našim građanima u ruralnim područjima. Brdsko-planinskim područjima treba više električne energije da bi pumpe mogle dizati vodu. Evo ja sam dao jednostavno rješenje i ostalim gradonačelnicima iz HDZ-a.

HEP hrvatski HEP. Slavoniji? Šta vi vraćate tome narodu?

I slažem se, vidi se da je napisano, zato se slažem i to je dobro.

I drago mi je što mi se kolege priključuju.

A i od predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu, da nakon tri godine da tu da to gurnemo ovdje pa da imamo kao u Sloveniji 3 eura po metru dužnom plaćaju, T-Com koji je Mudrinić predao u ruke kome je predao, tj. HDZ počeo, SDP završio. I što sad imamo? Pa koliko ste vi smanjili prihoda da ste im dali 3 eura po metru dužnom, umjesto što predlažete 2 kune i 40. Ili niste vi samo oni se svi poveselili da su oni sad HAKOM braco i seka Obuljen, brat od ove ministrice, da su oni sad tim pravilnikom kojega je HAKOM donio predložio da je s tim riješen problem. Ne, oni su vam, zakon je u proceduri gdje će tele operaterima se smanjiti, smanjiti trošak prava puta na štetu lokalnih samouprava, na štetu lokalnih samouprava. Teleoperateri su najveći dobitaši u RH 42% U EU maksimalno 20%

Neću, ne tražimo mi da mi njizi vratimo u kameno doba, ne daj Bože, nek se ponašaju kao što se ponašaju odakle dolaze državama. Zašto?

Uvaženi kolegice i kolege, uvaženi predstavniče ministarstva dobar dan. Najprije dvije načelne primjedbe na pozitivnu stranu prvo, zaista je znatno veća dostupnost svih podataka i pregledu kad tražim informatu i u tom pogledu ministarstvo zaslužuje pohvale. S druge strane i ovog puta izostao, a tražili smo to i prilikom donošenja proračuna za 2022., izostao je pregled svih projekata i aktivnosti financiranih iz fonda solidarnosti. Dakle iz izvora 5761 5762. To je potrebno pogotovo sada kad je produžen rok za korištenje tih sredstava što nismo znali u trenutku donošenja proračuna. Istina takva obaveza ne postoji i tehnički govoreći ne radi se ovdje o propustu, međutim situacija je izvanredna i takav pregled bi bio koristan i inače, a osobito zato što ima zbunjujućih pozicija u poslovima poslijepotresne obnove o čemu ću reći nešto više kasnije. U svakom slučaju takav cjeloviti pregled bi pomogao u sagledavanju ukupnog, ukupne slike o intenzitetu i dinamici obnove i na Baniji i u Zagrebu. U odnosu na originalni plan ukupni prihodi su narasli za 6,5 milijardi, ukupni rashodi za 10,9 milijardi. I sada dakle manjak po ovom prijedlogu rebalansa iznosi 13 milijardi i 700 milijuna kuna. U odnosu na originalni plan manjak je dakle narastao za 4,4 milijarde. Otprilike za točno toliko za koliko su povećani i primici. Drugim riječima uvećani manjak je pokriven uvećanim zaduživanjem. S druge strane tih 13,7 milijardi manjka predstavlja 2,9% proiciranog BDP-a, a u originalnom proračunu manjak je iznosi tek 2,1% proiciranog BDP-a. Dakle, imamo gotovo 40%-tno povećanje manjka izraženog u udjelu BDP-a i to je vjerojatno najzorniji i najviše zabrinjavajući podatak u usporedbi ovog rebalansa sa usvojenim proračunom. Naravno opet je fer reći dio razloga leži i u našim vlastitim odlukama koje nisu povezane sa globalnim financijskim i geopolitičkim krizama, a to su smanjenje stope PDV-a na neke robe i usluge i to je naravno nedavno povećanje osnovice za plaće za državne i javne službenike. U programskom dijelu kao i obično najkontroverznije je u zdravstvu. I tu sad nakon samo pola godine, a o tome je već dovoljno rečeno i u replikama, ali ne mogu ne ponovit, nakon samo pola godine imamo novi radikalni zaokret u stvari korak natrag. Sredstva za sanaciju ustanova u zdravstvu povećavaju se za 2 milijarde transfer HZZO-u za milijardu i po i time de facto potpuno anihiliran korak koji je učinjen pri donošenju proračuna. A tada je baš snažno naglašavano i naglašeno u obrazloženju baš to da su ta sredstva tada dakle smanjena za 4 milijarde kuna.

Onda smo ga u originalnom proračunu za 2022. planirani u visini od samo 16,1 milijarda, sad ga ponovo dižemo na gotovo 20 i pol. E sad, radi li se o ispravljanu zablude ili se radi o razignaciji u pogledu sređivanja stanja u zdravstvu, odgovore još nemamo, ali ćemo podsjetiti da smo svi, ali apsolutno svi iz opozicije bili skeptični prema održivosti tako snažno umanjenog proračuna Ministarstva zdravstva. Naravno suština problema i to je danas već rečeno i ključ rješenja nije u Ministarstvu financija nego u Ministarstvu zdravstva. Obnova, kako je već rečeno nedostaje nam cjeloviti pregled svih planova i projekata odnosno planiranih troškova, a promjena naravno očekivano ima. U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine u aktivnosti obnova zgrada javne namjene iznos je podignut sa 5 na 9,5 milijardi, radi se o sredstvima iz Fonda solidarnosti, a u istom ministarstvu u aktivnosti sanacija šteta uzrokovanih potresom na području Grada Zagreba i okolice iznos je smanjen sa 1,2 milijarde na svega 1 milijardu što je smanjenje od preko 11% Slično Ministarstvu zdravstva kapitalni projekt obnova zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu iznos je prvotno bio spao na nulu da bi sad bio podignut na 140 milijuna dijelom iz NPO-a, dijelom iz Fonda solidarnosti. Onda i ovo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja kapitalni projekt obnova i infrastruktura i opreme u području obrazovanja oštećene potresom uvećan je s 572 na 605 milijuna, onda kapitalni projekt gotovo istog imena narastao je sa nula na 107 milijuna samo je riječ o drugim izvorima, jedanput je to Fond solidarnosti potresa ožujak, drugi put je to Fond solidarnosti potresa prosinac, istovremeno ista ministarstva. Kapitalni projekt opet gotovo s istim imenom samo što se ovdje radi o visokoškolskim ustanovama spao je sa milijun, milijardu i 184 milijuna na samo 735, što je svega 40% od plana, izvor je i ovdje Fond solidarnosti, dakle definitivno potrebna su objašnjenja i cjeloviti pregled. I na kraju još nekoliko izdvojenih stvari.

Ovo je možda moment da još na nešto podsjetim, često se spominje, recimo nedavno je to spomenuo i novoimenovani ministar i danas je to bilo spominjano, često se spominju napori koje HDZ-ovi ministri i HDZ-ova vlada čini u povećanju mirovina. Ja bih međutim htio reći da je povećanje mirovina nešto što je dakle regulirano zakonom i to krajnje striktno i krajnje precizno. Zakon predviđa polugodišnje usklađivanje mirovina po stopi koja je težinski prosjek stope rasta plaća i stope rasta troškova života u prethodnom polugodištu, nema tu nikakve dobre volje HDZ-a, radi se naprosto o nečemu što nalaže zakon. Kad smo već kod mirovina tu bih istaknuo još nešto. Imamo tu tekući projekt koji se zove unaprjeđenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina, to lijepo zvuči, projekt je financiran iz NPOO-a u iznosu od 14 milijuna kuna. Evo citirat ću, radi se o izradi stručnih studija isplativosti ulaganja obaveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu u kojima je pokrenuta ili planirana privatizacija od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte. Moram izrazit ne višestruku nego mnogostruku skepsu oko toga. Ja ne vidim nikakav stvarni temelj za tako nešto, ne vjerujem u ostvarivost tog proklamiranog cilja, a pogotovo ne vjerujem u 14 milijuna kuna troška za te studije, u 14 milijuna kuna troška u ovoj godini i planiranih 14 milijuna kuna troška u projekcijama proračuna za 2023. Drugo, a i to nije novost, ali i to želim još jednom naglasiti. U Ministarstvu obrane imamo na aktivnosti koja se zove Administrativna potpora Sveučilištu obrane i sigurnosti iznos od 24 milijuna kuna i nešto više. Za '23. planirano je na ovoj poziciji čak 74 milijuna kuna, dakle za Administrativnu potporu Sveučilištu obrane i sigurnosti. U zakonu o osnivanju ovog nepotrebnog sveučilišta pisalo je da za provedbu tog zakona u državnom proračunu nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Točno to je izjavljivao višekratno i ministar Banožić ovdje u saboru braneći taj zakon, pa dakle podsjećam ove godine 24 milijuna, iduće godine 74. Treće, neobično je važno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imamo aktivnost koja se zove Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju koja je podignuta sa 26 milijuna na 29, to međutim nije ni, ni, ni iz bliza dovoljno s obzirom da koncem ove školske godine prestaju doticati sredstva za tu svrhu iz Europskog socijalnog fonda. Ministar je odgovarajući na naša pitanja i usmeno i pismeno obećao rješenje tog problema, obećao je pobrinuti se za sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za iduću školsku godinu, mi to u ovom proračunu odnosno u ovom rebalansu ne vidimo. Četvrto, ajde opet idemo nešto pohvalit, u razdjelu 0,20 Vlada RH pozdravljamo povećanje aktivnosti, iznosa u aktivnosti Potpora borbi protiv zločina iz mržnje, pozdravljamo i povećanje iznosa u aktivnosti Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije dakle sa 113 na 345 tisuća, neka su same tisuće ako već nisu milijuni, ali nam je drago vidjeti i pozdravljamo povećanje tih sredstava. Pretposljednje, u Ministarstvu financija na aktivnosti A818068 koja se zove Doprinos RH proračunu EU na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada imamo uvećanje na čak 150 milijuna kuna, pa je sada čak, to je sada čak 20% više nego što smo imali na toj poziciji u 2021. To tako ne bi smjelo biti i ovdje se radi o ozbiljnom propustu ili najblaže rečeno o nečinjenju jer to je mnogo novca kojeg bismo mogli upotrijebiti na mnogo strana u korisne svrhe, mi ga dakle u ovom rebalansu proračuna planiramo uplatiti kao penale, kao kaznu u proračun EU zbog ne zbrinjavanja plastičnog otpada. I konačno posljednje, ovo nije do proračuna, kao što je danas već više puta rečeno, u stvarnosti ovdje su predstavnici Ministarstva financija, a zapravo, zapravo je ovaj proračunov rebalans vrlo mnogo nešto što se bitno više tiče nekih drugih resora i bilo bi puno puno važnije da su ovdje neki drugi ministri koji bi trebali obrazložiti uvećanje ili neuvećanje mnogih pozicija u svojim resorima. Ja ću nešto o Ministarstvu znanosti i obrazovanja, odnosno o njegovom nečinjenju. Dakle još jedanputa, ovo nije do proračuna samog po sebi, nego je do krajnje nebrige, ja bih rekao čak do ignorancije koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema točno obrazovanju. U Nacionalnoj razvojnoj strategiji i u NPOO-u planirali smo odnosno proklamirali smo visoko postavljene ciljeve u pogledu podizanja opće matematičke i prirodoslovne pismenosti naših učenika, no baš ništa nismo učinili u osiguravanju ključnog elementa za ostvarenje tih ciljeva, a to je rješavanje teškog i brzo rastućeg manjka kvalificiranih nastavnika matematike i prirodoslovnih predmeta. Govorilo se o tome i na tematskoj sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu ovdje u Saboru već prije gotovo godinu dana. Donijeti su i zaključci s prijedlozima konkretnih mjera. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne čini doslovno ništa da reafirmira ove profesije i da podupre obrazovanje nove generacije nastavnika matematike i prirodoslovlja, što je duboko poražavajuće, ne samo zato što je značajan novac iz Mehanizma oporavka i otpornosti dostupan nego i zato što bismo to trebali učiniti zbog nas samih. Nema isprike za nedjelovanje u tom smislu, a sve i da smo već tome i prionuli još jučer, prve rezultate bismo ugledali ili osjetili tek za 5 ili 10 godina. Možda i kasnije.

2006. g. razlika između rashoda zdravstvenog sustava i prihoda iz doprinosa bila je ravno milijardu kuna. Tada je u mirovinskom sustavu razlika između prihoda i isplaćenih mirovina već bila 12 milijardi kuna. Do danas je mirovinski sustav u deficitu državnog proračuna uvijek negdje na otprilike 4% BDP-a. Zdravstveni sustav nažalost ide najboljim putem da se tome približi. I sad, tako više ne možemo. Pa nama su u godini Covida kad je bilo manje medicinskih zahvata značajno rasli troškovi za lijekove, uključujući i jako skupe i glavna tema je odakle novac za veledrogerije. Zato sljedeći korak mora biti reforma, nešto što će Ministarstvo zdravstva predložili, ako ostane ovakva dinamika, mi smo za godinu dana na istom i nismo ništa napravili. Ovo nije moje riječi.

I što reći? Bio je potpuno u pravu, zato sam ga i odlučila citirati. Problem je u tome da je nažalost dobro i predvidio kako će stvari ići dalje pa u međuvremenu zaista, prošla je godina dana i zaista, zdravstvo je na istom i nije se ništa napravilo. Ništa. Kolegice i kolege, ništa. Ne da se nije nikakva reforma napravila, nije se niti nikakva reformska ideja predstavila javnosti. Ništa. Taj naš sustav zdravstva je u tragičnom stanju, novac u nerazumnim količinama curi na sve strane i to je već svima očito. Usluga koju građani dobivaju je sve lošija, sve manje imamo javnog zdravstva, a sve više smo upućeni na vrlo skupo privatno. Organizacija na razini Ministarstva i Vlade je nikakva. Pa nemojmo na kraju zaboraviti i to da smo i dalje zemlja s vrlo malo cijepljenih, a jako puno umrlih od korone, a stotine tisuća doza cjepiva smo ili darovali ili uništili, o prizivima savjesti da uopće ne govorim. O tome da država uopće ne zna ili ne želi znati koliko ima prizivaša po bolnicama. Pa tek sad je ministar Beroš uputio poziv odnosno pismo bolnicama da mu dostave podatke koliko je liječnika, ginekologa, anesteziologa, medicinskih sestara u prizivu savjesti. Ne zato što se on prizvao pameti i ne zato što je sad rekao, ljudi moji, pa u zdravstvu postoji problem, stvari ne funkcioniraju, nego zato što je dobio saborski upit, dakle, upit sam postavila, ministre, dajte da vidimo o čemu je riječ. Zato se je prizvao pameti, ne zato što je mislio da nešto treba napraviti. Zbog toga ili zašto uopće sad i spominjati prosvjedi koji su bili ovih dana, ali spominjati tisuće i tisuće ljudi koji tom propadajućem sustavu zapinju. Jer nemaju za privatnu kliniku jer nemaju vezu, nemaju ni telefonski broj ministra Beroša ili nisu imali sreću da naiđu na liječnika ili sestru koju usprkos svemu još uvijek profesionalno i predano rade svoj posao. I onda smo točno tu gdje jesmo. Bez reforme. Bez ikakvih zahvata ili ideje. Opet rebalans i vidi čuda, opet najviše odlazi za zdravstvo. Jedna te ista priča već godinama. Ali se, drage gospođe i gospodo iz HDZ-a, hvalite da imate najdugovječnijeg premijera i najdugovječniju Vladu u povijesti Hrvatske. E onda je sramota da u to vrijeme niste ili baš niti jednu reformu proveli je za vas tim veća. Mene uopće ne čudi da u našem sustavu zdravstva novac curi na sve strane. Vidjeli smo kako se ministar ponaša. Zaposlenici tvrtke njegovog prijatelja odrađuju 112 sati rada dnevno, odnosno tih 112 sati rada dnevno su građani platili kao i milijune za neku covid aplikaciju koju su pokrali s interneta i nikad nije proradila. A tek ova najnovija priča s uređajem za intra operativno zračenje za KBC Sestre milosrdnice. Plaćena su dva uređaja, došao je jedan. Gdje je drugi poštovani gospodine ministre? Naravno da ako sve radimo po modelu plati dva, dobiješ jedan zdravstvo juri u bankrot. Inače poštovani državni tajniče, dakle dala sam 4 amandmana na proračun za ovu godinu koja su iznosila upravo 20 milijuna kuna i pokrivala su kupnju tih uređaja za intra operativnu radioterapiju za 4 KBC-a koji ga još nemaju Zagreb, Osijek, Split i Rijeku. 20 milijuna za 4 uređaja, naravno odbili ste amandmane. A eto vidi čuda kolega Beroš nabavi jedan za 11 milijuna, dobar uspjeh. I sad vas ja sve zajedno pitam da li tako možemo raditi i kako naša država može funkcionirati? Da budem poštena jedan dio rebalansa je izravna posljedica kombinacije nestabilnosti uzrokovano pandemijom covida i Putinovom agresijom na Ukrajinu. Tu na žalost nemamo puno izbora. Stvari moramo pokušati održati koliko je moguće u normali posebno jer nam inflacija ne ide u prilog s obzirom na ambiciju da se pridružimo eurozoni. Poseban problem su energenti i njihova cijena. Skladište plina Okoli zbog sigurnosno-tehničkih razloga treba 3 mjeseca da se napuni što znači da za zimsku sezonu treba početi puniti vrlo skoro. Rekla bih za mjesec, dva najviše. Mislim da će na kraju država zbog divljanja cijena plina biti prisiljena intervenirati koliko god nam to nije drago. U tom smislu mi se predviđena sredstva za osiguravanje zaliha plina od 10 milijuna eura koliko je predviđeno ovim rebalansom čine ipak premala. Ali postoji nešto što je sasvim sigurno, a to je da ćemo u nekoliko mjeseci ponovno vidjeti na raspravi rebalans i to zbog međunarodnih okolnosti na koje ne možemo utjecati. Ali postoji nešto na što možemo utjecati, to su ovi naši domaći neriješeni problemi. I bazičan neriješen problem je hrvatsko zdravstvo. I zato sa ove govornice pitam i premijera Plenkovića i potpredsjednike Vlade i ministra Beroša do kad? Do kad bez reforme? Do kad iz rebalansa u rebalans zbog problema u zdravstvo jer bez obzira koliko otvorite veliku nišu uz zdravstvo, bez obzira koliko osigurate novaca nikad dosta.

Drage kolegice i kolege, kao što je jedan analitičar prije neki dan rekao kaže ni 11 milijardi kuna nije što je nekad bilo. Dakle, Vlada nam predlaže rebalans proračuna za 2022. godinu koji je za 10,9 milijardi dakle skoro 11 milijardi kuna veći od prvobitnog plana rashoda od proračuna i ja bih rekla nitko da trepne. Dakle u javnosti nemate nekih velikih diskusija o tome, nema debata. Mislim da se čak niti jedno Otvoreno, emisija Otvoreno se uopće nije organizirala na temu rebalansa kao da se nitko ne uzbuđuje oko ovih brojeva. Dakle, evo imamo s jedne strane povećanje očekivanih prihoda za 6,6 milijardi kuna. Na neki način možda to i nije iznenađenje, međutim sigurno je iznenađenje povećanje planiranih rashoda za 10,9 milijardi odnosno 9% u odnosu na 2021. i 6% u odnosu na plan. E sad kad gledamo najveće povećanje rashoda gdje je bilo, već se čulo nekoliko puta sa ove govornice, dakle po javnim funkcijama to je oko 3 i pol milijarde za zdravstvo, 1,8 milijardi za mirovine, 1 i pol milijardi za indirektne posljedice rata u Ukrajini, povećanje proračuna Ministarstva obrane, bolje punjenje robnih rezervi, zbrinjavanje prognanika. 550 milijuna kuna povećanje rashoda za zaposlene i ostatak tih milijardi na neke od desetke manjih stavki. Kad ovo pročitate, dakle u ovoj jednoj je tablica tko je na vrhu, zapravo nema dalje. Možemo evo i već smo ovdje i dosta kolega je pričalo, dakle samo ćemo pričati o povećanju rashoda za zdravstvo. Ponovno imamo rast rashoda za zdravstvo koje neki nazivaju sanacija, međutim to nije nikakva sanacija, to su jednostavno dotacije novih milijardi u rupu bez dna. Prošle godine u zdravstvo je ubačeno 6,4 milijarde kuna. To su bila dakle dodatna neplanirana sredstva dodijeljena u 2021. za podmirenje dijela dugovanja bolničkih zdravstvenih ustanova za lijekove, te pomoćni i sanitetski materijal. Sjetimo se sada već slavne sjednice Odbora za zdravstvo na kojoj je sudjelovao i ministar Marić ne znajući da se sjednica snima, prenosi i viče na ministra zdravstva da ovo više ovako ne može. No, izgleda da očito može. Pitam evo poštovanog ministra kojeg nema ovdje, pitala sam ga evo u replici do kada to može? Kada će reći konačno dosta je više. Evo ponudila sam mu evo i doniram onu jednu majicu pa da može i u njoj na sjednice Vlade dolaziti, na sastanke sa ministrima jer očito njega nitko ne sluša. Koji je međutim ovdje poseban problem? Dakle, nije samo problem što ćemo usuti dakle nove milijarde u zdravstvo već je problem što nakon ovolikih dotacija zapravo zavlada evo kako opet kažu zakon inercije ili zakon videoigara kada dođete do jedne razine novog levela, novi plato kad dosegnete tu razinu s tih visina nema više natrag. Kad smo jedanput usuli to je sada bezlain i to je sad osnova s koje usipamo novac dalje. Ponovno ću se pozvati, evo često spominjem kad su proračuni i rebalansi proračuna Povjerenstvo za fiskalnu politiku koje već dugi niz godina ponavlja jednu te istu primjedbu, a to su nekontrolirani rast rashoda za zdravstvo, prvenstveno dugovi i obveze bolnica i ljekarni prema dobavljačima. Posebno zabrinjava činjenica kako sektor zdravstva mjesečno generira novi dug između 400 i 500 milijuna kuna. Osim toga pandemija korona virusa još nije završena te potencijali novi val nekog od sojeva korona virusa nosi rizik od dodatnog porasta zdravstvenih troškova. Dalje, ovo sve citiram dakle to povjerenstvo, dakle citiram, povjerenstvo predlaže vladi da napravi evaluaciju prijašnjih i sadašnjih aktivnosti u sektoru zdravstva kako bi se utvrdili njihovi stvari fiskalni učinci na razvoj gospodarstva. Povjerenstvo smatra kako je nužno i potrebno procijeniti buduće rizike proračunskih rashoda posebice imajući u vidu sve veće dugove zdravstvenog sustava, ali i sustava plaća u javnom sektoru te značajne potencijalne obveze vezane uz poslovanje lokalnih javnih društava. Dakle, evo imamo povjerenstvo za fiskalnu politiku koje uredno evo daje svoje preporuke, uredno, ponovno iz godine u godinu ističe potrebu poduzimanja reformi kojima bi se ograničio rast rashoda za zdravstvo, mirovine te naknade zaposlenima. Dakle, na jedno uho ušlo, na drugo izašlo. Reforme su nam potrebne na svim frontovima, dakle slažem se s kolegama koji su rekli ranije da novac iz EU neće stizati dovijeka. Dakle, tu kasicu prasicu da tako kažem nećemo moći koristiti i taj bespovratni novac koristiti beskonačno dugo. Gospodarsko stagniranje Hrvatske će se nastaviti nakon ove krize, pandemije i rata ako se već sad ne počnu rješavati kako ih volimo nazivati strukturni problemi. Dakle, javni sektor se ne smanjuje, ne reformira, bio je i ostao među najgorima u EU. Političko kadroviranje u državnim kompanijama se također nastavlja. Reforme pravosuđa i nema, više se ne spominje. Smanjivanje parafiskalnih nameta opterećenja poduzetnicima kako bi mogli disati, stvarati nove vrijednosti je li nema ni toga. Uvođenje reda u državnu imovinu. Reforma lokalne i područne samouprave, smanjenje broja gradova i općina, županija to je samo san kojega povremeno spominjemo s ove govornice. I ja ću ovdje sad nekoliko detalja koliko mi još vrijeme dopušta. Jedan detalj, zaštita obalnog područja, da pogledamo koliko godišnje koristimo za zaštitu obalnog područja obzirom na velike probleme sa pomorskim dobrom. A jedno konkretno pitanje i tu ću vam ostaviti ovdje gospodinu tajniku, kad ministra nema, pitanje i odgovor ministra gospodarstva na moje zastupničko pitanje o konkretnom problemu sanacije šljake u tvornici, bivšoj tvornici Dalmacija Dugi Rat. Dakle, u amandmanu na proračun sam bila tražila da se rezervira 15 miliona kuna za tu sanaciju, ministar Čorić od 10.3.'22. je obećao da će ministarstvo krenuti tu sanaciju, međutim ovdje u rebalansu ne vidimo ni traga tome.

predsjedavajući, kolegice i kolege, dozvolite da u ime Kluba Fokus i nezavisni zastupnici se osvrnem na Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna za 2022. godinu. Naglasit ću da je on rezultat ekonomski situacija koja se dešava u Europi pa i svijetu, znači pada gospodarstvo i raste inflacija. A kada govorimo već o inflaciji onda ću naznačiti da sam to i u pitanju ministru rekao, dio ekonomista smatra da je inflacija prijatelj državnom proračunu, lokalnim proračunima, parafiskalnim nametima, a neprijatelj životnom standardu današnjeg stanovništva i naravno gospodarstva. Zbog toga što htijući, ne htijući to dokazuje i ovaj proračun, to dokazuje i obrazloženje koje ovdje piše. Naime, on raste za 11 milijardi kuna što je i logično ako znamo da je inflacija porasla sa 5,7% u siječnju na već sada 9,1% u travnju. To znači da sa istim obimom roba se jednostavno za toliko povećavaju prihodi svih proračuna. Međutim, naravno trebamo gledati šta ćemo sa tim sredstvima, gdje tih 11 milijardi kuna ide? Ovog trenutka većina premijera u EU je izašla sa prijedlogom novih mjera upravo za ovu situaciju. One su usmjerene prema stanovništvu i očuvanju životnog standarda, a sa druge strane naravno i gospodarstva. U ovih 11 milijardi kuna u rashodima mi to nigdje ne vidimo. Naime, potpuno je razvidno da sredstva jedina koja su namijenjena uopće za stanovništvo su plaćanje onog paketa koji je bio pred ukrajinski rat pred ovu situaciju koja nam se desilo. A prema gospodarstvu i nisu predviđene mjere. Mi ćemo tek vidjeti šta ćemo napraviti ako do takve situacije dođe.

A građani će dobiti povišicu koje daleko kaskaju za onime što je zapravo inflacija. Uglavnom kada to svedemo na osnovne matematičke operacije 30% će biti manja vrijednost novca, a plaće će biti veće 12% Za jednu četvrtinu skoro će biti smanjena kupovna moć u tri godine. To je nešto što, na čemu moramo ja bih rekao poraditi. Da li postoje mjere za to osim ovih koje su naznačene? Očito postoje. One su predstavljene u nizu država kako EU i svijeta, ali ih se treba implementirati. Da li će planirati to ćemo vidjeti? To će biti zakašnjelo i to će biti, dakle prekasno da bi se promijenili trendovi koji su pred nama. A kad govorimo zapravo o tome da oni govore o tome da treba poduprijeti gospodarstvo. Mi smo sa prošlogodišnjih moram reći i vrlo dobrih, čak i izvrsnih skoro 10% porasli od bruto nacionalnog dohotka. Međutim, gledajući ono što se sada dešava postoji ogromno usporavanje privatnih investicija i privatne inicijative. Postoji opasnost da uđemo i u situaciju da BDP počne padati. I mislim da sada u vrijeme kada dobar dio gospodarstva ima posebnih problema da to treba akceptirati. Naime, kao i kod građanstva gdje je zapravo cijena nije bitno ulja krenula od 10 do 17 kuna ili primjerice bilo čega drugoga kad uđete ne samo u prehrambeni dio, nego i onaj neprehrambeni gdje kupujete bilo šta. To vrijedi i za gospodarstvo, dakle cijene repromaterijala u poljoprivredi su gotovo udvostručene. To će se vidjeti i na cijenama kada oni budu prodavali, ali dio gospodarstva kada govorim o poljoprivredi primjerice stočarstva se nalazi u jednoj teškoj situaciji i planiraju smanjenje. To je potpuno jasno, zatvaraju se farme, zatvaraju se proizvodnja, dakle od kokoški, pilića pa do stočarstva u cijelosti. Jednostavno financijski nema rezultata. I na to moramo obratiti pažnju.

Ne treba zanemariti naravno niti ono što tek dolazi. To je ministar naznačio i mislim da je bio u pravu, a to je porast kamata koji će biti kamate na kredite građana ali i gospodarstvenika. Međutim, ne i onih kamata koje se dobivaju kada vi stavite novce na račun ako ih imate. Vi znate da upravo to će dovesti do toga da će biti manja potražnja nakon toga u jednom dobrom sektoru i građevinarstva, ali i investicija u gospodarstvu. Mi ne vidimo nikakve mjere po tom pitanju, a tek da ne dotaknemo onu situaciju da je dio naših tvrtki makar rusko tržište pa i ukrajinsko nije bilo nama prevladavajuće i najvažnije, ali ipak nije bilo beznačajno koji su poslovali sa ruskim tržištem gdje je država u drugim članicama EU već sada uskočila i pomogla im. Ovog trenutka nema ni naznaka ikakvih aktivnosti, stoga za mene nije samo bitan taj dio koji se tiče prihoda. Jasno se vidi da je ova inflacija dovela do toga da imamo veće prihode unatoč manjim stopama PDV-a. To znači da se plaća po većim cijenama i da se u konačnici i više troši. Ali ne vidimo da se spremamo na ono što tek dolazi, a to je dalji porast inflacije, smanjenje životnog standarda i k tome naravno možda i najvažnije gospodarstva. Naravno možemo očekivati i čuda. Ja znam da će turizam napraviti sve što je u njegovoj moći da pomogne Hrvatskoj. Gotovo petina BDP-a ide preko turizma, ali ne trebamo se oslanjati ni samo na to, jer to nije znak da je turizam jak nego je to samo dokaz da je ostatak hrvatskog gospodarstva slab. I to je zapravo činjenica. Da li će ta sredstva koja dođu pomoći? Možda hoće, ali u rujnu kada dođemo ovdje i kad će biti ponovo rebalans proračuna budemo vidjeli da li ćemo imati ovakvu situaciju koju zapravo se vidi iz daleka. Kao jasno Ministarstvo financija, ja sam siguran da ministar to zna ali siguran sam da to znaju i naši sugrađani, ali moram reći i gospodarstvenici. A kad govorim o rashodovnom dijelu koji jeste u proračunu, ja neću se previše ponavljati, ali jasno je da zdravstvo će i dalje biti u problemu, da reformi nema i da čak i bez corone zdravstvo troši puno više nego što je bilo predviđeno. Moram naravno naznačiti da sigurno trebamo riješiti pitanje obrane i dakle nabave odgovarajućih sistema za protuzračne aktivnosti kojih očito nismo imali. Treba pomoći našim, dakle prijateljima iz Ukrajine koji su sada u Hrvatskoj, ali to ne može biti sukus ukupnosti ovog proračuna dok druge države imaju potpuno drugačije i jasnije ciljeve vezane uz ono što tek dolazi. Tako da kad govorimo o ovome naravno da ne možemo poduprijeti ovakve izmjene i dopune proračuna. Ja ću isto tako naznačiti da sam i ja dao amandman ponovo vezano uz u ovom slučaju i našu lokalnu priču i politiku, a to je znači opremanje opće bolnice Bjelovar po drugi puta da li će bit prihvaćen, vjerujem da možda bude, ali isto tako još je puno vjerojatnije da neće biti iako u ovom, u ovom trenutku i u proračunu se nalaze dakle potpore prema KBC-ovima, prema KBO-ovima, prema nizu općih bolnica i naravno da treba pomagati i možda bolnicu u Mostaru, al ne treba zaboraviti niti potporu prema bolnicama koje se nalaze u vlasništvu županija na području RH. Zadnji puta državni tajnik koji je odgovarao na moj prijedlog je rekao da eto tako je kako je, dali smo novce Mostaru, dali smo novce nekom drugome, al nažalost vama ne možemo sada pomoći, možda budemo dobili ovaj puta neki drugi odgovor. Shodno tome, evo ga, ja ću završiti svoje izlaganje i ono što sam i naznačio u početku očekujemo ne samo od Ministarstva financija, ministarstvo provodi aktivnosti, nego od vlade na čelu sa premijerom da kao i druge države i jasno izađe sa planom prema onome što se sada dešava, prema rastu inflacije, padu standarda, padu gospodarstva i da mjere koje nisu mjere pred ukrajinsku krizu nego mjere koje se sada odnose, to rade svi u EU, očekujemo da se to napravi i u RH.

Kad bih ovaj proračun morao opisati jednom narodnom izrekom tada bih rekao kasno kraljević Marko na Kosovo Polje stiže, a put mu do Kosova Polja plaća tko, porezni obveznici RH, vi, ja, baka Zdenka od koje sam jutros kupio jagode na Dolcu. Nažalost to je tako, zašto? I vrijeme i novac poreznih obveznika bi uštedjeli da smo, da nas je vlada poslušala prije 7 mjeseci kada smo o ovom proračunu raspravljali jer ne radi se o izdacima koji nisu bili predvidivi, ne radi se o prilagođavanju proračuna novonastaloj situaciji u svijetu, a možemo govoriti o tome i o ratu i o opskrbnim lancima koji više nisu onakvi kakvi su bili, ne, radi se o čistoj tvrdoglavosti, bezidejnosti i neimanju vizija vlade koja nije bila u stanju predvidjeti neke stvari koje su itekako bile predvidive i na koje smo mi iz oporbe već upozoravali. Dakle, kao što je već do sada bilo rečeno da se ja ne ponavljam, ali u jednom dijelu moram se ponoviti, većina ovog proračuna vezana je uz zdravstvo i to zdravstveni sustav koji nije bio opterećen covidom odnosno je i dalje, ali ovaj rebalans nije zbog covida nego zbog činjenice da su izostale reforme. Naš zdravstveni sustav nije se poboljšao, nije se reformirao, nije se dogodilo ništa što bi garantiralo neke uštede ili barem učinilo sustav efikasnijim, ali mi opet presipavamo rekao bih iz šupljeg u prazno, punimo rupu koju znamo da, da će opet sve progutati i da ćemo je morati puniti ponovo, a to je opet kao što sam rekao zbog bezidejnosti, zbog nedostatka vizije i zbog činjenice da vladajući nisu htjeli uvažiti neke stvari koje su tada oporba predlagali odnosno koje smo mogli vrlo lako predvidjeti. Jer na kraju dana izgleda da Ministarstvo zdravstva očigledno mulja, namješta natječaj fotografima i cvjećarima, a zdravstvo se raspada poput Putinove pozlate, nestaje, skida se i ispod ostaje samo ono što ta, što to zdravstvo i što taj sustav zaista je, a to je jedan glomazan i na kraju neefikasan sustav koji ne garantira pacijentima da će dobiti skrb kakvu, kada je i koliko je zaslužuju, a plaćaju je skupo i mi je plaćamo skupo i mi radimo rebalans zbog toga. Nažalost ovaj rebalans nije ponudio ništa od onoga što bi očekivali od rebalansa, a to bi bilo amortiziranje novonastale geopolitičke situacije, to bi bilo amortiziranje poskupljenja, to bi bilo amortiziranje poremećaja u opskrbnim lancima, to bi bilo zapravo olakšavanje našim građanima novonastale situacije poskupljenja energenata koji onda za sobom vuku opću inflaciju, to je izostalo, toga u ovom rebalansu nema, ima samo kako sam rekao krpanja rupa koje na kraju dana neće nikome služiti. I ono što smo zapravo očekivali od vlade je bilo puno odlučnije postavljanje u borbi protiv napada na standard hrvatskih građana koji je ponovo izostao. Smanjivali smo porez, jel je to polučilo rezultata, kao i mnogi puta do sada nije, ne samo ove vlade ajde da si budemo iskreni bilo je vlade i prije koje su to činile, ali opet smo sa ove govornice upozoravali da to neće dati rezultate kakve očekujemo jer desilo se to da su ili trgovci povećali svoje marže ili su one ostale iste, ali za krajnje konzumente, za potrošače nije se promijenilo ništa. I ono što zapravo brine je bezidejnost ove vlade kada se radi upravo o amortiziranju ovih udara jer nas još jedan udar čeka, a to se bojim da stalno se ignorira i minorizira, a to je uvođenje eura koji će definitivno generirati dodatnu inflaciju, napravio je to u svim gospodarstvima koja su to uvela prije u svim državama, dovela je do nekog poskupljenja manjeg ili većeg sad o tome možemo pričati i o načinima na koji je bio implementiran, ali činjenica je da će poskupljenje doći. I ako tome pridodamo rat u Ukrajini, ako tome pridodamo covid krizu, e sad i uvođenje eura, to znači ponovan dodatni i kontinuirani udar na standard građana, a bojim se da se sa prihodovne strane za naše građane mijenja jako malo jer sam siguran da će se recimo, kada budemo preračunavali kune u eure, odnosno plaće, u cent preračunavati plaće, ali cijene, potrošačke cijene sigurno ne. Ako gledate i koliko energente plaćaju naši poduzetnici, ali onda i kućanstva, vidjet ćete da nam se sigurno ne pišu neka sretna vremena barem dok je ovakva situacija. I pohvalno je što se na neki način taj udar pokušava amortizirati barem obrtnicima, malim obrtnicima koji mogu konačno plaćati energente kao kućanstva jer sam siguran da jedna frizerka koja radi sama ili jedan postolar koji radi sam zaista nema zašto plaćati energente kao industrija odnosno kao poduzetništvo jer toliko koliko on ili ona mogu potrošiti, to zaista nije neko opterećenje na mrežu. Ali i to kažem, na kraju dana nije dovoljno. Na naše već načeto gospodarstvo koje je pod udarom različitih pritisaka, a hvala Bogu, ima ih, i sad kroz ovaj rat, jednostavno ovakav rebalans proračuna, ovakve Vladine mjere, ovakav nedostatak, dugoročno gledanje vizije neće učiniti ništa dobro. Reći ću vam isto. Često nas vladajući optužuju pa ne znam, možda će i kolegica Peović koja je poslije mene optužiti da mi samo znamo kritizirati i da ne znamo ništa konstruktivno predlagati, da se od oporbe ne može čuti, da se samo treba čuti ono što treba napraviti, odnosno što bi trebalo biti, ali ne i što i kako to postići. Ali ono što je tragedija, kolegice i kolege, i to je zapravo dio jedne naše političke nekulture je to kada oporba nešto i predlaže, da se to ne uvažava zbog toga što to predlaže oporba. I nije problem, nek to na kraju bude onda prijedlog i vladajućih, ali bojim se da to često ne dopire ni do te razine. Kolegica Romana Nikolić i ja smo recimo, primjerice, kritizirali i to vrlo vokalno ovdje zakon o predškolskim ustanovama, odnosno o predškolskom odgoju i to smo pokušali prenijeti i na lokalnu razinu, odnosno pokušali smo ukazati koji su nedostaci na lokalnoj razini. I evo, samo za vašu informaciju, ali i informaciju hrvatske javnosti, grad Osijek je jedini od 4 velika grada koji ne sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje. Ne zato što mi želimo poticati privatne vrtiće, nego zato što u gradskim vrtićima jednostavno mjesta nema. 5 000 djece godišnje ostaje van predškolskog odgoja, ne zato što neće nego zato što mjesta nema. I onda jedan od 4 najveća grada to ne radi, odnosno ne pomaže roditeljima da im cijena, ako već moraju dijete dati u privatni vrtić ili obrt za čuvanje bude približno ista kao oni koji to mogu učiniti u gradskim ustanovama. Imali smo primjer jedne majke koja je došla u Osijek sa svojim mužem i djetetom, dakle doselili su se u Osijek, nemaju baka servis na halo, nemaju izbora, nemaju kome ostaviti dijete, dijete nije moglo dobiti vrtić zato što majka u tom trenutku nije radila, kad je posao dobila, tada je bilo kasno, upisi su prošli. Je li tako potičemo demografiju? Tim više što majka sada mora raditi samo za vrtić. Znači njihov budžet, majka je dobila u međuvremenu posao nije obogaćen, nego sve što ona zaradi odlazi na vrtić. Ako ćemo u tim okvirima pričati o demografskoj politici, onda, kolegice i kolege, odmah možemo ugasiti svjetlo. A ovaj rebalans proračuna, niti proračun, a Boga mi, sada niti rebalans ne daju nikakve naznake da se ova Vlada ozbiljno želi uhvatiti ukoštac s ovakvim problemima. I onda će vam reći, ne, ne, ne, Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa širenje kapaciteta vrtića, ali kolegice i kolege, natječaji već kasne. Ajde pretpostavimo da su danas raspisani, svi. Da se jave jedinice lokalne samouprave koje su i vlasnici vrtića, dajem vam to samo kao primjer. Da sve prođe bez greške, znači da oni sredstva dobiju, da raspišu natječaje za izvođače, da se izvođači jave, da nema žalbi na natječaje, znači da sve prođe maksimalno brzo koliko može, prvi vrtićki kapaciteti koje ćemo vidjeti, novi su tek 2026. ili '27. ovisno o modalitetu realizacije, odnosno koliko izvođač to brzo može napraviti. Znači mi pričamo tu o 4, 5, 6 godina koje moramo čekati. U međuvremenu nikakvih kompenzacijskih mjera nema. I sad ćete mi reći da je ova Vlada demografski osjetljiva, da brine, recimo o demografski ugroženim sredinama u Hrvatskoj, kakav je recimo, Osijek, ne. Ja to u ovom proračunu ne vidim. A proračun, na kraju dana, kolegice i kolege, je osobna identifikacijska isprava svake vlade, politička. Jer tu nije ono što mi propagiramo ili želimo ili što smo svjetonazorski, u proračunu je ono što želimo napraviti. A što u ovom proračunu radimo? Samo krpamo rupe. Samo presipavamo iz šupljeg u prazno i nadamo se da će držati što duže. Dugoročno, ovo je promašaj, dugoročno, ovo nikom ništa dobro donijeti neće. I žao mi je što ćemo sa strane vladajućih često čuti tu optužbu da ništa ne predlažemo, da ništa, da nikakvih konkretnih prijedloga nemamo, da ćemo se samo, eto, pjeniti oko toga što bi trebalo biti. Ali, kolegice i kolege važno je pogledati se u oči sada i reći iskreno, i svi oni prijedlozi koji drže vodu i svi oni prijedlozi koji imaju glavu i rep i svi oni prijedlozi koji bi mogli pridonijeti boljitku se ignoriraju od vladajućih zato što dolaze od oporbe. Ja mislim da nije sramota reći da je netko vidio neku grešku ili netko predložio nešto dobro, dapače za svaki prijedlog vladajućih koji ocjenjujem dobar ću glasati ili od oporbe tako je svejedno, ali na kraju dana mislim nas je premalo da se gubimo u nekim politikantskim raspravama oko toga što je tko napravio ili nije ili je mogao ili je želio ili tako je svejedno. Moramo biti orijentirani prema naprijed, moramo gledati što možemo napraviti sada i sa resursima koje imamo. A bojim se da ovaj rebalans je daleko od toga odnosno da nam pokazuje svu bezidejnost vlade, sav nedostatak vizije vlade i na kraju da ćemo barem još jedan rebalans proračuna morati imati baš zbog toga što nas vladajući nisu htjeli poslušati u nekim krucijalnim elementima proračuna. I zbog toga Klub zastupnika Socijaldemokrata neće moći podržati ovakav rebalas.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče i rizničaru, evo pred nama je, poštovane kolegice i kolege, pred nama je rebalans ili izmjena i dopuna proračuna RH za 2022. sa projekcijama za '23. i '24. isto tako i Zakon o izvršavanju državnog proračuna zajedno sa korisnicima, a isto tako izvršenje proračuna za 2021. godinu. Prihodi državnog proračuna kao što ste vidjeli temelji se u 2022. na očekivanom kretanju gospodarske aktivnosti uzimajući u obzir fiskalne učinke poreznih izmjena u okviru sustava poreza na dodanu vrijednost i trošarinskih propisa, a cilju ublažavanja inflatornog pritiska na stanovništvo i gospodarstvo. Sam ovaj zakon o izmjenama i dopunama zapravo je temeljen na Zakonu o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 1. travnja 2022. i unatoč tome što kolege kažu kako je izmjena proračuna, a i to je tako i kad se je donosio proračun, da je bezidejan, da je neadekvatan, da imaju puno više boljih i pametnijih prijedloga nismo vidjeli da su ti prijedlozi bili toliko pametniji i značajniji da su se mogli pohvaliti da bi oni značajno bolje poboljšali ili napravili neki dokument koji bi bio održiv. Naime, kao što sam i u replici ministru kazala vrlo brzo se zaboravlja da je u prethodnoj i '20. i '21. dakle pandemijskim godinama se, su se održavale i radile porezne reforme i vrlo brzo se zaboravlja da i tada se rasterećivalo kako gospodarstvo tako i stanovništvo i na taj način zapravo omogućavalo da se svi oni utjecaji koji su bili da bi se dovelo do toga da se povećaju kako osobni dohoci, a isto tako i da bi se stimulirala i investicije i gospodarstvo u cjelini. Pa je sukladno tome to gospodarstvo pokazalo zaista veliku otpornost, a opet zahvaljujući mjerama koje pravovremeno su bile poduzete u prethodnom razdoblju gdje su se onda i ti poduzetnici, a i zaposlenici stimulirali i potpomagali sa mjerama koje je vlada radila, pa onda kad govorimo o tome što je pandemija učinila spominjemo više puta koliko je, koliku je rupu proizvela dakle od nedostajućih prihoda i od onih stimulansa preko 42 milijarde. Dakle, ove izmjene i dopune proračuna sada su napravljene na način da se istovremeno ovaj porez na dodanu vrijednost itekako znatno smanjio za veliki dio dobara i usluga isto tako i na energente što je jako utjecalo na to da i trebalo je pomoći da se upravo inflatorni pritisci koji su bili već tada prisutni da i cijene zapravo ne budu zapravo toliko, toliko značajno u porastu. Međutim, novim planom ipak i u realizaciji samog proračuna za ova prva 3 mjeseca vidljivo je da je došlo do povećanja prihoda i ovim izmjenama su prihodi povećavaju za 6,6 milijardi kuna, od toga 1,9 milijardi kuna je upravo od prihoda od PDV-a jer je normalno osnovica veća.

Ostali dio zapravo dolazi od sredstava koja su iz europskih fondova. U rashodovnom smislu i u rashodima ovim izmjenama ukupni rashodi povećavaju se za 10,9 milijardi kuna tako da oni sa 173,8 rastu na 184,7 milijardi kuna. Više puta je ovdje spomenuto da je da najznačajniji stavka je upravo za rashode za zdravstvo. I kada gledamo ono što se financira dakle iz općih prihoda, a to je 9,2 milijarde kuna.

Za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje milijardu i pol. Popunjavanje robnih zaliha za skoro 800 milijuna kuna, a to je uključivo i stambeno zbrinjavanje izbjeglica. Isto tako vidimo da je sa postignutim odnosno sa sporazumom sa sindikatima se poštuje i povećanja rashode za zaposlene od 4% što u osnovnom i srednjem školstvu iznosi preko 550 milijuna kuna. U tijelima državne uprave porast cijene energenata zahtijevaju nova sredstva od skoro 245 milijuna kuna, a isto tako potpore u sektoru poljoprivrede iznose oko 200 milijuna kuna.

Zatim za sport i za upravljanje nekretninama te osiguravanje zaliha plina i programa nacionalnih manjina. Sve to upućuje da su zaista najveći korisnici i potrošači upravo zdravstvo, a zatim socijalna zaštita, jer moramo napomenuti da je oko 3,8 milijardi kuna se izdvojilo za mirovine i projekte u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali upravo što je u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te opće javne usluge, ekonomske poslove itd. Dakle, kada sagledamo ono tko je najveći potrošač kao što je zdravstvo točno je, točno je da je potrebno napraviti isto tako i temeljitu analizu. Ali isto tako moramo biti svjesni da se određene radnje i određene reforme nisu mogle provoditi u vrijeme pandemije. I pitam se da li bi itko to se bio usudio napraviti u vrijeme kada i ovako smo imali previše umrlih. Kada pogledamo u samim izmjenama i dopunama proračuna dakle manjak proračuna bit će, planiran je u visini od 13,7 milijardi kuna što je za 4,3 milijarda više u odnosu na prethodni plan.

Međutim, on će biti i dalje u okviru onoga koji je zadan, dakle ispod 3% i iznosit će 2,9% BDP-a što je ispod 0,9% odnosno postotnih bodova više nego što je to bilo u 2022. sa osnovnim planom. Kada govorimo o samom Zakonu o izvršavanju državnog proračuna ovdje bih još spomenula da je Povjerenstvo za fiskalnu politiku isto tako dalo svoje mišljenje, dva mišljenja koja se odnose jednako tako i za prijedlog godišnjeg izvještaja i za 2021., a isto tako i za rebalans gdje kao što se navodi u samom izvješću dakle jednako tako spominju reforme u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, a isto tako i upozoravaju na određene rizike koje sam proračun i same izmjene su itekako već ugradile u velikom dijelu onoga što sam rebalans i pokazuje. Zakon o izvršavanju napomenula bih da on je na ovaj način kao što je ministar napomenuo on se potpuno mijenja dakle, usklađuje se sa Zakonom o proračunu koji je donesen, a i stupio na snagu na početku ove godine i na taj način zapravo sam Zakon o izvršavanju omogućava puno bržu i efikasniju primjenu određenih odredbi, pojednostavljuje neke procedure, mogućnosti da korisnici na koji način mogu upravljati u razdoblju od nekoliko godina dakle trogodišnjem najmanje razdoblju sredstvima koje eventualno imaju na raspolaganju iz europskih fondova itd. Dakle, sve ono što je Zakon o proračunu predvidio sada Zakon o izvršavanju to zaista i omogućava da se primijeni u samom rebalansu. Ono što još bih napomenula za samo izvršenje 2021. dakle, 2021. iako nam se čini da je davno završila zapravo je 2021. i ostvarena u iznosu od 154,1 milijardu kuna ili 0,3% više od plana u odnosu na prethodnu godinu, dakle ti su prihodi povećani čak za 17,1%, rashodi su bili ostvareni u visini od 169 milijardi kuna i to je 97,5% planiranih rashoda. Ono što valja napomenuti, dakle 2021. je bila isto tako vrlo zahtjevna i teška godina, međutim, ono što je značajno za reći da je upravo najznačajniji rashodi u 2021. izvršeni su unutar programa mirovine i mirovinska primanja od 43,5 milijardi kuna, dok je za rashode za zaposlene, uključujući i ove u osnovnim i srednjim školama bilo izdvojeno 33,5 milijardi kuna. Na pozicijama Ministarstva zdravstva, bilo je izdvojeno preko 17,5 milijardi kuna, od čega je preko 6,4 su bila ona dodatna sredstva za podmirenje dijela dugovanja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač RH. Dakle, u toj takvoj godini, ono što sam prethodno napomenula su se i dovelo se i do nekih promjena, kako u poreznom, dakle u fiskalnoj politici, gdje je došlo do značajnih promjena i u opterećenju odnosno rasterećenju poduzetnika i građana. Sve to moramo napomenuti da su u 2021. su povećani rashodi isto tako, za nabavu aviona, a isto tako, da su i milijardu i pol bile kompenzacijske mjere za jedinice lokalne samouprave što nikako ne smijemo zaboraviti. Evo, sukladno tome, koliko god netko mislio da je jednostavno, ovo je [[Upadica: Hvala.]] HDZ će prihvatiti ovaj prijedlog izmjena i dopuna.

Sabora, kolegice i kolege, uvaženi predstavniče Ministarstva financija. Kao što svi znamo, državni proračun je dinamično područje i mora pratiti krvnu sliku društva i gospodarstva, pa u tom smislu danas raspravljamo i o ovom prvom ovogodišnjem rebalansu. Državni proračun za 2022. koji smo donijeli 8.12.'21. predviđao je prihode u visini od 164,5 milijarde kuna, a rashode od gotovo 173,8 milijardi te proračunski manjak u iznosu od 9 ili 2,6% BDP-a. Navedeni manjak planirao se financirati razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplatom zajmova. Rebalansom o kojem trenutno raspravljamo, proračunski prihodi povećavaju se za 6,6 milijardi kuna ili 4%, a rashodi za 10,9 milijardi kuna tako da projicirani proračunski deficit će biti povećan sa planiranih 2,6 na 2,8. Rebalans se pojednostavljeno, može svesti na 3 glavna razloga. Energetska kriza, dogovor sa sindikatima o rastu osnovice plaća te rashodi koji se tiče zdravstva. Svakako treba napomenuti i rashode koji obilježavaju saniranje posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi uslijed rata u Ukrajini, primjereni prihvat i zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica, osiguranje zalihe plina, nabava robnih zaliha, povećanje osnovice za obračun plaća u državnim i javnim službama za 4% od 1.5. te osiguranje sredstava za mjeru ublažavanja rasta cijena energenata, uključujući i subvencioniranje cijene plina te naknadu za ugroženog kupca energenata. Dobar dio iznosa koji je obuhvaćen ovim rebalansom, tačnije 3,12 milijardi kuna, odnosi se na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, tako da će novi ministar imati pozamašna sredstva od kojih se nadamo da će ih iskoristiti na pravi način. Ističem kako je pozitivno prihvaćeno financiranje prijelaznog razdoblja odnosno projekta Zaželi. O važnosti ovog projekta više puta sam za ovom govornicom govorila i jednako tako, spomenula u raspravi o Državnom proračunu za 2022. pa im je neizmjerno drago da je glas sa terena, naročito ruralnih područja koji sam ovdje prenosila, shvaćen i prihvaćen. Nije naodmet spomenuti i sada da je kroz prethodne dvije faze ugovoreno 748 projekata. Zaposlilo se više od 9 800 teže zapošljivih žena koje su brinule od 79 hiljada starijih i nemoćnih osoba diljem naše zemlje. Ovi hvale vrijedni projekti su se u pravilu provodili, kao što sam rekla u teže dostupnim i ruralnim područjima, u područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Program je višestruko koristan, kako iz perspektive zaposlenih žena, tako iz perspektive korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnijem položaju i često zaposlene žene i korisnici znali su reći da je ovo konkretan i iznimno opipljiv projekt koji treba da se nastavi. Iz tog razloga važno je nakon kratke prijelazne faze da dođemo do sigurnije, one koja će se dominantno financirati sredstvima EU i kao što sam rekla, koji će biti dugotrajniji. Naknada za ugroženog kupca energenata također je mijenjana te se sa inicijalnih 120 milijuna povećala na nešto više od 380. Status ugroženog kupca odnosno pravo na sufinanciranje troškova energenata može ostvariti korisnik zajamčene minimalne naknade, te korisnik osobne invalidnine do najviše 400 kuna mjesečno. Svi smo naravno svjesni da ova mjera nije rješenje problema već eventualno njegovo ublažavanje, ali i svakako nešto što treba istaći. Kao pripadnika i predstavnica srpske nacionalne manjine ne mogu ne pohvaliti povećanje sredstava na kontu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina naročito onih koji se tiču programa za nacionalne manjine. Međutim i dalje brine činjenica da je za potporu borbi protiv zločina iz mržnje namijenjeno nešto manje od 170 hiljada kuna što je svakako značajan napredak u odnosu na inicijalnih 40 hiljada kuna. Izvještaji apsolutno svih nadležnih tijela pučke pravobraniteljice, spomenutog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pa i neka tijela međunarodnog karaktera kakav je recimo savjetodavni Odbor za provedbu okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina govori da se stanje u sferi zločina iz mržnje pogoršava iz dana u dan i zato je možda mišljenja sam trebalo izdvojiti i značajnija sredstva na ovoj stavci. Tako i prema dostupnim statističkim podacima MUP-a tokom 2021. godine postupano povodom 101 kaznenog djela motivirano mržnjom, kaznenih djela sa elementima zločina iz mržnje i kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju, dok je tokom 2020. zabilježeno 87 ovakvih djela. Ovdje dakle govorim o kaznenoj sferi pa se trebamo nadam se složiti da je spomenutih 170 hiljada kuna za potporu borbi protiv zločina ipak nedovoljno. Ratno stanje na žalost iz ljudi zna izvući ono najgore, da neki žive na muci drugih, moralne izopačenosti dobivaju posebno mjesto, loši ljudi u ovakvim situacijama ne prežu ni od čega, pa tako i u medijima možemo pročitati o situacijama koje govore o povećanju trgovine ljudima. Trgovci ljudima se miješaju sa stanovništvom, nude prijevoz i naravno rastu strahovi da bi oni koji su bili dovoljno sretni da izbjegnu smrt u Ukrajini mogli biti žrtve trgovaca ljudima. To je sigurno dugotrajna prijetnja i za žene i za djecu na ovom području. Ta prijetnja pojačana je sukobom i UN-ova Međunarodna organizacija za migracije već je upozorila izbjeglice koji bježe iz zemlje da se čuvaju takvih trgovaca koji žele iskoristiti kaotični egzodus. S tim u vezi nejasno mi je da u ovom rebalansu imamo smanjenje sredstava predviđenih za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovine ljudima na 255 hiljada kuna. Bez obzira što se proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja povećao za 15 milijuna kuna iz nekih razloga nije bilo prostora da se poveća iznos namijenjen za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina bez obzira što pojedinci misle o manjinskom obrazovanju mislim da bi bilo dobro povećati sredstva namijenjena predškolskom odgoju za djecu pripadnike nacionalnih manjina jer se sredstva i dalje dodjeljuju prema formulama ispod podzakonskih akata s krajem devedesetih godina. Nakon popriličnog oporavka hrvatskog gospodarstva od posljedica pandemije corona virusa u 2021. tokom 2022. pojavili su se novi izazovi poput geopolitičkih napetosti, nastavka poremećaja u opskrbnim lancima, nestabilnosti financijskog tržišta a sve se to događa u okolnostima rastućih inflacijskih pritisaka. Navedeno naravno rezultira snažnim izazovima u kreiranju ekonomske politike, pa tako i fiskalne politike koja svojim alatima treba pravovremeno odgovoriti na tekuće i projicirane društveno-ekonomske promjene u domaćem i inozemnom okruženju.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, kolegice i kolege.

Te dvije pohvale su bile ovako: prva program poticanja oporavka u iznosu od 2 milijuna kuna.

Naravno, to nije uspjelo, na žalost i dalje imamo negativne trendove što se tog tiče. Druga pohvala se odnosila na povećanje budžeta za borbu protiv korupcije. Za ovu stavku izdvojili ste 18%

Znaju li hrvatski građani da je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u zadnjih šest godina pao sa 43 na 38%, jedan je od najmanjih u EU. Sve više naših umirovljenika živi ispod ruba siromaštva iako se čak 17 i pol milijardi kuna poreznih prihoda transferira za pokriće mirovina. Znaju li hrvatski građani da se dubioza u zdravstvenom sustavu netransparentno širi i stvari se, ministri se skrivaju kao zmija noge. Izvjesno je da će se kroz doprinose skupiti oko 22 milijarde kuna, te još oko pet milijardi kroz participacije dopunsko, zdravstveno dotacije iz proračuna predviđene zakonom.

To je recimo jedan od razloga zašto smo mi trebali raditi rebalans koji sada radimo. Vlada se također hvalila kako će udio javnog duga u BDP-u padati sljedećih godina i to na razine koje su među najmanjima u Europskoj uniji. Nakon Milanovićeve Vlade koja je državu zadužila između 70 i 80 milijardi kuna mislili smo da gore ne može. Međutim, u ovom nas je demantirao Andrej Plenković sa svojom trgovačkom koalicijom koji će od 2016. u svom mandatu državu zadužiti za preko 100 milijardi kuna. Pa gdje je taj novac? Po čemu je Hrvatska bolja zemlja nakon trošenja tog silnog bogatstva? 100 milijardi kuna smo mogli imati svog novca pod kvalitetnim upravljanjem državnom imovinom, ali nismo. Tu uprihodimo sramotnih 2,4 milijarde kuna. Iz proračuna je vidljivo da ćemo na kamate za ove dugove izdvojiti 7,3 milijarde kuna što je dovoljno da se svakom maloljetnom djetetu u Republici Hrvatskoj uvede dječji doplatak od 850 kuna mjesečno i to bi bila prava mjera i pravo svakog djeteta, a ne socijalna kategorija i ovo što dajemo što ničim ne potiče naše ljude da ostanu u Hrvatskoj. Ovo bi bila jedna od dobrih mjera. Također u proračunu se spominje iznos od 790 milijuna kuna za zbrinjavanje povratnika prognanika, izbjeglica a taj iznos se iduće godine penje na preko milijardu, pa preko 3 godine ćemo doći na nekakvih 3 milijarde kuna. Tada nismo znali o kojim se prognanicima, izbjeglicama radi. Ja sam tada više puta postavljao pitanja, nitko mi nije znao dati odgovor. Ali nakon užasnog rata u Ukrajini i dolaskom određenih izbjeglica u Republiku Hrvatsku dobro su došli i treba im pomoć, samo se postavlja pitanje je li Vlada što znalo o situaciji u Ukrajini prije nego što je o tome obavijestila hrvatske građane, pa to stavila u stavku proračunsku? To je pitanje.

Uložili ste vi 100 milijuna kuna za poticanje stvarnog ili funkcionalnog spajanja lokalnih jedinica. Jel' znači da prije nisu bile funkcionalne? Pa nisu. Pa treba ih ukidati ako nisu funkcionalne, a ne ulagati dodatnih 100 milijuna kuna. Tisuće stranica raznih dokumenata i raznih nebuloza koje ozbiljno mirišu na korupciju, umjesto korištenja povijesne prilike da u EU fondova pokrenemo Hrvatsku i stavimo na staze održivog razvoja i demografskog oporavka, iz proračuna i rebalansa izvjesno je kako ćemo izgubiti dodatnih 4, 5 godina te još dublje zapasti u strukturne probleme. Kada je u pitanju rebalans o kojem danas razgovaramo, rashodi proračuna rastu za 6,6 milijardi kuna.

Šteta je jedino za ministra Beroša i njegovu ekipu da Vlada na žalost mora poštovati ovaj limit, dobio bi on i više novaca za svoje crne rupe u zdravstvu. Već smo više puta upozoravali kako su prihodi proračuna već ozbiljno ovisni o pomoći iz EU. Nas koji nemamo planove da tada budemo po bruxelskim uredima i veleposlanstvima jako zanima kako će nam javni sustavi i tada funkcionirati. Te je mišljenje Bruxellesa i pogled od tamo najvažnija smjernica za upravljanje Hrvatskom ministre to ste na žalost pokazali vi jučer kada ste rekli kakvu inflaciju ubrzava i bit će dvoznamenkasta. Mi se borimo za sebe. To što će profesori i umirovljenici dobiti povišice koje su značajno manje od inflacije, to nikoga ne brine. Vlada se jutros hvali kako će umirovljenicima udijeliti milostinje od skoro pola milijarde kuna za subvencije za energente, a razlike između inflacije i mirovina je za nekoliko puta veća od toga. Mi smo dizali mirovine za 2,5%, uložili 900 milijuna kuna kada nam je inflacija bila preko 10% Pa to nije nikakva pomoć, moramo biti realni. Najveći izvor dodatnih prihoda za financiranje ovog rebalansa su porezi među kojima je i veći porez na dobit od preko 800 milijuna kuna. Znači, opet dodatni pritisak na gospodarstvo. Ja ne znam jel' hrvatski građani znaju da naši iseljenici po Eurostatu 3 puta više novaca uplate u Hrvatsku nego svi strani investitori.

Ali evo izdvojimo 16 i pol tisuća kuna za borbu protiv korupcije. Što bih još tu mogli? Pa najveći korisnik ovog rebalansa trebamo napomenuti da je opet zdravstvo. Kada se usvajao proračun istaknuli smo kako je on nerealan u dijelu zdravstva, kako će rupa u zdravstvu iznositi više milijardi kuna što se sada i potvrdilo s tim da se pokrivao samo dio te crne rupe. Ostatak se ostavlja za buduća razdoblja, a Beroš i njegove cvjećarke i pusti konzultanti i dobavljači nastavljaju po starom. Što je sa reformom zdravstva? Pa taj Beroš će nam zaviti cijelu državu u crno sa svim manifetlucima. O transparentnosti našeg proračuna koji je kupus od nekoliko stotina stranica najbolje govori činjenica da je najveća pojedinačna stavka povećanja ima naziv pazite ovo prijenos između proračunskih korisnika istoga proračuna točka. Tko shvati šta je to nek' obavijesti javnost, ja bih isto volio znati.

Htjet će ići u prosvjede, ali će onda stupit na glavnoga tipa za sprječavanje prosvjeda, sve će past na našeg dragog ministra Vilija koji će vjerojatno uvest obvezne covid potvrde, držat narod na uskoj uzici tako da se ne bi slučajno mogli pobunit ono da ne izađu na ulice. Sljedeći klub zastupnika biti će onaj Za pravednu Hrvatsku, a govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Ne mogu, a da ne započnem svoje današnje izlaganje jednom rečenicom koja se većini neće svidjeti. Naše građane ubija inflacija, dok država ubire sve više poreza i bjesomučno ih troši. To je moje viđenje današnjeg rebalansa. Ukupni prihodi Državnog proračuna povećavaju se za 4%, odnosno 6,6 milijardi kuna. Prihodi države, dakle od poreza na dodanu vrijednost kojeg ubire država rastu za 1,8 milijardi kuna i ukupno iznose 62,6 milijardi kuna, a prihodi od doprinosa koje ubire država povećavaju se za 1,9 milijardi kuna i ukupno iznose 28 milijardi kuna. Kad je već država ubrala više novca red je da ga više i potroši. Doduše potrošit će se više negoli se ubralo, pa je 9,2 milijarde ukupno povećanje rashoda naše države. Podatak da je inflacija u Hrvatskoj u travnju dosegla 9,4% nije bio nikakvo obrazloženje jer je bilo očigledno kako se započeti višemjesečni rast potrošačkih cijena neće lako zaustaviti. Trend rasta cijena do sada je reflektirao poskupljenja koja su još tijekom 2021. godine počeli uzrokovati globalni zastoj i o lancima opskrbe, a sada podaci integriraju i posljedice geopolitičke krize izazvane ratnom agresijom na Ukrajinu. Iako se većina domaćih ekonomista u svojim analizama pokušava držati konzervativno, te ostaju kod prognoza umjerenog rasta cijena sada postaje jasno kako u Hrvatskoj trebamo ipak očekivati prelazak inflacije čak i na dvoznamenkasti broj što nam očito neće danas priznati niti Ministarstvo financija, a niti Hrvatska narodna banka. Građani su već dugo u strahu i zdrava logika im ukazuje da nismo spremni dočekali ovu krizu. A zašto nismo? Naši građani već dugo godina čekaju obećane im promjene, očekuju reformu zdravstva, očekuju reformu pravosudnog sustava, reformu poljoprivredne politike, reformu uprave. Što smo dobili kroz sve ove godine? Mrvice sa stola. O zdravstvenom ću sustavu nešto kasnije obzirom je i on jedan od razloga rebalansa. No, prvo želim govoriti o prehrambenoj ovisnosti naše zemlje, jer me ona daleko najviše brine. Njemačka ministrica primjerice, ministrica gospodarske suradnje i razvoja Svenja Schulze upozorila je ovih dana sasvim realno u razgovoru za Bild da svijetu prijeti akutna kriza zbog vrtoglavih cijena hrane. Situacija je vrlo dramatična zbog pandemije corona virusa, ekstremnih suša i rata u Ukrajini, cijene hrane u svijetu porasle su za trećinu i sada su na rekordnoj razini. Svjetski program za hranu trenutačno procjenjuje da više od 300 milijuna stanovnika pati od akutne gladi i stalno mora korigirati brojke povećavajući svoje procjene. Gorka je poruka da nam prijeti najveća kriza glasi od Drugog svjetskog rata. Jednako tako komentirala je i je li u redu da primjerice Njemačka žito pretvara u zeleno gorivo kada diljem svijeta ljudi umiru od gladi. Nitko ne želi biti odgovoran za povećanje broja gladnih u svijetu, moramo prestati stavljati hranu u spremnike automobila bilo da je u pitanju pšenica, palmino ulje, repica ili kukuruz. Udio od 4,4% goriva su hrana za ljude i za životinje. To bi trebalo svesti na nulu, ne samo u Njemačkoj, nego što je više moguće na međunarodnoj razini. U Njemačkoj svake godine u spremnike automobila ulijevaju 2,5 milijardi litara goriva iz biljnih ulja. To je gotovo polovica žetve suncokretova ulja u Ukrajini dodala je. Putin koristi glad da bi vodio rat. Iskorištava činjenicu da mnoge zemlje diljem svijeta ovise o ruskim i ukrajinskim poljoprivrednim proizvodima. Ukrao je žito iz Ukrajine i izvozit će ga u zemlje koje su nedvojbeno pro ruski naklonjene. Na Općoj skupštini UN-a 40 zemalja u kojima živi polovica svjetskog stanovništva nije osudilo Putinovu agresiju. To je konkretan rezultat ranjivosti na ucjenu hranom, također je izjavila. A što je sa Hrvatskom? Stiže li i nama mega kriza i što će po tom pitanju pozitivnoga donijeti ovaj rebalans? Inflaciju u Hrvatskoj na svojoj koži najviše osjećaju građani, cijene rastu, potrošačke košarice sve su skuplje, a kraj se barem još za sada u ovim geopolitičkim odnosima nikako ne nazire. Krize imaju različita izvorišta, pa je tako kriza 2008. odnosno 2009. imala izvorište u padu tržišta loših kredita u SAD-u i to se prelilo na cijelu EU pa i na Hrvatsku. Od krize iz 2009. gdje je bruto domaći proizvod pao više od 13% Hrvatska se oporavljala otprilike šest godina. Sada imamo taj šok rasta cijena prije svega energenata. Energenti čine oko 65% ukupnog rasta svih cijena i taj energetski šok koji sada doživljavamo može voditi prema smanjivanju ekonomske aktivnosti što će također imati svoje posljedice. Agresija Rusije na Ukrajinu je dodatno opteretila tržište, pa sada postoji niz različitih manipulatora koji misle da mogu zaraditi na nafti pa je kupuju po visokim cijenama kako bi je preprodali po još višim cijenama. Europa pa i Hrvatska bile su ovisne o prilično jeftinom ruskom plinu i teško je sada promijeniti tu naviku potrošnje ruskog pline i okrenuti se nekim drugim energentima posebice ako ste zemlja poput Hrvatske koja je ograničavala svoje građane da se energetski osamostaljuju, a paralelno prilično slično kao i u nekim drugim prilikama ipak pogodovala određenim pojedincima. Naše građane zanima odgovor na pitanje jesmo li na vrhuncu poskupljenja cijena hrane i energenata ili nas vrhunac tek čeka? Da je proizvodnja hrane bila naša lokalna stvar u koju smo mudro i sustavno ulagali zasigurno ne bismo došli u današnju situaciju ovisnosti o cijenama i količinama koje nam diktiraju druge zemlje. Jednako tako da nismo pogodovali velikim sustavima na uštrb malih obiteljskih gospodarstava zasigurno nas ne bi brinuo nedostatak osnovnih životnih potrepština poput mlijeka, mesa. Oni koji nemaju dovoljnu proizvodnju hrane danas imaju ozbiljne probleme. Na hrvatsko tržište je zbog niskih cijena dolazila zamrznuta piletina iz Brazila, govedina iz Argentine što je sve skupa prilični nonsens. Hrvatska ima velike potencijale za proizvodnju hrane, a vladajući su obvezni organizirati lokalnu proizvodnju hrane. Javna nabava u Hrvatskoj do sada je preferirala niske cijene, pa su javne ustanove kada su nabavljale hranu kupovale piletinu iz Brazila jer je bila najjeftinija. No, je li to dobro za domaće tržište, za ljude koji to konzumiraju, za hrvatsku ekonomiju? O tome nitko nije ni razmišljao. Zbog toga se sada stvari tektonski mijenjaju i u narednim godinama ćemo vidjeti kako će se ta monetarna politika i smanjivanje novca u opticaju i utjecati na inflatorna kretanja i općenito na tržište. A sada nešto malo o zdravstvu. Jednostavno moram reći nekoliko riječi o uređaju namijenjenom KBC-u Sestre milosrdnice pohvalno naravno jer se radi o nabavci zdravstvene opreme za Vinogradsku bolnicu, ali taj isti uređaj je preplaćen za 111% Spomenimo i činjenicu da je USKOK pokrenuo izvide i u slučaju spornih isplata Ministarstva zdravstva tvrtki Kuspis u vlasništvu ministrova prijatelja Vinka Kujundžića koji je dobio ugovore za nadogradnju informatičkih programa. Kuspis je posao koji je obavljao samo 12 dana naplatio basnoslovno 1,75 milijuna kuna s tim da im je novac isplaćen još 2020. godine. Prema izvješću Državne revizije iz isplatnih dokumenata na temelju kojih su obračunate usluge i ispostavljen plaćen račun nije jasno koliko je osoba i u kojem opsegu, ali i u kojem vremenskom intervalu obavljalo te usluge pa su stoga izdali nalog Ministarstvu da provjeri istinitost ispostavljenih računa prije nego što se oni podmire.

U međuvremenu hrvatska javnost doznaje da je spomenuti Kujundžić blizak prijatelj ministra Beroša, te da njih dvojica ipak ljetuju zajedno u istom mjestu. Inače je tvrtka Kuspis izrasla iz tvrtke London Kuspis čiji su suvlasnici Vinko i Maja Kujundžić, a njezino je poslovanje procvalo 2018. godine kada je Beroš postao pomoćnik nekadašnjeg ministra zdravstva Milana Kujundžića. Ministar zdravstva nije riješio probleme s dugovima prema veledrogerijama koji premašuju 5 milijardi kuna, niti se nazire kraj problemima s listama čekanja. Evo sada prije nego što nastavimo veliko mi je zadovoljstvo da nakon dvije godine što nismo imali posjetitelje na galeriji možemo pozdraviti u Hrvatskom saboru studente Fakulteta hrvatskih studija smjera komunikologije u sklopu kolegija poslovno komuniciranje, pa predlažem da ih pozdravimo pljeskom. [[Pljesak]] I sada ćemo nastaviti sa radom, pa će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

Pozdrav studentima komunikologije. A pitala sam dakle jutros što će ministar učiniti odnosno što će država učiniti ukoliko dođe do podizanja kamatnih stopa ECB-a i ako to proizvede recesiju znači dodatnog podizanja kamatnih stopa i ako to proizvede recesiju, pad proizvodnje, povećanje nezaposlenosti i rast javnog duga da li ćemo imati mogućnost provođenje anticikličkih politika koje bi osigurale kompenzatorni rast javne potrošnje ili će nastaviti se s sprovođenjem politika financijske konsolidacije i ispravila europskog semestra Pakta o stabilnosti itd. Znači da znamo da je koronom da su ta pravila suspendirana. Ministar je odgovorio da se to već zbiva. Znači to je točno. Znači, ali ono pitanje je bilo znači koliko će se dizati kamatne stope pogotovo znači nakon uvođenja eura. Ono što moramo primijetiti i što su mnogi ovdje govorili je da uistinu od onih 5 kriterija konvergencije stabilnost cijena, kamatne stope, deficit, javni dug, stabilnost tečajnih stopa koje Ugovor iz Maastrichta 1992. godine propisao za pristupanje novih članica u Europsku monetarnu uniju ili ulazak u eurozonu Hrvatska godinama zadovoljava kriterij javnog duga ispod 60% BDP-a zadnjih godina odnosno od corona krize ne zadovoljava ni kriterij deficita opće države ispod 3% BDP-a, a od ove godine ne zadovoljava nije važan treći kriterij znači po makro ekonomskim implikacijama najvažniji kriterij vezan uz stabilnosti cijena koji kaže da stopa inflacije ne smije biti viša od 1,5% od prosječne stope članice sa najnižom inflacijom u prethodnoj godini i prema postojećim trendovima izgledno je da će od stupanja tog kriterija biti prema kraju godine još izraženije. Ja ću upozoriti da u samom, znači samoj definiciji svrhe funkcije cilja i bilo kakve smislenosti HNB-a stoji kao prvi i osnovni cilj, znači kontrola inflacije. Oni se s tim očito ne bave. To očito nije uopće njihovo pitanje, niti oni misle da je to njihov cilj. Oni se uglavnom ponašaju kao da je sve uvezeno, nemamo nikakve mehanizme da to riješimo, a ulaskom u eurozonu HNB će zapravo još više riješiti se bilo kakve odgovornosti i prebaciti svu odgovornost na eurozonu i integracije, daljnje integracije znači u europski i financijski okvir i mislim da tu uopće sama funkcija HNB-a postaje upitna. I mi iz Radničke fronte zapravo pozivamo da se HNB preimenuje, jer on stvarno i suštinski nije Hrvatska narodna banka. No, dakle ono što uopće niti Vlada niti HNB ne misli adresirati je da se od tih znači kriterija konvergenciju uistinu moramo primijetiti ne poštuju niti jedan. A ono što je isto da tako kažem ciničan argument je kada kažete da mi ne zadovoljavamo kriterije konvergencije, da vam onda odgovore da je riječ o tome da sva sreća da zato ulazimo u eurozonu jer mislim da su normalni uvjeti mi niti ne bismo mogli ući u eurozonu jer ne ispunjavamo kriterije konvergencije kao da po nekom načelu mislim neoliberalnih politika mi ne bi trebali ispunjavati te kriterije zbog nekog drugog, nego valjda zbog samih sebe jer onda ne možemo govoriti ni o kakvoj integraciji u financijske tijekove, niti možemo govoriti o nekakvoj konvergenciji ukoliko ulazimo u eurozonu, a nismo za nju spremni. Oni nas guraju u eurozonu pod svaku cijenu bez obzira na kriterije i posljedice uvođenja eura za radnu većinu. U svakom slučaju mi si možemo samo zaključiti da računaju da njihov standard ionako neće bit doveden u pitanje osobito ljudi iz HNB-a koji sami sebi određuju plaće i te plaće su daleko više od bilo kakvih plaća u javnom sektoru igdje. Ministar jest rekao da se udio javnog duga u BDP-u svake godine smanjuje, osim 2020. godine kada je bila corona kriza. Naravno smanjuje se, ali nije ispod 40% koliko je propisano Mastrichtom i zadnjih godina se zbog corone povećao kao i deficit. No sada je uistinu inflacija ključni problem. I kriterij i uvjet kojeg ne zadovoljavamo već sada, a prema kraju godine i približavanju ulaska u euro izgledno je samo da će situacija biti sve gora i gora. Osim naravno ako se dodatno ne dignu kamatne stope i proizvede recesija što će smanjiti inflaciju, ali će narasti javni dug i deficit proračuna. Stvar je dakle u tome i to sam jutros napomenula da je nama u EU kao i drugim zemljama dozvoljeno sada da se ne držimo kriterija iz Pakta o stabilnosti, europskog semestra zbog corone, zbog svih izvanrednih uvjeta. Ali kada se zapravo zbiva inflacija, kada ta inflacija divlja potpuno je izgledno da će na tome se opet početi inzistirati i zapravo mislim gledano iz aspekta zadanih uvjeta koje ovaj proračun je sebi stavio kao okvir mi ne možemo reći da je proračun šokantan niti da je očekivan u okvirima koje je on sebi zadao, ali uopće ne uzima u obzir ono što će doći. Znači, nismo još pali toliko duboko koliko možemo pasti i koliko ćemo pasti pogotovo kada uđemo u euro zonu. I onda ćemo opet kao 2010. do 2015. godine imati produženu recesiju, jer država neće više moći koristiti anticikličke mikro odnosno makro ekonomske poluge, odnosno neće moći poticati agregatnu potražnju kroz javnu potrošnju, investicije. Znači taj neoliberalni pakt o stabilnosti koji ograničava mogućnosti države da se zadužuje, odnosno deficitno financira potrošnju investicije jest uistinu samo privremeno stavljen van snage. Između 2015. i 2019. isto tako mislim često se uopće ne napominje u tim raspravama i zapravo služi za jeftino loptanje između SDP-a i HDZ-a, ali znači između 2015. i 2019. smo imali i konjunkturu kao i ostale zemlje, pa je to razlog zašto se smanjivao deficit, javni dug i onda je došla corona. Sad više nema corone, odnosno nema je u onom simboličkom smislu da se ona nameće kao glavno pitanje i ima inflacije i najavljuje se podizanje kamatnih stopa. S tim u paketu dolazi ponovno vraćanje ograničenja državnoj potrošnji, ali to baš nećemo čuti znači od HDZ-a, to se baš neće reći iako na neki način ministar Marić to rekao na odgovoru na moje pitanje jer je to zapravo realno tako. No, ako se gleda iz sužene perspektive ponavljam onoga što se može, što se ne može mislim ne možemo govoriti o rebalansu na neki negativan način. Ono što bi se moglo napomenuti je, znači kritika neke šire politike koja se ovdje vodi ne progresivne politike, a prije svega tu se misli na porezne reforme koje je potaknuo ministar Marić.

Znači ljudi s plaćama preko 25 tisuća kuna su dobili najviše tim poreznim reformama, 1500 kuna više na plaću, dok su oni s plaćama oko 10 tisuća kuna dobili tek par stotina kuna, a oni s manje tek manje od stotinjak kuna. Znači riječ je uistinu o tome da se onima koji već imaju visoke plaće išlo na ruku ne uzimajući u obzir da je upravo, mislim, u Hrvatskoj gdje imamo neke od najnižih plaća i minimalnih i prosječnih plaća, uistinu važno da se digne plaća većini, radnoj većini, znači radna većina njih, skoro 90% ima plaće niže od 15 tisuća kuna. Ne samo da je to dobro ih nekog aspekta društvene pravednosti, nego je to stvarno dobro iz aspekta ekonomije jer je riječ o ljudima koji troše na osnovne prehrambene, higijenske potrepštine, znači ne na luksuz. Potrošnja je uistinu ono što bi potaknulo naš privredni rast, a kada govorimo o tome kod nas, mi smo stvarno i to je jedan od pokazatelja koliko smo mi siromašni, jako veliki postotak plaće se troši upravo za te osnovne prehrambene i higijenske potrepštine, u bogatijim zemljama taj je postotak puno manji. Kod nas ljudi uistinu troše za ono najnužnije. Takvom poreznom reformom bi se potaknuo i privredni rast, da ne govorimo znači da bi mogli govoriti i planirati pametne društvene i ekonomske politike koje bi išle za tim da potaknemo našu farmaceutiku i zato ćemo mi svojim amandmanom svakako podržati veće investicije, veći iznos za Imunološki zavod koji opet, mislim u tom proračunu, odnosno rebalansu proračuna ostao bez neke značajne cifre iako se navodi da će Imunološki obnoviti, da će izgraditi, mislim da nije realno niti po ovom proračunu niti po rebalansu proračuna. Ili bi se recimo moglo ulagati u prehrambenu industriju, prehrambena samodostatnost će biti sve važnija, a bilo je sasvim izgledno koliko je važna i koliko se na njoj treba raditi u vrijeme korone i sjećam se jedne izjave ministra Marića, koju bih možda uokvirila i stavila evo, kao nekakav relikt, ne znam kakvog trenutka jer sam ju uistinu pozdravila, na početku korone ministar Marić je rekao, sad tek znamo i razumijemo koliko je važno razvijati svoju prehrambenu industriju i farmaceutiku i mi ćemo se orijentirati u tom smjeru. Mislim to je bila ta jedna rečenica, nažalost nakon toga nije baš slijedio nekakav revolucionarni progres u tom smjeru, ali ja bih takvu recimo, politiku sigurno pozdravila. No dobro, to bi bile neke progresivne politike, kažem, u okviru ovom rebalans proračuna nemamo neke, mislim, kritike niti neke komentare jer je to više-manje, a mislim, u granicama, kako se to kaže, mogućeg. U svakom slučaju rebalansom Državnog proračuna za 2022. g. najveće povećanje rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka planirano je, znači za sanaciju zdravstva, 3,5 milijardi kuna, tu samo možemo reći da opozicija stvarno upozoravala da proračun nije realan što se tiče zdravstva, tu su se, bi se svi u opoziciji više-manje složili i upozoravali da će doći do rebalansa što i dolazi, ali je to svakako za očekivati. Za mirovine, znači ono što se u rebalansu povećalo, to je, to je znači, to su rashodi za mirovine, 1,8 milijardi, rashodi povezani s posljedicama rata u Ukrajini 1 milijardu te za rashode za zaposlene 550 milijuna kuna. Svi negativni aspekti nezadovoljavanja ovih uvjeta konvergencije, osobito znači inflacije koje sam spomenula, ne bi se trebali razbiti na leđima najslabijih. Stezanja remenja, znači onog klasičnog, fiskalne kontrakcije, prelamanje tih kriterija na najugroženijima, no znači sada po ovom rebalansu proračuna i u ovom trenutku, mi se bojimo da još ne vidimo ono najgore, je li, da će ono najgore zapravo tek doći. To bi bilo u principu to, znači što se tiče amandmana, tu ćemo se držati nekih svojih standardnih mjesta koja neće nitko upozoravati, a to je koliko se zapravo novaca troši na Crkvu, koliko se troši na opasan povijesni revizionizam, koliko se troši na vojsku, znači i obranu iako smo više puta upozoravali, mislim da je taj apsurd da je ulaskom u NATO savez rečeno da ćemo izdvajati puno manje novaca, da smo sigurniji pa se navodilo da bismo da imamo vlastitu vojsku trebali izdvajati oko 3% BDP-a, sada izdvajamo preko 2%, što je preporuka bila NATO-a, ali mi smo je objeručke prihvatili čim je ona došla, a izdvajat ćemo po svemu sudeći još više zato što se i ovim rebalansom proračuna tako nešto nameće, odnosno tako nešto predviđa. U svakom slučaju, mi dajemo više za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama, što svaki put upozoravamo da nije dostatno, da pomoćnici u nastavi uistinu trebaju biti izjednačeni sa pravima sa zaposlenima na neodređeno vrijeme, oni ne smiju više biti privremena, to nije niti sezonska radna snaga koja dobiva zapravo ugovor samo preko godine, a onda preko ljeta odlaze bez ugovora i onda se vraćaju, znači u rujnu.

Mi ćemo sad napraviti jednu kratku stanku jer informatika ima potrebe za time pa evo, možemo se vidjeti u 15 i 55 minuta.